Nastavljamo dakle s raspravom, Klub zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Jelkovac i nakon nje poštovani kolega Šimić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, evo u nastavku sjednice i ja želim nešto reći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i o Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnom sudbenom vijeću, a nakon mene će se onda kolega Šimić osvrnuti na ovaj treći prijedlog Zakona. Glede Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima koji je donesen 2013. godine, a mijenjan 2015. i 2016. godine dva puta, znači, ukupno tri puta, mogu reći da je u stvari i tadašnja reforma koja je provedena samim Zakonom nije do danas postigla sve ono što se želi postići u sudstvu. Naravno da nitko od nas, pa ni naši građani nisu zadovoljni i još uvijek dugotrajnim sudskim postupcima koji nekad traju i preko 10 godina i da svi mi želimo napraviti pomake u tom pogledu, tako da je i to jedan od ciljeva predloženih izmjena ovih zakona o kojima danas raspravljamo. Također, moram reći da će spajanjem, u stvari, prekršajnih i općinskih sudova osigurati, osim smanjenja broja sudova i optimalno korištenje kadrova na sudovima, budući je dosadašnja praksa pokazala da postoji ozbiljno smanjenje prekršajnih predmeta, tako da je ova racionalizacija opravdana, a s druge strane svi oni prekršajni suci koji su do sada radili te poslove moći će biti sav višak tih sudaca preusmjeren na one grane sudovanja u kojima postoji deficit kadrova i veće opterećenje, tako da će se sigurno na taj čin povećati učinkovitost. Isto tako, predlaže se i ubrzavanje postupka imenovanja sudaca kroz skraćivanje rokova odlučivanja, a također je značajna promjena vezana i na sudske savjetnike kojima do sada, u stvari, nije bio moguć napredak u profesionalnoj karijeri, te se stoga predlaže uvođenje novog radnog mjesta sudski savjetnik – specijalist, što će, naravno, omogućiti tim ljudima da također napreduju u svojoj karijeri i da dodatno budu motivirani za što bolji, učinkovitiji pristup radu. Navedeno će biti učinjeno, odnosno predloženo je sukladno i onome što je predviđeno u državnoj upravi za savjetnike. Ono što je također značajno, o čemu je jučer govorio i ministar, to je osiguranje lakšeg pristupa građana sudovima. Naravno da smo svjesni da ne možemo omogućiti da u svakoj manjoj sredini postoje sudove, ali isto tako je bitno da omogućimo građanima da ne moraju putovati po 50-60 i više km do suda da bi obavili ono što trebaju, tako da se kroz prijedlog ovog zakona daje, u stvari, ozbiljno težište i jedna podrška što boljem korištenju stalnih službi koje su u biti, prošlom reformom u mreže sudova uvedene kao neko prijelazno razdoblje, a ovim prijedlogom zakona u stvari se njima daje na težini i na taj način će građanima biti omogućeno da ipak ne moraju putovati i imati troškove radi odlaska na sudove u rješavanju svojih prava. Ono što također želim naglasiti, to je da će se isto tako racionalizacija postići boljim upravljanjem sudovima, a za to je isto tako predviđeno da će se spojiti funkcija ravnatelja i tajnika suda u cilju afirmacije u stvari ravnatelja kao menadžera suda koji će upravljati sudom i na taj način nećemo više imati u toj ulozi i predsjednika suda i ravnatelja i tajnika. Ono što je također značajno, to je definiranje jasnih kriterija i postupaka imenovanja predsjednika Vrhovnog suda RH, a što također doprinosi i da taj sam postupak bude transparentniji i kvalitetniji. Ujedno se, u skladu s preporukama GRECO-a predlaže i ograničenje mandata na najviše dva mandata. Glede jačanja neovisnosti pravosuđa predlaže se ukinuti dosadašnje rješenje da ministar pravosuđa imenuje vršitelje dužnosti predsjednika sudova kada im istekne mandat, a u međuvremenu državno sudbeno vijeće ne imenuje novog predsjednika, osim u slučajevima postupka imenovanja vršitelja dužnosti kod sudova u osnivanju. Također, ono što želim reći da je vrlo značajno u prijedlogu ovog Zakona, a to je izmjena načina ocjenjivanja sudaca, podizanje transparentnosti u poštivanju etičkog kodeksa i jačanje redefiniranje uloge pravosudne inspekcije. Vezano za ocjenjivanje, uvedeni su i jasni kriteriji, a cilj je osigurati što veću objektivnost u ocjenjivanju sudaca koja je ključna za uvođenje objektivnijih mjerila za samo napredovanje sudaca na više sudove. Ono što bih na kraju rekla i vezano na taj dio i što predlažem predlagatelju da razmotri između ova dva čitanja, a to je mogućnost da u stvari, promijenimo način donošenja okvirnih mjerila i metodologije kako bi se procedura pojednostavila i na taj način osiguralo njihovo pravovremeno donošenje i usklađivanje jer se u stvari pokazalo u praksi dosadašnjoj da postojeći način donošenja okvirnih mjerila za rad sudaca i same metodologije nije zadovoljavajući i u praksi se pokazuje da u stvari, imamo neodgovarajuće vrednovanje sudačkog rada i zbog toga što ta pravila i mjerila nisu na vrijeme usklađivana niti s procesnim niti sa drugim zakonodavnim izmjenama. A i to je dovelo do samog nezadovoljstva i među samim sucima. Ono što kratko želim reći, o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, to je da se ustvari i ovim izmjenama također predlaže podizanje kvalitete i geografske zastupljenosti u Državnom sudbenom vijeću, jer smo do sada imali situaciju, da se ustvari u praksi je bilo to da se koncentriralo u izboru članove Državnog sudbenog vijeća, suce iz najvećih centara Splita i Zagreba. Sprečavanje arbitrarnosti, imenovanje, također je jedan od ciljeva ovih izmjena, što znači da bi se postupanje na snagu ovih izmjena u stvari značajnije pridavalo važnosti samim bodovima koji suci imaju prilikom imenovanja, a ne bi ta odluka, kao do sada mogla biti donesena, bez obzira na ostvareni broj bodova. To bi svakako doprinijelo i tome da budu jasnija pravila na koji način i po kojim mjerilima se može napredovati. Također je bitno jačanje odgovornosti, predlaže se novo ovlast Državnog sudbenog vijeća, za odlučivanje, odavanje odobrenja sucima, da uz sudačku dužnost obavljaju i druge poslove i službe. Također se prelaže podnošenje, vođenje, ustvari i kontrola imovinskih kartica, analogno onome što imamo za državne dužnosnike i sukladno, ustvari, pravilima koja su propisana Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, znači da ćemo imati objavljene i njihove imovinske kartice, što također doprinosi transparentnosti cijelog sustava. Uvodi se i primjereno vrednovanje u radu Državnog sudbenog vijeća, jer smo do sada imali situaciju da su svi članovi bili oslobođeni određenih svojih poslova, tako da u ovom prijedlogu se to odnosi samo na predsjednika Državnog sudbenog vijeća, koji ustvari ima najviše obveza. Sigurni smo, dakle, da će ove izmjene zakona postići svoj učinak i Klub HDZ-a će ih stoga podržati. Hvala lijepo. Kolega Šimić izvolite vi. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. U nekoliko sljedećih minuta iznijeti ću stajališta Kluba zastupnika HDZ-a, o prijedlogu Zakonu o područjima i sjedištima sudovima, te ću krenuti sa nekakvim postojećim stanjem, reformama i povijesti reforme, kako je provođeno od 2010. pa nadalje. Dati ću nekakav prijedlog izmjena, koji se predlaže ovim novim zakonom, te ću dati jedan zaključak na temu cijelog zakona. Prema trenutno važećem Zakonu o područjima i sjedištima sudova u RH, ustanovljeno je trenutno 24 općinska suda, 22 prekršajan suda, 15 županijska sudova, 8 trgovačkih i 4 upravna suda, za koje je određeno sjedište i područje njihovih nadležnosti.

Kasnije imamo dakle, od ovih županijskih sudova, odredbu dakle koja stupa na snagu 1.1.2016. g. a važna je u ovom prijedlogu zakona, da svaki županijski sud je nadležan za odlučivanje u drugom stupnju o žalbama protiv odluke bilo kojeg općinskog suda u kaznenim i građanskim predmetima, osim u radnim, zemljišno knjižnim i obiteljskim predmetima, za koje su nadležni samo pojedini županijski sudovi, a takvo određene je definirano i u ovom novom prijedlogu zakona. Na temelju analize i statističkih podataka, posebice podataka iz izvješća predsjednika Vrhovnog suda o stanju pravosuđa u RH, a vodeći računa o efikasnosti sudbene mreže, pokazala se potreba za njezinom promjenom. Vlada RH želi omogućiti racionalnije korištenje sudaca i službenih potencijala, želi omogućiti građanima lakši pristup sudovima, te će se ostvariti cijeli niz drugih pozitivnih učinaka u predloženom mini reformom. Zašto se zapravo se donosi ovaj prijedlog zakona pokazuju konkretni podaci o problemima na pojedinim područjima. Velike probleme u sudovanju i u upravljanju sudom imaju posebno veliki sudovi. Za primjer možemo uzeti područje, zapravo riječkog suda, gdje se zbog nekoliko dakle, stalnih službi stvaraju i velikog teritorija na kojem taj sud djeluje i radi, te veliki broj sudaca, dolazi do velikih problema. Stoga je predlagatelj prepoznao problem, koji nastoji riješiti osnivanjem novog suda u Crikvenici, novog Općinskog suda u Crikvenici i smatram da je to dobro rješenje. Sud će biti dostupan većem broju građana, posebno građana s područja, dakle, od Gorskog kotara i koji bi u tom slučaju rasteretio sud u Rijeci, posebno od područja otoka Krka i Raba te područje Senja i Novog Vinodolskog. Prilikom osnivanja novih sudova, a vidjeti ćete da ih u ovom prijedlogu zakona, predlagatelj planira dakle, ustanoviti 10, vođeno je, kao temeljni kriterij, dakle, kojim se predlagatelj vodio, je područje od 50000 stanovnika, te je svaki sud mora imati najmanje 12 sudaca za njegovo ustanovljenje. Sljedeća reforma na koju se ovaj zakon dotiče je reforma prekršajnih sudova gdje se predviđa, dakle spajanje općinskih i prekršajnih sudova čime se smanjuje broj, dakle sudova kako imamo 24 općinska, 22 prekršajna, sada ćemo imati ukupno 34, dakle općinska suda sa specijaliziranim prekršajnim odjelima. Ovo spajanje opravdano je u činjenici da je 2016. razlika predmeta dakle na Prekršajnom sudu 2015., 2016. bila 13300 predmeta. Važno je napomenuti da dolazi do osnivanja novog Trgovačkog suda u Dubrovniku. Racionalno je zbog prometne povezanosti, odnosno nepovezanosti problema u komunikaciji između Trgovačkog suda u Splitu i stalne službe Trgovačkog suda, dakle u Dubrovniku.

Prvi je poštovani kolega Grmoja, izvolite. Evo nakon pokušaja da ovoj tzv. mini pravosudnoj reformi raspravljamo u kasne noćne sate čemu smo se suprotstavili pa ste ipak odlučili da hrvatskoj javnosti predstavite ovu kako ste je nazvali mini pravosudnu reformu. Ja bih problematizirao ovo o čemu ste vi kolegice Jelkovac govorili, a to je ocjenjivanje sudaca. Ja smatram da je ocjenjivanje sudaca upravo žarište problema, jer ono ne postoji za sve suce, nego samo za one koji se kandidiraju za viši sud. I postavljam pitanje zašto nije uvedeno, znači kontinuirano ocjenjivanje svih sudaca. I još me zanima koje su to mjere koje ste vi predvidjeli za rješavanje ovog pitanja zastare i predmeta koji su otišli u zastaru. Znači mi nemamo kontinuirano praćenje i ocjenjivanje sudaca. I ponovno i prema ovim odredbama koje ste predvidjeli ponovo ćemo ostaviti i Državnom sudbenom vijeću nekakvo diskrecijsko pravo i ponovno će se suci unapređivati na temelju nekakvih dogovora na koji veliki utjecaj ima politika u Državnom sudbenom vijeću. Pogledajte dobro kako je ovo predloženo, pa ćete vidjeti da se nikakav napredak sa ovim što je predloženo neće postići. A upravo je MOST kroz Zakon o Državnom sudbenom vijeću kojeg smo uputili u proceduru i sve zakone koje ćemo uputiti su zapravo prava pravosudna reforma, a ne ova kamilica koja nam je ovdje predstavljena. Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Grmoja, dakle jučer uopće nije bila naša namjera da mi u kasne sate raspravljamo o ovim zakonima. To je bila u stvari situacija koju ste vi htjeli isprovocirati svojim ponašanjem, tako da ste jednostavno silnim stankama, a čini mi se da je bilo sedam stanki jučer u kojima ništa bitno nije govoreno da bi se morala prekidati rasprava i sjednica, htjeli otegnuti točku koja je bila prethodno. Pa umjesto da smo o ovome počeli raspravljati u popodnevnim satima počeli smo već u predvečerje. Naravno da se mi ne želimo spuštati na tu razinu rasprave sa vama i dokazivanja tko je tu u pravu. Ja sam uvjerena da ćemo sve ove apsurdne situacije do kojih dovodite svojim ponašanjem i zlorabljenjem određenih instituta sadašnjeg Poslovnika u stvari riješiti kad donesemo novi Poslovnik. I u stvari sam sada sigurna da smo trebali baš ići u izmjene Poslovnika jer vi ste to dokazali svojim ponašanjem. A što se tiče ocjenjivanja sudaca u ovom prijedlogu zakona je vrlo jasno predloženo na koji način će se ocjenjivati i sukladno čemu.

Izvolite. Uvažena kolegice Jelkovac, ja osobno neću imati specijalne amandmane na ove prijedloge zakona ali htio bih reći dva komentara. Prvi komentar je vezan za rad sudova kao takvih. Suđenje u razumnom roku je ponekad suđenje u nerazumnom roku. Ne znam što se može po tom pitanju učiniti, ali sigurno se nešto može učiniti. Između ostalog može se nekako propisati na neki način sigurno, da viši sudovi budu malo hrabriji u donošenja odluka. Jer često viši sudovi vraćaju na niži stupanj, na ponovno odlučivanje neke presude sa kojima se ne slažu, a mogli bi i sami donijeti pravorijek i tako ubrzati proces. Pa evo imamo slučaj Franak gdje je Ustavni sud, čak i Ustavni sud je mogao donijeti pravorijek, ali nije nego je vraćen na Vrhovni sud, pa je Vrhovni sud vratio na Visoki trgovački sud. Pa sad je moguće da Visoki trgovački sud vrati na prvi stupanj sucu Radovanu Dobroniću ponovo cijeli slučaj što ne bi bilo dobro. Evo u tom smislu se nešto može napraviti sigurno i propisati da to bude brže i efikasnije. A druga stvar Državno sudbeno vijeće smatram da bi trebalo kroz ustavne promjene riješiti da bude pod većom kontrolom građana, pod direktnijom kontrolom građana. Jer to što građani ulaze u Državno sudbeno vijeće nije garancija da su oni predstavnici građana. Garancija da bi bili neki ljudi predstavnici građana bi zasigurno bila više kada bi se to radilo kroz civilne udruge, pa bi svakako bilo dobro da se kroz ustavne promjene riješi da dva člana Sudbenog vijeća budu iz civilnih udruga. Jedan član da bude recimo za zaštitu potrošača jer je to vrlo široko područje, a drugi član da bude za zaštitu ljudskih prava i za građanska prava općenito. Znači iz takvih udruga koje se bave takvim pravima. Zahvaljujem. Prije odgovora na repliku pozdravljam i drugu grupu učenika i učenica Škole za modu i dizajn iz Zagreba. Dobro došli! Poštovani kolega. Dakle slažem se s vama u konstataciji da ponekad, ustvari i više nego ponekad sudski postupci traju predugo i izvan onog što se smatra razumnim rokom. Dakle smatram i da sve ove reforme koje su do danas bile poduzimane u sudstvu su bile s ciljem da se tome doskoči i da se situacija u tom pogledu popravi. Naravno da nitko nije zadovoljan, a ponajmanje građani, ali ne možemo ni mi biti sa takvim stanjem, ali sigurno da trebamo i u budućnosti činiti sve što je moguće da se tu naprave još vidljiviji rezultati. Možda trebalo bi, možda razmisliti o izmjenama nekih odredaba u ZPP-u. Što se tiče vašeg prijedloga o izmjeni Ustava kako bi u DSV ušli predstavnici određenih građana umjesto zastupnika, gledajte ja tu ne dijelim s vama stav. Smatram da su zastupnici predstavnici izabrani predstavnici naroda. Svaka udruga je udruženje građana gdje se građani udružuju svojom slobodnom voljom zavisno o svojim nekakvim interesima i ne možemo izabrati dvije udruge koje će onda imati svoje predstavnike u DSV-u.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle mi kao klub još nismo o tome ni raspravljali, naime nismo ovdje raspravljali i ono što sam već jučer rekao i naznačio, sve ono što je dobro mi ćemo apsolutno podržati. Čitav niz stvari u ovom zakon ima dobrih koje donose dobre promjene, međutim ono što nije dobro to smo i do sada zastupali, vidjeli ste i na odborima i predlagali određene promjene da ti zakoni budu što bolji. Svima nam je u interesu i tu mislim da se ne trebamo dijeliti jer imamo zajednički interes, a to je da pravosuđe građanima pruža što bolju uslugu i uvjeren sam da tu možemo i razgovorom i kroz raspravu u Saboru doći do boljih rješenja. Dakle nismo a priori protiv zato što nešto predlaže Vlada, protiv smo onog što je loše, to ću reći u raspravi. Hvala predsjedniče. Poštovani kolega. Ja sada stvarno evo ne mogu se sjetiti da sam u svojoj raspravi rekla da je oproba protiv, ali možda jesam nesvjesno ili mi se potkralo kao lapsus, ali nije mi to bila namjera reći jel ne znam jeste protiv ili ne, to ćemo vidjet na glasovanju. Dakle ako jesam evo ispričavam se stvarno, bio je lapsus. Dakle nismo obadvoje i u odborima koji su raspravljali o svim ovim zakonima i ja znam da ste i vi osobno i kao bivši ministar imali određene konkretne prijedloge koje ste izrekli na sjednicama odbora, ali ste isto tako izrekli da ste sa nekim promjenama koje su uvedene zadovoljni i ja smatram zaista da će neke promjene koje su predložene ovim izmjenama u svih ovih šest zakona zaista dobre i da će doprinijeti boljoj učinkovitosti, efikasnosti i transparentnosti samog pravosuđa. A isto tako naravno, ovo je prvo čitanje i do drugog čitanja ja vjerujem da će predlagatelj razmotriti sve prijedloge i oni koji su mogući da će ih prihvatit. Idemo sada s jednom replikom za kolegu Marka Šimića, to je poštovani Ante Bačić. Izvolite. Pri kraju svog izlaganja spomenuli ste upravo ovo povezivanje prekršajnih i općinskih sudova, pa sam vam htio dati još dvije minute malo da porazgovaramo i raspravimo o tome.

Odgovor, izvolite kolega Šimić. Uvaženi kolega Bačić. Naravno u svom izlaganju u ime kluba iznio sam prijedlog predlagatelja ovog Zakona o ukidanju prekršajnih sudova odnosno spajanju prekršajnih sudova sa općinskim sudovima u RH i naveo sam statistiku koja zaista pokazuje da više u budućnosti kroz koju godinu i neće postojati pravna opravdanost za postojanje prekršajnih sudova iz razloga smanjenja broja predmeta upravo na takvim sudovima.

Stoga suci nisu samo ovom reformom i samo ovim prijedlogom zakona svjesni činjenice da se nešto u pravosudnom sustavu i u mreži sudova mora mijenjati. Oni su to postali prilikom svakog izvješća koji je određen i općinski i županijski i svi sudovi dakle mreži sudova podnose i Vrhovnom sudu RH, a onda se to da iščitati da su takvi trendovi prisutni na cijelom području RH. Što se tiče prilagođenosti sudaca, smatram da i ja kao pravnik sa ovoliko iskustva zapravo ne mogu o tome raspravljati iz razloga što bi bila čak i uvreda za nekog suca koji radi 10 ili 20 godina, da ja kažem da on možda tu svoju sudačku dužnost danas ne obavlja dobro ili da ju neće dobro obavljati sutra. Ja vjerujem da će predlagatelj dakle Ministarstvo pravosuđa i Vlada RH prepoznati ovaj problem integracije prekršajnih sudaca za rad na općinskom sudu te da će se kod dodjele predmeta voditi računa o tome iz kojeg oni područja dolaze i da će se u skladu sa tim spajanjem i raditi na određenoj edukaciji sudaca, na njihovoj afirmaciji u novom sustavu i da će ovaj, ovakav sustav zaživjeti, da će donijeti određene uštede i da će učiniti ovaj cijeli sustav, dakle pravosuđa puno efikasniji. Hvala lijepa. Idemo sada na drugu raspravu. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, drage kolegice i kolege, ministre, vaši suradnici, sve vas lijepo pozdravljam. Dakle kao što sam rekao već prije ovo je tema koja nam svima treba biti zajednička i gdje mi svi i to je naša obaveza kao zastupnika je da napravimo sve da bi pravosuđe pružalo što bolju uslugu našim građanima. U ovom trenutku i isto tako svi mi moramo biti svjesni da to nije tako. Građani nisu zadovoljni, ne možemo biti ni mi. Danas je popularno razgovarati, sigurno će se razgovarati puno o izvješću Europske komisije pa ću i ja početi s time i ja ću na jednoj političkoj razini reći da izvješće govori točno o lošem radu loše Vlade sa lošim politikama. Međutim, da se vratim na naše zakone koji su ovdje pred nama, tu postoji jedan izuzetak a to je izvješće govori u do sada možda najboljim tonovima o situaciji, o tome što je napravljeno u pravosuđu. I vi kada pogledate to izvješće, vi vidite da se pravosuđe počelo ipak izdvajati, što možda nije dobro ali se izdvaja u boljem smjeru od ostalih sektora. A onda možemo misliti kakvi su nam ostali sektori kada građani nisu ni ovako zadovoljni sa pravosuđem, ali izvješće govori dobro. I to govori dobro da se do sada radilo. I to ide i vama kompliment ministre, jer iz izvješća se vidi da suradnje koje su poduzimane su dobre i dobro se ocjenjuje neka mjera koju predlažete dalje. I to je dobro i to je apsolutno nešto što trebamo podržati. Međutim, ja ću se tu referirati i dalje, izvješće isto tako, dakle mi ovdje govorimo o restrukturiranju mreže sudova. Izvješće isto tako govori, imate na strani 13, da reformirana mreža, dakle to je ova postojeća, učinkovita i da daje dobre rezultate. Dakle to vam govori izvješće Europske komisije. I što mi onda na to radimo? Vi ovdje predlažete za nešto što i oni kažu da je reformirano i da daju dobre rezultate, vi predlažete povratak 10 općinskih sudova i to je nešto s čime se mi složiti ne možemo. Trend u cijeloj Europi je smanjenje broja sudova, okrupnjavanje i specijalizacija. Našim građanima nije bitno i dobro pravosuđe se ne očituje o tome da ga imate ispred svoje kuće i da vam je na 5 minuta udaljenosti, dobro pravosuđe se očituje da dobijete dobru uslugu, kvalitetnu presudu, brzo. Za to vam treba veći sud, za to vam treba specijalizacija. Ako vi smanjujete sudove i povećavate brojeve to se neće postići. I mene je strah suprotnog učinka. Naravno, to je jedna politička stvar gdje mi razmišljamo na jedan način, vi razmišljate na drugi, vrijeme će pokazati što je. I sigurno je da imate argumente i ja ću vas pozvati što smo razgovarali na odborima da nam i na odborima date sve podatke da vidimo jednostavno gdje smo. Tako da, ja dozvoljavam da ću ja možda reterirati u ovome, možda ćete i vi. Ali, budite vrlo oprezni jer ova zemlja ima previše, previše ne samo teritorijalnih, ima previše ustrojbenih jedinica, mi se stalno dijelimo. U toj podjeli nema specijalizacije, ovdje nema kolanja spisa, nema kvalitete. I to je nešto što nam je karakteristika zemlje, to možemo govoriti od općine, bilo gdje. U sudovima smo, i to nije počelo u našem mandatu, to je počelo u vašem i prije vas, ipak uspjeli se izboriti da idemo za suženje. Nisam siguran da je dobar trend da se sada vraćamo unatrag, ali razmislite i vidite. Tu ću vam reći još nešto što je nedostatak, ne bavite se županijskim sudovima. Županijskih sudova mi imamo 15. Prema ovome imati ćemo 34 ajmo reći prvostupanjska suda. Na 34 mi imamo 15. županijskih, to je omjer koji nije zdrav, vi morate imati puno manje županijskih. Broj županijskih sudova je daleko prevelik, prevelik za zemlju veličine Hrvatske, prevelik za ovo što mi imamo u Hrvatskoj. Dati ću vam jedan podatak, Županijski sud Slavonski Brod, prvi stupanj kazneno, znate koliko ima predmeta u 2017. godini? Znate koliko županijskih sudaca radi na tim predmetima? 6. Dakle ova zemlja plaća 6 sudaca županijskih da bi riješili 11 predmeta u godinu dana. I to je nešto što se mora u bilo kakvoj promjeni adresirati. I to ja vidim kao budućnost, vidim kao nešto što ovdje nedostaje. Možda vi to imate u daljnjem planu, ali to je nešto o čemu trebamo razgovarati. Možda ih ne treba sve ukinuti, možda nekima treba promijeniti nadležnost pa da nemaju kazneno. Ali meni je neprihvatljivo da za 11 predmeta, ne po sucu, kolegice i kolege, za cijeli sud, 11 predmeta u godinu dana. Mi držimo 6 sudaca županijskih. Znate li koliko su plaće? I ti ljudi bi mogli nešto drugo odraditi. I onda negdje drugdje nam nešto ide u zastaru a ovdje imamo višak. To je ono što se ne adresira. Ali kažem, možda je to sljedeća faza, sigurno ćete nam to reći. Ono s čime načelno se slažem, to se tiče prekršajnih sudova. I da, u nekakvoj viziji je dobro da se oni utapaju. Međutim, ja ću vam reći zašto nisam siguran da je ovaj korak kakav sada radimo u ovom trenutku a mislim da i vi to na neki način priznajete zato što ne idete do kraja. Dakle vi ne ukidate Prekršajni sud u Zagrebu, ne ukidate Visoki prekršajni sud. Dakle mi ostavljamo prekršajno sudovanje dijelom kao samostalno ali ga svugdje drugdje uklapamo u općinsko. Mislim da bi puno bolji bio pristup da ste to radili u 2 koraka. Dakle, u 1 koraku da ste omogućili premještaje svim prekršajnim sucima, do onog broja koji je višak, jer činjenica je da imamo višak, i da ste omogućili da pređu na općinske sudove. S time bi postigli efekt koji hoćete. Dakle, vi biste dobili suce na općinske sudove, koji bi digli, ubrzali jer bi ih više rješavalo, dakle, predmeti bi se bolje rješavali. Zadržali bi onaj jedan dio prekršajnih sudova, koji su se i sudaca, koji su se izgradili i koji to žele raditi i za koje ima mjesta i prostora da se radi. I onda u sljedećoj fazi, što bi trebala biti sljedeća faza? Ono što je također hrvatski problem, reducirati ono što se smatra sudbenim predmetom. Jer to je nešto kako se može djelovati na prekršajne sudove. Činjenica je da smo mi zemlja u kojoj previše predmeta, koji tamo ne trebaju spadati završavaju pred sudovima, upravo u ovom segmentu i tu vidim da je moglo biti pomaka. I tako ste mogli u 2 faze doći do ovog rješenja, ali ne izazivati, nešto što mislim da neće dati dobar efekt. Dakle, to je na vama da razmislite idete ovako ili ne, ali kažem, u tome što ostavljate prekršajni u Zagrebu, što ostavljate Visoki prekršajni, to govori da ih vi ne ukidate potpuno, onda idete do kraja, ukinute ih potpuno. Ponavljam, svi mi imamo različite poglede, ovo je nekakav naš pogled, za kojeg mislimo da bi dao puno bolji rezultat. Ali, zašto je ovo bitno spomenuti također? Zato što jedan problem koji se ovdje ne adresira nije ni stvar neposredno ovih zakona, a to su plaće prvostupanjskih sudaca. Prvo vi imate razliku u tim plaćama između prekršajnih, općinskih i upravnih. Svi su prvostupanjski. To je nešto što traje već dugo, to ne mislim vama kao prigovor, ali u jednom trenutku to treba početi rješavati. To se ovdje ne adresira. Drugo, mi imamo i ne zaboravimo, mi, svi mi kada imamo nekakav problem, gdje idemo? Idemo na sud. Očekujemo od suca i to prvenstveno općinskog, da nas sasluša da nam to riješi i da to ide brzo. To su ljudi koji sude desetak g. zatvore nekad, ljudi koji sude, nekada sude za milijarde i čije se plaće već godinama nisu dirale ni na koji način. I to je loše. To je loša poruka prema ljudima, koji su u sustavu zato što nemaju rješenje.

I mi to kao društvo ne adresiramo. A svi mi kad imamo problem, otići ćemo pred suca i očekivati riješeno to. A plaće su ispod svake razine, prvostupanjskih sudova. I to je loša stvar i ona se treba adresirati ako hoćemo se pomaknuti naprijed. Zemlja stoji pristojno, imamo gospodarski rast, trošimo na sve strane, realno, pa ne vidim zašto se ne može program i za ovo? Jedno od rješenje su sudački rangovi, gdje biste vi omogućili sucima napredovanje i tu sad se tiče Zakona o sudova, napredovanje do istog stupanja. Dakle, da netko kroz karijeru ne mora ići na viši sud, jer tu nema mjesta, nego da napravi na svom sudu. To je nešto što smo mi razrađivali u mandatu, nismo imali prilike dalje, ali to je nešto što vas pozivam da radite na tome, jer to je perspektiva, nema mjesta na drugom stupnju za sve. Ali ljudima morate dati mogućnost napredovanja u karijeri, često ona i financijska. Ne slažem se također sa ovim naglašavanjem stalnih službi, ja mislim da stalne službe u perspektivi trebaju nestajati. Ono što mi nedostaje u zakonu to su sudbeni dani. To je puno jeftinije nego stalne službe i građanima daje puno bolju uslugu. Što to znači, ako na jednom prostoru nemate dovoljno predmeta uzmimo na nekakvom otoku, evo Vis, nemate dovoljno predmeta da biste imali sud i ne trebate ga ni imati. Ali, zar nije puno bolje rješenje da dođe sudac iz Splita, 2 ili 3 dana u mjesecu ili tjednu, ovisi koliko ima predmeta riješi i vrati se. Za to nam ne treba sud, ne treba nam stalna služba. Jeftinije je, bolje i kvalitetnije za građane. I to je nešto, kako bi hrvatsko pravosuđe trebalo funkcionirati. A znate za koga je još to dobro? Za suce, zato što će netko dobiti dnevnicu, odraditi će posao, nekada će se promijeniti i sredine i vidjeti će nešto drugo, dobro je i za njih. Ja znam, moje, naše iskustvo je bilo da su svi vrlo rado išli u to. Dakle, to je jedan pomak, što mi ovdje nedostaje i to bi bilo bolje nego učvršćivati stalne službe jer one nam u ovom broju, realno dugoročno ne trebaju. Ja sam o detaljima mnogo čega govorio na odboru pa sad neću ponavljati, jer su vaši suradnici zapravo pribilježili, svako jedna od najboljih stvari, koje donosi zakon je uređenje izbora predsjednika Vrhovnog suda, tu smo definitivno bili deficitarni do sada i to je odličan pomak. Ima i drugih stvari koje su jako dobre i koje sam pohvalio i ovdje kažem i zakoni donose dosta toga dobro, međutim, ovdje ću ukazati na možda dvije stvari koje također ne mislim da su dobre. Prvo je to ukidanje mogućnosti ministra pravosuđa da daje mišljenje na izbor predsjednika suda. Dakle, to je po meni vrlo loše i korak unatrag. Mišljenje ministra pravosuđa ni na koji način nije zadiranje u neovisnost pravosuđa, jer DSV bira ministra po svojoj volji. To znači da netko tko je zadužen i ovlašten kontrolu pravosudne uprave, koji ima inspekciju pod sobom, je na obavljenu inspekciju suda, vrlo često i daje ocjenu rada tog predsjednika, nekakvom sudu, jer oni ne sudi. Ali daje u onome za što je ministarstvo nadležno i što je bitno za predsjednika suda i to je demokratska kontrola, jer kad vi to date, koji ste izabrani od građana, onda vi to govorite u ime građana, vi bilo koji ministar. Kada toga nema, onda se sudbena vlast još više zatvara i zapravo još više odlučuje sama o sebi. Dakle, nisam nikako za to da se to miče. Možda je to neobično za nekog tko je u opoziciji, jer mi bi kao u opoziciji trebali htjeti uzeti što više ovlasti vama u poziciji. Ali to nije tako, ja gledam dugoročno. Ovo je dobar pomak i kvalitetne zemlje s uspješnijim pravosuđima nemaju zatvorenost, a mi ga gradimo potpuno. Ni jedna zemlja sa dobrim pravosuđem nema ovako postavljen sustav prema kojem sudbena vlast bira sama sebi sve. To nema ni jedna zemlja sa kvalitetnim pravosuđem. To je bio eksperiment EU proveden u Hrvatskoj. Rezultate svi vidimo i živimo, oni nisu dobri. Ovo je mali korak s kojim mislim idete unatrag umjesto da se zadrži, da možda razvijete ta izvješća da ona budu još bolja, da budu javna pa da utječu i na DSV. Pa ako je netko glasovao u DSV-u za nekoga tko je loš predsjednik, a vi ste dali parametre, pa neka obrazloži to. To je dobro. Mislim da je tu uloga ministarstva treba biti što jača, ne što slabija. Druge se stvari tiču, spomenula je i kolegica okvirna mjerila i može se DSV-u staviti jedan mehanički način izbora makar nisam siguran da je to ustavno u odnosu na odluku Ustavnog suda u predmetu Ćorić, ali imate sljedeći problem. Sadašnja mjerila nisu dobra, ovo vam neće dati dobar rezultat.

Hvala kolegi Miljeniću u ime Kluba zastupnika SDP-a. Sad možemo krenuti sa replikama. Prva replika je od kolege Steve Culeja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolega Orsate Miljeniću ministre pravosuđa u prošloj Vladi nekoj tamo dalekoj. Meni je jasno da je jako puno problema u pravosuđu, a koje ste moguće i vi mogli riješiti, a niste. I vi ste imali nekih eskapada u vašem ministrovanju, a posebno ona kada ste 2014. godine racionalizaciju i reorganizaciju pravosuđa provodili i to na način da ste postupkom spajanja većih u manje pokušali spojiti, tj. pretočili ste Vinkovački općinski sud i Županjski općinski sud u Vukovarski. Meni je razumljivo da iz manje posude možete pretočiti u veću, ali iz veće ići u manju. Racionalizacije nije bilo nikake, samo ste povećali sve troškove putne, sucima dnevnice i posebno onima koji su u tim postupcima bili najoštećeniji, a to su sami oni koji su bili u postupku ili osuđeni, optuženi ili ne znam šta drugo. Znači onaj iz Cvelferije, iz Strošinaca, ako znate gdje su Strošinci. Strošinci su negdje gore, a Vukovar je ovdje dole. Znači ovaj iz Strošinaca umjesto da je išao u Županju na sud ili u Vinkovce na sud on je morao ići u Vukovar, pa svi svjedoci, pa državni odvjetnici i svi su morali dolaziti u Vukovar i da su svi predmeti i u radnim sporovima i u kaznenima predati vukovarskim sucima da to rješavaju. To je sva sila autobusa i auta koji su svakodnevno se slijevali prema Vukovaru. Ja ću vam pročitati samo one, stanovništva koje je bilo. Općinski sud Vukovar 31670 stanovnika, Općinski sud Vinkovci gravitiralo je 82032 stanovnika

Rekao sam vam da ono što smo mi tada napravili imate ovdje kao jednu od svjetlijih točaka u izvješću Europske komisije. Mi se nismo vodili kriterijima ni politike, ni ovog nego smo išli za to da ostane jedan općinski sud po županijama. To su prepoznali i vaši kolege iz HDZ-a koji su tada sjedili ovdje i mahom ili bili za ili bili suzdržani, nitko nije bio protiv. Dakle, nitko u sabornici nije bio protiv. Znate zašto? Zato što je provedeno objektivno. A o autobusima koji idu nemojte govoriti. Prosječni hrvatski građanin ide manje od dva puta u životu na sud u bilo kojoj ulozi. Dakle, ljudi ne idu tako često na sud. Kad idete u bolnicu da li je bolesnom čovjeku lakše doći do bolnice koja je veća, krupnija na jednom mjestu ili je zdravom na sudu, samo tako razmislite. Kriteriji mogu biti obrnuto, ali onda se ruši na razini cijele Hrvatske. Vi kad imate sustav vi ga postavljate za cijelu zemlju. Negdje je to bilo kao u ovom slučaju, ja sam svjestan da je u ovom slučaju bilo veće, manje. Ali svugdje drugdje je bilo obrnuto. Ako radite jedan izuzetak na jednom mjestu, onda ga morate raditi svugdje. I onda će se dogoditi ovo što će se dogoditi sada, da će netko postavit pitanje zašto Crikvenica, zašto ne Nova Gradiška, zašto ovo mjesto, zašto ne ovo i nikad kraja. A ovo je počelo i ovo daje rezultate. Vi ćete ostati kod svog, ja kod svog. Ali pogledajte brojke. Sljedeća replika kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Miljenić, vi ste bili ministar pravosuđa u prošloj Vladi i dobro znate onu izreku staru što je više zakona to je manje pravde. I to je točno, ja se s tim slažem. Ovdje se govori u ovom paketu promjena ovih zakona da je to neka mini reforma.

Za mene to nije nikakva ni reforma, ni mini reforma.

Zato što tamo ima sustav bodovanja pa se na razgovor dobiva 20 bodova. E vidite velike reforme u tome da više nije 20 bodova nego sada 15 bodova. Prema tome, ovo je samo privid reforme da se nešto radi. Mislite li vi da će ovo kvalitativno dovesti do poboljšavanja izbora pravih kandidata ili je ovo samo privid kao što ja mislim? Tu je zadržan još uvijek diskrecionizam. Nadalje, mislite li da će sudovi postati efikasniji ako znamo da sude slučajeve od 50 kuna do 20, 30, 100 milijuna kuna sa istim procesnim pristupom? To je po mom mišljenju nemoguće želim čuti vaše mišljenje. Sudstvo je pravosuđe rak rana hrvatskog društva, posebno je to Ovršni zakon. Gospodo, nitko od vas ništa nije o tom Ovršnom zakonu rekao. Manipulirate, govorite najprije ste govorili sada koji vladate da ćete za godinu dana napraviti sada kako vidite da se stvara gužva, sada ste rekli ovaj tjedan će biti gotovo.

Dakle ja mislim da je jedna od riječi koju bi u Hrvatskoj trebalo zabraniti reforma, druga je vjerojatno strategija i onda akcijski plan jer toliko puta ju je politika servirala te termine građanima da građani više to niti doživljavaju niti doživljava sama politika, tu imamo potpunu inflaciju. U našem terminu mi to nismo nikada tako ni nazivali niti smo mislili da je to tako, to su bile nekakve promjene i prilagodbe najbolje koje ste mogli u tom trenutku. U ovom, dakle ja očekujem da će ministarstvo kao što je najavio i ministar ići sa jednim drugim paketom zakona koji će se ticati postupaka i u kaznenom i u pogotovo građanskom i da rade na tome, znam da rade i u ovršnom i to će onda vjerojatno nadopuniti ovu sliku. Dakle o tome vam sada ne mogu govoriti, govorim samo o ovome što tu je. Ovo što tu je donosi ovu bitnu promjenu koja bi mogla dati rezultat sa spajanjem prekršajnih sudova. Utoliko ona je jedna mala reformica ajmo tako reći i to je potencijalno dobra stvar. Ja sam u raspravi rekao kako mislim da bi je trebalo možda drugačije napraviti da bi dala dobar rezultat, ali prije ili kasnije mi se trebamo odlučiti šta ćemo s prekršajnim sudovima. Sa onim što smo napravili plaćanje pola itd. oni više posla nemaju. Vi sada trebate te ljude angažirati. Kako to napraviti i ako ih se angažira na pravi način, sigurno da će dignuti kvalitetu usluge građana i to je dobro. Što se tiče izbora u DSV-u i to je također što sam rekao, ovo mi se čini polovično.

Kao pravnik, zastupnik i bivši ministar svjesni ste činjenica da županijski sudovi ne odlučuju samo o kaznenim predmetima u prvome stupnju. Spomenuli ste inače Županijski sud u Slavonskom Brodu i 11 predmeta u 2017. godini. ja ću vam reći da uz tih 11 predmeta bilo je još tri predmeta dakle protiv maloljetnika i da je uz te predmete Županijski sud u Slavonskom Brodu u 2017. godini imao još u rješavanju 2129 predmeta dok je u 2016. godini imao 2821 predmet što je vidljivo iz izvješća o stanju pravosuđa koje podnosi predsjednik Vrhovnog suda RH. Što se tiče nekakve poredbe sa drugim županijskim sudovima u RH moram istaknuti da recimo Županijski sud u Šibeniku ima također 14 predmeta, Županijski sud u Velikoj Gorici 15 predmeta kaznenih u prvom stupnju u kojima rješava, Pula 16 predmeta, puno veći su od Županijskog suda u Slavonskom Brodu ima 24 predmeta, Dubrovnik 11 predmeta tako da se nadam da bilo koja vlada bila u nekoj budućnosti na vlasti neće ovaj problem rješavati selektivno. Mogu se još složiti i sa vašim mišljenjem i stavom da se treba razmisliti o nadležnosti županijskih sudova, da se u pojedinim županijskim sudovima u nekakav djelokrug sudova trebaju staviti i nekakvi posebni predmeti i možda je to upravo rješenje i za Slavonski Brod.

To nam samo govori o tome da ono što nam nedostaje, a to je vizija i ideja gdje idemo sa županijskim sudovima županijskim sudovanjem. Nije nužno da se oni svi ukidaju, ali prema nekakvoj procjeni više od osam njih da radi kazneno to možemo se složiti svi je daleko previše. Vi ne možete opravdat postojanje suda, dakle ja govorim sada u kaznenom i ovo ste potpuno točno rekli da ima preko dvije tisuće u građanskom i to je drugo, ali to je također posljedica onoga što smo napravili da žalbe idu po cijeloj zemlji, da ne idu bilo bi tu tisuću. Dakle to je nešto što smo napravili, ali ako u kaznenom imate 15 predmeta za cijeli sud to ne može egzistirati, to je preskupo. Vi ne želite ići kod liječnika koji radi 15 operacija godišnje, pa ne radi on jedan 15, nego cijela bolnica radi samo 15. Razmislimo o tome, razmislimo o usluzi građana, a ti ljudi bi htjeli raditi, dakle to su suci koji hoće raditi, oni nisu neradnici, treba ih drugačije postaviti da dobije posao. Dakle, nema nikakvog problema da se dio prebaci na građansko, da se sažme broj i da se onda postigne i ravnomjernija opterećenost. Jer isto tako nije fer da netko u Zagrebu ima možda100 predmeta za istu plaću kao netko tko ih riješi toliko, to isto nije fer. To vam se odnosi i na drugu temu i županijskih državnih odvjetništava isto tako jer ako je mali broj ovdje, isto je tako i tamo. Ali imaju svoj prostor samo ih trebamo drugačije možda da zadužimo, da ih specijaliziramo. I zato i govorim, korak natrag u povećanju broja nije dobar, mi moramo gledati gdje ćemo smanjivati, to je dobro za građane, to je dobro za sustav. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvodno želim svim damama čestitati 8. mart, Dan žena. Dakle, kolega Miljenić vi ste bili ministar i zaista možete govoriti u usporedbi što je to donijela ta racionalizacija sudova u odnosu na ovo današnje stanje ali niti vi niti predstavnici ministarstva nisu uopće iznosili nikakve konkretne brojeve, pokazatelje, da li je došlo do ubrzanja, da li je poraslo povjerenje građana u pravosuđe, da li se brže rješavaju predmeti nego istom retorikom kao što se nekad vama osporavala i komentiralo, tako i vi sad to radite. Dakle, vi radite jednu pljusku svim sucima kad ih uspoređujete sa liječnicima pa vi znate da onda imate liječnika u svim gradovima u RH, to ne znači da moraju biti liječnici u 30 grada i u 5 velikih gradova gdje će vam pružati pomoć. Nije sam kvalitetno rješavanje složenih predmeta nego su to jednostavne stvari koje ljudi trebaju. Čovjek iz Podravskih Sesveta treba srušiti dvije bukve, ovo zakonodavno tijelo je propisalo da on mora tamo donijeti podatak o vlasništvu, pa će on potegnuti 50 km u gruntovnicu u Koprivnicu, vratiti se natrag da bi mogao dobiti tamo od Hrvatskih šuma izvoznicu. Tako otprilike bi izgledalo vaše korištenje pravne pomoći kad ne bi se prošetali ovdje recimo za svoje potrebe rješavanja nekog pravnog problema do zagrebačkog suda nego bi morali potegnuti do Graza. A radi što bolje specijalizacije bi u drugom stupnju tražili da vam odmah rješava sud u Strasbourgu jer on puno bolje poznaje naše problem pravosuđa nego ga znaju naši sudovi, naši drugostupanjski sudovi, između ostaloga i naš Vrhovni sud koji bi trebao kroz svoje sjednice odjela ujednačavati praksu pa da onda svi budemo Kolega Lackoviću, ne događa mi se često, ali moram reći da nisam baš razumio o čem ste govorili i ne znam kako ste došli do suda u Strasbourgu i kakve to veze ima s gruntovnicom ali valjda vi znate. Dakle, da, gruntovnica, ja imam nekakvu zemlju na Braču, a znate kako izvadim izvadak? Iz Zagreba kompjuterom. Ne trebam sjest u auto otići, pa trajekt, itd. i izvadim. I to je budućnost Hrvatske, takva treba biti, tako ju ja vidim i budućnost hrvatskog pravosuđa. I ako netko misli da građanin treba šetati i obilazit sve žive urede uključujući i sudove da bi bio dobar i da će to dignut ovu zemlju, neće. To je stvar koja ovu zemlju unazađuje. Sve razvijene zemlje se digitaliziraju, prelaze na to i to je hrvatska budućnost i budućnost hrvatskog pravosuđa a ne to da vi imate sebi ispred kuće da se odšećete ili sjednete na bicikl i vratite se. Hrvatska mrežna sudova do sada je bila rađena prema sustavu kad su ljudi išli pješke i na konjima. Znate koliko Nizozemska ima osnovnih sudova na 18 milijuna stanovnika? Mislite da je nizozemsko pravosuđe lošije od našeg ili da građani dobivaju lošiju uslugu? Ajde recite gdje dobivaju lošiju uslugu? Pa ne možete govoriti tako paušalno. Što se tiče brojeva, mi kad smo radili, svi brojevi su postojali i svi bili prezentirani. Ja sam bio i u vašem kraju, svi su bili pozvani i svi su imali točno do zadnjeg broj. Bilo je izlistano na stranici ministarstva i svugdje druge. Ovdje su i kolege rekle da će dati sve brojeve između dva čitanja, ja to očekujem i na odborima i ovdje, da ćemo sve znati, ali nemojmo se razbacivati, nitko nije rekao odmah ići u Strasbourg. Ali ponavljam, ako se idete liječiti, idete kod onoga koji je radio više istih stvari i dobit ćete bolju uslugu, tako vam je i sa sucima. Pa vi ste odvjetnik, pa znate, i sucima je lakše kad rade više istih predmeta jer su u tome. Slijedeća replika, kolega Žagar Tomislav, izvolite. Uvaženi kolega Miljenić, drago mi je daste spomenuli ovu paralelu vezano uz zdravstveni sustav. Naime, naš jedan pokojni političar je bolovao od teške bolesti i dugo je trajalo da se dijagnoza uspostavila. Nekoliko mjeseci nakon toga jedan liječnik u Beču pogledavši sliku je rekao to je karcinom. Zašto je bilo tako? Jer se on s takvom bolesti susretao često. Liječnici koji su prije toga pregledavali su možda imali jedan takav slučaj u nekoliko godina. Jako je bitno znate, da imate kvalitetnog stručnjaka da on ima određenu praksu, da ima puno susreta s tim, tako i sa sudovima. Ovdje su ljudi iz ministarstva, ministar sa suradnicima, vi ste bili ministar, postoje stručni ljudi koji vam evo danas će napraviti analizu, oni će vrlo jasno postaviti sustav, ali šta se onda događa? Mnogi kolege i ovdje u sabornici iz različitih političkih opcija pribjegavaju populizmu, to neće priznati, ali pribjegavaju.

Vi kažete ima 15 županijski sudova. Zašto ima 15 županijskih sudova? Zato što mi robujemo strukturi koju ne može promijeniti. Nama Europska komisija daje packe, to je činjenica. Imamo 20 županija, 565 općina i onda bi trebali imati toliko općinskih sudova. Znači ne možemo izaći iz tih okvira, struka govori jedno i onda se dogodi to i vidimo sad u ovome, ni meni nije jasno zašto se sad vraća 10 općinskih sudova, mislim da je 10. znači netko je kod ministra išao, netko je molio, netko je vjerojatno uvjeravao ljude da će imati problema ovo što vi govorite, živimo u digitalnom dobu, zašto bi to bio problem. Ja sam išao kod suca za prekršaje u Bjelovar, a to se sve moglo riješiti računalima. Vidi se tamo, ako postoji slika, ako tamo kombajn može ući, ne može ući, ne znam što već treba.

Zato što ćete uvijek imati različite struke. Jedno će vam govoriti odvjetnici, jedno državno odvjetnici, jedno suci itd. Međutim, tu je ono što bitno usluga koja se daje građanima. Nisu tu zbog sebe. I tog moramo biti svjesni. Nije dobro, i ono što sam rekao, mi kao zemlja prečesto se okrećemo širenju, ne znamo što ćemo, ajmo osnovat još nešto, ajmo se pomaknut. Ovdje smo imali jedan vrlo dobar niz koji je počeo, mislim 2008. sažimanja, okrupljavanja, specijalizacije. I ljudi, daje rezultate. U našem mandatu je od 830 tisuća palo na 500. Samo u te 4 godine. Dakle, to je nešto što su rezultati i zato ja nisam da radimo korak unatrag jer se bojim upravo ovog što ste vi rekli. Da će doći možda slijedeća vlada koja će onda nekome trebati i iz političkih razloga vratiti neki sud, pa ćemo umjesto da idemo okrupljavanje, specijalizaciju, hodanje spisa, ići unatrag. Zato nikad nisam za to kad je jedan proces došao da idemo unatrag. I to nije dobro, što se mene tiče, zbog općinskih sudova. Jer ovdje možemo razgovarati, sigurno će biti opet nezadovoljnih, čuli smo i jučer. Mi nismo dobili, trebali smo. I svi će oni biti u pravu. Ali, zato kad se postave jedni kriteriji, ako odstupate od njega, onda je sve tu. Jer 10 ili 12 je broj koji ovisi o broju predmeta. Možete staviti više sudaca pa će biti više ili manje. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog Sabora. Poštovani kolega, vi i ja se kao ljudi od iste struke puno puta i slažemo oko nekih stvari, ali glede stalnih službi i vašeg promišljanja o stalnim službama kao, u biti, nečega što nam u stvari i ne bi trebalo nego bi trebalo zamijeniti sudačkim danima, se ne slažemo. Zašto? Ja to gledam malo šire. Govorimo o tome kako nam ljudi bježe iz manjih sredina. Brinemo se za demografsku obnovu. Pa ne možemo sve koncentrirati samo u velika sjedišta u Hrvatskoj, u velike gradove. Upravo stalne službe su način kako da zadržimo ljude u manjim sredinama. Da im omogućimo da imaju uslugu suda u svojoj sredini, da ne moraju putovati u sjedište suda. Dakle, ja osobno smatram da to ne pridonosi većim troškovima, na taj način ljudi će biti zadovoljni jer u svojoj sredini imaju mogućnost da riješe sve u stalnoj službi, da ne moraju putovati i imati troškove putovanja u sjedište suda i upravo ovo što je predloženo da se u stalnim službama provode sve one radnje kako bi se proveo cjelokupni postupak iz nadležnosti suda, da je to dobro, i još predlažem da se razmotri mogućnost upravo da bi ljudima koji tamo žive dali jasnu poruku da stalne službe smatramo dijelom sustava koje neće sutra nestati. Predlažem da vidite da li postoji mogućnost da se pobroje sve stalne službe i da se kaže da su dio sustava i da postoji mogućnost otvaranja novih službi. Dakle, ja sam se s ovim bavio, s ovom problematikom dosta, čitao. Nigdje nisam naišao na korelaciju demografije i broja sudova. Dakle, ni jedna zemlja, mi smo valjda onda prva zemlja, koja kaže da će popraviti demografsko stanje s time da povećava broj sudova. To vam još nitko nije radio. Možda je Srbija kad, rekao sam, oni su jedini koji su povećavali broj. Dakle, ja razumijem to o čemu vi govorite, ali to se može i drugačije napraviti. Ne mora veliki sud biti u velikom gradu. Evo, tu se možemo odmah dogovoriti. Neka ide u neko manje mjesto. Ali, on mora biti jedan i veliki, zato što se onda može specijalizirati. Dakle, da. Ne mora sve u ovoj zemlji biti u nekoliko gradova. Možemo to izmjestiti i to mnogi rade, ali nitko ne kaže nek bude svugdje jer onda ne dobivate kvalitetu. Što je razlika između stalne službe i sudbenog dana? Upravo to. Razgovara s njima, razmjenjuje mišljenje, ima odjel za EU koji je tu, ima cijelu potporu. Odlazi jedan ili dva dana tamo gdje treba građanima. Ne putuje građanin k njemu. Vraća se natrag i kvalitetno rješava predmete. Naime, to rade zemlje sa uspješnim pravosuđima, o tome se govori. A stalna služba, ona je zapravo mini sud. Onda ih ajmo vratiti sve natrag. Ja ne mislim da je dobro rješenje, vi mislite da je, ali ono neće u praksi, to ćete vidjeti. Meni kao građaninu, što mene briga, meni je bitno da mi u ponedjeljak je sudac, ja znam da 10 sati svaki ponedjeljak u mjesecu je moj predmet, ako ga imam, riješen. A gdje će taj sudac sjediti i kako će se to zvat, pa što me briga. Zašto za to imati stalnu službu? Morate prostor plaćati, morate, izolirate ljude. Dugoročno, rascjepkavate jednu mrežu i zapravo onemogućujete dizanje kvalitete. Replika br. 7. Kolega Ante Babić, izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega Miljenić, ja sam s pozornošću pratio vašu raspravu iz razloga što ste pravnik, što ste odvjetnik, što ste bili ministar pravosuđa i sigurno je da konstruktivni prijedlozi koji dolaze od vas, a ja sam ih tako shvatio, treba ih uvažiti, o njima razgovarati. Vi jeste napominjali određene, određene stvari koje nisu dobre i dok ste vi bili na mandatu i one koje bi se mogle poboljšati i govorili ste zapravo o položaju sudaca u prvom stupnju, odnosno o njihovim niskim plaćama. Spomenuli ste i Županijski sud u Slavonskom Brodu koji ima 6 sudaca i 11 predmeta, pitao sam kolegicu Maksimčuk da mi to provjeri i rekla je da. Ali u prvom i u drugom stupnju oni rade i preko 1000 predmeta, ali o tom potom. I problematizirati ću ovo što ste rekli vezano za vaše izlaganje, dakle do promjena treba doći jer društvo nije statično, okolnosti se uvijek mijenjaju.

Dakle to spajanje prekršajnih sudova i općinskih sudova, primjerice na području mog Imotskoga i Makarske, mi smo o tome razgovarali sa Makarskom i s Imotskim, gdje smo imali 2 stalne službe, odnosno 7, odnosno 6 sudaca i 5,5 tisuća neriješenih parničnih, izvan parničnih i ostavinskih predmeta. Ne vjerujem da bi se sudbenim danima nešto više postiglo. Ja se slažem s vama da ova reforma nije zbog HDZ-a, SDP-a, političkih stranaka već zbog usluge građana i to stoji u ovom zakonu prijedloga i učinkovitosti pravosuđa, podizanja pristupačnosti sudova građanstvu, što je jako bitno. Dakle možda da u nekim sredinama ukinuti stalne službe, ali o tome se treba razgovarati ali međutim decidirano govoriti o ukidanju stalna služba nije dobro, iz ovih razloga. Slažem se s vama. Dakle ja kada sam govorio to stalnim službama i sudbenim danima ja nisam rekao apsolutno sve stalne službe, one negdje imaju razlog postojati i trebaju postojati. I ja nisam za to da se pretvaraju u stalno, da to bude izvjesno, to je jedno, postoje dok trebaju ali sam rekao da mi nije dobar to, u zakonu nije dobro to što se ne koristi ta ideja sudbenih dana, ona bi mogla biti rješenje na mnogim mjestima. Dakle idemo razmisliti tamo gdje nam ne treba stalna služba šta će nam. Vi imate stalne službe gdje nemate suca a imate savjetnika, što će vam to. Ajmo tamo staviti sudbeni dan. Ovi predmeti koji, ove stvari što ste rekli, naravno da je problem. Ali tu vam je problem, mi smo tamo imali i dva suda, najgoru situaciju, makarski je bio uvijek, Imotski je bio bolji. Pa znate kada se tražilo v.d.-a pa je putovao čovjek iz Imotskog, dakle to je jednostavno problem koji nećete riješiti samo organizacijskim oblikom. I dakle ja se vraćam korak natrag, naravno da negdje treba opstati strana služba. Ali gdje god se može ajmo napraviti korak natrag sa sudbenim danima. Ali na drugim mjestima, ja sam rekao otoke, imate ih i drugih, vi jednostavno nemate potrebe. To vam je isto ta jedna fleksibilnost. Da li vam ljeti, vam recimo prekršajnih sudova treba jako puno u Dalmaciji. Zimi nema posla, to je fleksibilnost koja bi trebala koja bi se mogla sudbenim danima riješiti. Znate, jer što ćete imati stalno plaćati nekoga zimi kada nema predmeta, ali treba ih možda onda jednom mjesečno odraditi ali ne bi trebalo 8 sati svaki dan. Dakle to je jedna fleksibilnost koju ja vidim kao budućnost. Hvala potpredsjedniče. Kolega Miljenić, pa slažem se s vama da svi građani RH traže da imamo kvalitetno sudstvo, da se brzo rješavaju predmeti i naravno da bude to i ekonomično i da ne košta nas porezne obveznike više nego što bi trebalo. Međutim ne može i ne smije se sve gledati samo kroz taj dio učinaka i novca. I slažem se u onom dijelu kada ste rekli da bi imali pravo, kvalitetno pravosuđe, trebaju imati opremu, trebaju imati i određeni broj sudaca ali trebaju imati i plaće jer sigurno da, i mogućnost napredovanja i plaće utječu na to da bi imali kvalitetnije pravosuđe. Međutim, repliciram vam u onom dijelu kada ste rekli da treba razmisliti o ukidanju stalnih službi jer primjerice evo lokalno jedan primjer gdje mislim da je učinjena nepravda to je grad Nova Gradiška. Ukinut je općinski sud i vi kažete brojke i samo brojke. A brojke upravo govore ako ćemo po broju stanovnika grad Nova Gradiška je veći i od Gospića i Crikvenice i Pazina pa nije, po tom pravilu bi trebao biti ukinut općinski sud pogotovo što tu gravitira još 10 općina, znači preko 60 tisuća stanovnika. Broj sudaca isto nije problem a pogotovo sad kroz ovo spajanje prekršajnih sa općinskim sudom iako i tu se slažem u vašem dijelu rasprave da je trebalo razmisliti na možda neki drugi način. A sve općine, svi građani traže da Općinski sud u Gradišci ostane, ako već ne može općinski sud onda stalna služba svakako.

Ako se ide logikom da se vraća ovih 10 sudova, npr. Crikvenica, Đakovo ili bilo što. Slažem se s vama, ista logika se mogla naći za Novu Gradišku i trebala naći. I zato sam i rekao da je uvijek opasno kada idete unatrag, dakle naravno Nova Gradiška po broju stanovnika, po području ona zaslužuje po ovome da bude 11.-ta i da se vrati sud. Ali onda ćemo se vratiti vrlo brzo na 60, 70. I možemo ići u tom smjeru. To sad se, tamo vam je ministar morate njega tražit da vam objasni zašto daje Crikvenici a ne daje Novoj Gradiški i kako će to obraniti dugoročno i hoće li uspjeti obraniti. Ja mislim da neće, to sam mu rekao, ali ja nisam da se ukine u Novoj Gradiški stalna služba, kao što nisam ni dole, što sam rekao kolegi Babiću, je sam rekao, da je dugoročno ne treba ih predviđati da budu sve stalne, jer imate ih gdje one se mogu zamijeniti sudbenim danima. I gdje god se sudbeni dani mogu uspostaviti, da ih treba uspostaviti, i tamo gdje ih nema, da ih treba proširit, jer to je najjeftiniji, a najbolji način, da se ljudima osigura pristup pravosuđu. Neka, tamo gdje vam treba stalna prisutnost ćete imati, ali gdje ne treba, pošaljite suca građaninu, ne građanin na sucu. Mala samo zemlja i to možemo izvesti. A ovo za Novu Gradišku, slažem se, ajmo vratiti Novu Gradišku. Hvala lijepo. Kolega Miljenić, ja se s vama oko dosta stvari slažem, ma da smo na različitim stranama, pogotovo vezano uz način vrednovanja sudaca. Ja se slažem da je to jedan veliki problem. Vi danas, realno, ma da imamo ta mjerila koja su u ovolikoj ili onolikoj mjeri objektivno, vi opet možete recimo kroz godišnje raspone i poslove itekako usmjeriti i utjecati na to, kakve će bodove sudac imati na kraju. I upravo to i je ono što treba biti idući korak, nakon izmjene zakona da se ta mjerila što više pod A objektiviraju, a pod B individualiziraju. Jer činjenica je da različite vrste predmeta, različitih težina ne možete stavljati u isti koš i zbrajati kruške i jabuke. Neki predmeti imaju više žalbi, neki imaju manje žalbi, neki iziskuju puno više vremena, neki manje i to je jako bitno napraviti tu distinkciju. I ja mislim da ovi zakoni upravo idu u tom smjeru i da je ovo jedan dobar korak naprijed, ali naravno, idući korak mora biti okvirna mjerila. I spomenuli ste odluku Ustavnog suda u slučaj Čorić, ja se osobno s vama ne slažem. Znači ta odluka je bila donesena u kontekstu tadašnjeg zakona, a takva odredba je i sada na snazi koju je davao DSV tu diskreciju. Međutim, ono što je bitno da ta sloboda odlučivanje nije potpuno nestala. Još uvijek imate intervju, recimo. Ono o čemu mi možemo razgovarati, je li taj intervju, na način na koji sad postoji najbolje rješenje. Meni je recimo drago da se tu smanji broj bodova koji intervju nosi. Upravo iz tog razloga, što smo imali slučajeva u prošlosti, da neki suci prema drugim kriterijima budu bolje ocjenjeni, a onda na intervjuu dobiju jako malo bodova, a neki drugi na intervju jako skoče. I to jesu one stvari gdje treba paziti, ali svakako mislim da je ta objektivizacija mjerila korak u dobrom smjeru, da nije protuustavna i da ju treba pozdraviti.

I nema smisla da o tome uopće vodimo raspravu. Ja mislim da je barem na granici i tko god bude osporavao, da će imati vrlo jake argumente da osporava. Da li će uspjeti ili ne, to ne mogu reći, kao što ne možete ni vi. Ali, upravo ovo što ste rekli, djelom potvrđuje to o čemu govorim ja, kao što i ovo što ću ja potvrđujem vaše. Dakle, ako uvodite mehanički, praktički, da broj bodova znači izbor, jer to piše u zakonu, doneseni bodovi plus bodovi na intervjuu ta je osoba prošla. Da li sam ja uvijek zadovoljan sa izborom? Vrlo često nisam. I možemo govoriti, ali to se odnosi na ovaj DSV i onaj prije njega i onaj prije i onaj prije, itd. I to stalno o tom razgovaramo, bitnih pomaka u tom smjeru nema. Međutim, prema sadašnjem ustroju koji ostaje, dakle, zakon će stupiti na snagu i vi ćete imati ljude koji će donositi bodove prema lošem sustavu. Kreirati će se ta lista prema lošem sustavu. I puno dobrih sudaca koji rade velike predmete zbog premalog broja bodova, uopće neće biti u konkurenciji. I neće se moći to nadoknaditi. Dakle, ako već zakon ide u ovom smjeru, to je ono što sam rekao i na odboru, dajte paralelno, nek ministarstvo uzme, DSV u tu ovlast napravi kriterije pa da mi znamo što nam donose ti bodovi, e onda je to paket. I onda moći o njemu govoriti i onda se ja s njim mogu složiti. A ovako, znate, doći će vam, prema lošim bodovima, loši kriteriji za bodovanju, vi ćete birati, to nije dobro. Nastavljamo sa raspravom u ime kluba zastupnika, sljedeća je kolegica Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS i HSU. Izvolite.

Svima u Hrvatskoj i u ovom Saboru čestitam osmi mart, Dan žena, jer mislim da je to mali podsjetnik na štetnost diskriminacije svake vrste, štetnost diskriminacije žena, ali štetnost diskriminacije bilo koga u bilo kojem zdravom društvu i zato se toga trebamo prisjećati. Dosta veze sa pitanjem i diskriminacije i borbe protiv diskriminacije, uopće. Naravno kao što znamo, pravo i pravednost, nisu iste stvari, ali bi trebalo doprinijeti pravednijem društvu. Gospodine ministre sa suradnicima, mi smo 3 zakona ovdje objedinili, što se tiče Kluba GLAS-a i HSU-a mi imamo donekle različita stajališta o ta 3 zakona. Zakon koji se odnosi na promjene u Državnom sudbenom vijeću i mislim da je ključan u ovom slučaju jer de facto govori o izboru, kriterijima, načinu izboru sudaca, što je u temelju funkcioniranja cijelog sustava. Imamo primjedbi, ali mislim da je to pomak u dobrom smjeru, dok mi se čini da Zakon o sudovima i onda posljedično o sjedištima sudova ima više problema i zahtijevao bi veću intervenciju. DSV je svakako ključna institucija u funkcioniranju pravosuđa i 2010. kada je pokrenuta ta promjena gdje je prekinuta spona između politike i pravosuđa, gdje suce ne bira Sabor već na neki način sami suci tajnim glasanjem koji biraju taj DSV i došli smo do tog prvog koraka u okviru onog što su bili pregovori za članstvo u EU i slažem se postoje različite prakse i katkad su na nama malo možda i eksperimentirali postavljajući nam različite zahtjeve. Ali što se hrvatskog pravosuđa tiče ono je bilo zapravo u katastrofalnom stanju, danas je možda u nešto malo manje katastrofalnom stanju, ali sigurno nije zadovoljavajuće odnosno ne smijemo biti zadovoljni s onim što u tom pogledu danas imamo i moramo ga krenuti dalje unapređivat.

Danas ih ima odnosno krajem 2016. bilo ih je 508.931, to je bitni pomak, ali to je još uvijek preko 500 tisuća previše, dakle previše neriješenih predmeta. Problemi još uvijek sankcioniranja, nagrađivanja, unapređivanja i izbora sudaca koji još uvijek postoji i model koji je na snazi je u razdoblju između 2010. i 2016. razriješio tek 6 sudaca, dakle tekar samo 6 sudaca je u tih 6 godina ocijenjeno tako negativno da su razriješeni. To naprosto nije realno, nije moguće da je u 6 godina u ovom razdoblju samo 6 sudaca sankcionirano na taj način odnosno zaslužilo tu vrstu sankcije i to nešto govori o modelu koji se koristi u ocjenjivanju rada sudaca i koji svakako treba unaprijediti. Nejasne su i nedostatne odredbe o stegovnoj odgovornosti sudaca i tu treba odrediti jasne nedvosmislene i jednoznačno definirane postupke ili stegovna djela i predložiti odgovarajuće sankcije. O tome je sada već bilo dosta govora i rasprave između kolege Miljenića i kolega koji su mu replicirali. U ovom trenutku je intervju donosi 30 bodova, intervju je po mišljenju po logici stvari arbitraran. Mi smo tu raspravu, ministar Bošnjaković će se sjetiti, vodili i kada su se prve ove promjene uvodile i kada smo razmišljali kako definirati dakle prilagođavale su se te promjene nekim standardima koji su se tražili u pregovorima za poglavlje 23. famozna i raspravljali smo o razini arbitrarnosti koja se unosi u ocjenu rada sudaca. I vidjelo se kasnije i u praksi da su vrlo često intervjui sa tako velikim brojem bodova potpuno izokretali onaj redoslijed ili one rezultate koji su postignuti na pisanim ispitima, testovima onim elementima koji su sastavni dio tog bodovanja i ocjenjivanja. Ja se slažem da je za to bitno vrlo točno definirati što se boduje, koji elementi se boduju. Ali ne mogu se složiti da ima prvoklasnih sudaca koji ne znaju napraviti test, ja si to ne mogu zamisliti koji ne mogu dobiti ljude koji odlično rade svoj posao, a koji na testu i na tim bodovima koji su recimo na temelju nekih objektivnih pokazatelja propadnu. Dakle možda treba pametnije, racionalnije definirati one segmente posla i tu ću imati jednu sugestiju koji se boduju i na taj način dobiti recimo jasniju sliku objektivnih pokazatelja pa onda temeljem tih bodova predlagati izbor sudaca odnosno napredovanje sudaca. Mislimo da ovo što se predlaže u ovim izmjenama umjesto 30, 15 bodova je korak u dobrom pravcu. Što se mene tiče ja bih smanjila te bodove na 5 koji dolaze iz intervjua, ali bi redefinirala elemente koji se boduju u ocjeni na temelju koje se onda izabiru novi suci odnosno na temelju koje suci napreduju, upravo zato da se dokine ta arbitrarnost odnosno smanji arbitrarnost. Ono što DSV a imajući u vidu odluku Ustavnog suda, da li sad time se smanjuje pravo DSV-a da odlučuje, ono o čemu DSV i o kojem odlučivanju DSV apsolutno može i treba sudjelovati je definiranje kriterija. Ali i DSV-u je lakše ako ima što je moguće operacionalnije definirane kriterije na temelju koji može odlučivati i nakon toga naravno poštivati listu prvenstva o čemu su i ovdje govorili, mislim da je apsolutno opravdano. Ovim se čini još jedan korak kojim smatram pozitivnim a to je mijenjanje donekle strukture odnosno članova DSV-a iz redova županijskih sudova se povećavaju, dakle ide se prema strukturi koja možda više naglašava i regionalnu zastupljenost i suce sa više iskustva. To je pozitivno ali ja bi rekla da je to rezanje repa na šnite. Dakle, ono što bi trebalo uvesti upravo zato da bi DSV mogao obavljati svoj posao potpuno neovisno, ne bi trebao voditi računa o tome da li će ti suci poslije ponovno glasati za tu osobu da bude članica ili član DSV-a, dakle na neki način tretirati suce koje moraju ocjenjivati, birati i sankcionirati kao svoje biračko tijelo bi bilo uvesti jedan mandat, možda ga produžiti na 5 godina ili ne znam, to ostavljam za raspravu, ali uvesti jedan mandat koji daje članovima DSV-a onda puno veću autonomiju da misle naprosto u skladu sa zaista i odlučuju u skladu sa svojim procjenama i stavom a ne imajući u vidu da odlučuju o ljudima koji će za slijedeći mandat, čije glasove će trebati za svoj vlastiti slijedeći mandat.

Međutim smatram da to nije dovoljno. Veliki problem u praksi su ukinute presude zbog recimo nedovoljnog dobro nepotpunog utvrđenog činjeničnog stanja ili naprosto pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja. To također pa možda čak i više pokazuje kvalitetu rada suca. Dakle, činjenica da je neka presuda ukinuta zato što naprosto je pogrešno utvrđeno činjenično stanje ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje svakako govori mnogo o kvaliteti rada suca i to je jedan element koji bi bilo korisno uvesti kao pokazatelj u ocjenu rada sudaca s kojom se onda barata kad se odlučuju o napredovanju na više sudove. Inače ova ideja koju je kolega Miljenić ovdje iznio mislim da je apsolutno za podržati, ne znam jel' ju vi možete nekako ugraditi, ja nisam o tome razmišljala ali kad sam ju čula mi se činilo vrlo dobrom, a to je mogućnost napredovanja sudaca bez preseljenje na viši sud jer obzirom da na županijskim sudovima ima konačni broj mjesta obzirom da je apsolutno logično da se kroz vrijeme smanjuje taj broj županijskih sudova, ljudi će doći u neku vrstu slijepe ulice karijerno i zato pronalaženje nekog načina kako suci mogu napredovati a istovremeno, kvalitetni naravno suci sa jasno definiranim kriterijima o kojima ovdje govorimo, a istovremeno ne seliti na viši sud je svakako korisno. Vidim da mi je vrijeme tu, ističe ali htjela bi barem jednu stvar spomenuti vezano na Zakon o sudovima i ovim sjedištima. Dakle čini mi se da ovih 10 dodatnih sudova nije konceptualna odluka nego politička. Naprosto ljudi stišću sa svih strana jer smatraju da sudac, svećenik i doktor čini selo.

Hvala. Prije replika pozdravili bi učenike II. gimnazije iz Varaždina i njihove profesore koji su s nama na galeriji, dobrodošli. Možemo nastaviti, kolega Orsat Miljenić, izvolite. Dakle, kolegice Pusić, mislim da se kod vas također prečesto misli da ćemo nekakvim brojčanim uniformiranjem i takvim kriterijima koji se onda ubacuju na neki način u kompjuter dobiti najbolji rješenja. U pravosuđima EU ili uopće na svijetu, koja su ocijenjena puno bolje od naših i gdje su građani puno zadovoljniji sa svojim pravosuđima, u pravilu nema nikakvih ocjena. I kriteriji su diskrecijski puno viši nego kod nas. A nitko ne kaže da stvar nije dobra jer su dobra pravosuđa. Karakteristike ovih manje razvijenih je da idu normirati što više stvari, pokušavaju ih uklopiti u nešto i rezultati se me daju. Dakle, naravno, mi smo tu gdje jesmo. Moramo razmišljati u ovim kućicama. Ali, pravo rješenje, bez promjene Ustava i bez redefiniranja nekih stvari iz Ustava se neće postići. I tu nema reforme. Ostalo su samo određene promjene. Bez promjene Ustava u pravosuđu tog nema. Ovo što sam spomenuo i vi ste složili sa rangovima. Pa to je jedan od načina da rasteretite DSV i da mu zapravo maknete taj diskrecijski stvar. Jer gdje je najveći pritisak? U napredovanju na viši sud. Ako bi ljudi po nekakvim objektivnijim kriterijima napredovali u okviru rangova, bio bi puno manji interes i pritisak za napredak na viši sud, puno manji, jer bi financijski riješili stvar. Ni ne želi svatko ići u veće mjesto, netko želi raditi tamo gdje je, a vi bi zapravo onda i mogli jedne druge vrste ocjena i kriterija za to primjenjivati. I neke od ovih koje ste vi spominjali koje su vrlo kvalitetne, sad neću ih analizirati. Dakle, to je taj jedan paket koji sam rekao da bi ovdje bilo dobro da ste ga mogli razraditi, pa makar u nekim vremenskim rokovima, ali da znamo da će se to provest. Onda imate paket. Hvala lijepa. Dakle, što bi se reklo, ključna riječ u ovom što ste rekli, u zemljama u kojima je pravosuđe mnogo kvalitetnije i dobro funkcionira. I to je istina. Naravno, kad imate vrlo visoku kvalitetu i sve dobro funkcionira, i kad je potpuno jasno kako ide procedura bez da ikoga na to prisiljavate, onda vjerojatno ne trebate nikakva pravila jer se ljudi ponašaju u skladu sa nekom etikom struke, to se respektira, drži se do toga. Mi tek do toga trebamo doći. Mi nismo u toj situaciji. Naša situacija je takva da nemamo gotovo nigdje tako snažnu, recimo, etiku struke, a da ne kažem, tako dugačku tradiciju institucionalnu koja je ključna, po mom mišljenju, za sve ovakve institucije. Dakle, mi trebamo tek doći do toga da se faktički, ljudi u tim profesijama ponašaju u većini objektivno, u skladu sa zakonom itd. Dok to nemamo, po mom mišljenju, poučena i nekim drugim područjima, je puno bolje se pouzdati u unaprijed definirane, jasne, prepoznatljive pokazatelje, nego u arbitrarno-diskrecijsko pravo članova DSV-a ili bilo čega drugoga. Zato je, recimo ja smatram da je na ispitima, iako sam ja puno više voljela usmene ispite nego pismene, ali da je pismeni dio ispita silno važan zato što pokazuje bez daljnje dileme određeno znanje ili ne. Izvolite. Zašto je to tako? Opet se bavimo posljedicama, a ne uzrocima. Non-stop se s time bavimo ovdje u ovom Saboru. To je rekao ja mislim, Staljin ili drug Ljenjin. Lenjin je rekao, dobro. Da, i tu je bio u pravu, naravno. Evo, sad smo čuli da suci žele ukinuti sigurnosne provjere. Zašto to rade? Evo.

Treba početi u pravosuđu, naravno. Jel to zašto možda što neki suci imaju lažne diplome, neću sad o imenima. Jer su neki možda kupili diplome za 5000 maraka, a rade kao suci jer se boje da su bili suradnici i da im je dosje u Beogradu. To znači, oni su prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Ja ne razumijem to.

Znamo njezino ime. Kako je to moguće? To je za gospodina Bošnjakovića i njegove suradnike, kako se ocjenjuje, taj, Europska komisija imate onaj odbor CEPES, u stvari, koji je pri EU, koji ocjenjuje efikasnost pravosuđa. Di smo mi?

Pa nemamo između ostalog, i zato što smo u zadnjih recimo 150 godina ne seleći se nikamo živjeli u 6 država. Tako kratko traje bilo koji, uopće bez obzira što mislimo o tim aranžmanima, ali je tako kratko traju institucionalni aranžmani ovdje, da naprosto se ne stigne ništa uvriježiti kao dio naše političke kulture. Ali, ovdje se ovim promjena pokušava, koliko ja vidim ići u tom pravcu, pa koristim ovu priliku da kažem, recimo još nešto, a to je da se uvode i imovinske kartice za suce, što mislim da je dobro. Međutim, uvode se imovinske kartice koje kaže da se neće objavljivati ono što je zaštićeno zakonom o tajnosti podataka, a koliko sam ja uspjela vidjeti, to je ime. Dakle, objaviti će se podaci ali bez imena. To recimo je suprotno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa i ne vidim zašto zapravo se ti podaci skrivaju sad kad je napravljen korak u dobrom pravcu.

Međutim sve to što kažete da je trebalo napraviti, mogli ste napraviti, bili ste na vlasti. Ovo pravosuđe u kojem sada živimo je pravni slijednik pravosuđa kojeg ste vi vodili. Odnosno bili ste dio Vlade koja ga je vodila. I često puta slušam nadmudrivanja lijeve i desne strane oko toga što bi oni napravili. Pa dame i gospodo, imali ste priliku to sve napraviti. Nije mi jasno zašto toliko bolujete od tog sindroma naknadne pameti, to je skoro cijela sabornica.

Zato što se sve ovo što je sada dobilo, naravno nisam ja radila, radio je kolega Miljenić, radili su ljudi koji su radili na tom području, sve ovo što je sada dobilo dobre ocjene i od Europske komisije i o na čemu gradi sadašnji ministar svoje promjene je napravljeno u tom mandatu, dakle prošlom mandatu i u mandatu prije toga. Nije kod nas često da se recimo da postoji neki kontinuitet, ali ovdje postoji. I zato možemo imati relativno kvalitetnu raspravu a ne samo se ovako razbacivati jer je faktički napravljen jedan veliki bitni korak u prošlom mandatu, prvi korak u pretprošlom i sad se pokušava napraviti slijedeći.

Evo kolegice Pusić, mislio sam vam replicirati na nekim drugim stvarima ali nešto ste rekli o imovinskim karticama pa samo da vas ispravim. Prvom imovinske kartice sudaca već postoje, znači one već sad postoje samo njih se ne objavljuje na način na koji se objavljuje za državne dužnosnike. To znači da se ne objavljuje kućna adresa, ime bračnog druga itd. Znači to su sva ta pravila koja već postoje državne dužnosnike, ista takva, tako da tu nikakve razlike nema. Drugo što ste spomenuli bodove i pogrešno nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Po ovom prijedlogu izmjena članka 97. Zakona o sudovima, to već je unutra.

Dakle, imate bitnu povredu postupka kao jedan kriterij ali i pogrešno nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, pogrešna primjena materijalnog prava su vam … [[Govornik se ne razumije.]] i dalje uključeni. Znači vi imate to kao kriterij samo nije posebno istaknut kao bitna povreda postupka ali je unutra. Treće što se tiče EU-a, znači tu treba jasno razlučiti između političkih nekakvih obveza, preporuka, smjernica i pravnih obveza. Ako gledate pravno, EU nema ovlast ujednačavanja pravosudnih sustava država članica, to je dobro rekao kolega Miljenić jučer ali ono što postoji su recimo dva ograničenja. Prvo, vaš pravni sustav ne može biti takav da potpuno odstupa od nekakvih temeljnih načela EU-a. Znači nekakvih ustavnih načela, zaštite ljudskih prava itd. Drugi kriterij koji je uspostavio sud EU-a je da vaš pravosudni sustav i postupovno pravo ne smiju biti takvi da u predmetima koji štite prava koja jamče … [[Govornik se ne razumije.]] takvi predmeti nisu dovoljno učinkoviti i da se prava koja jamče europsko pravo, štite manje od onih prava koja garantira domaće zakonodavstvo koje nije vezano uz europsko pravo. Znači to su ta ograničenja koja postoje i to su one reforme koje su provedene na trahu toga još 2009. kad je uvedeno dvostupanjsko upravno sudovanje itd. Dakle, što se imovinskih kartica tiče, postoji razlika, ovdje se uvodi naravno da one budu dostupne i na uvid u odnosu na ono što je bilo do sada, međutim kad se radi o dužnosnicima, nema nikakvih ograničenja u pogledu primjene Zakona o tajnosti podataka a ovdje ima.

Dakle, to govorim samo kao krajnju mogućnost da je i to moguće ako se uvede ta klauzula koja ne vrijedi za državne dužnosnike da se ne objavljuju podaci koji su zaštićeni Zakonom o tajnosti podataka. Oprostite, šta je bio drugi dio?

Ono što je prijedlog je da se to eksplicitno ako smo za to, a ja jesam, da se što je moguće više objektiviraju kriteriji, dakle da budu što operacionalniji i primjenjivi kriteriji, da se smanji arbitrarnost odlučivanja, onda taj kriterij treba eksplicitno tu definirati po mom mišljenju. I prije nastavka u ime klubova, intervencija ministra pravosuđa, Dražen Bošnjaković, izvolite u ime predlagatelja. Potpredsjedniče, dozvolite i meni da čestitam svim ženama Međunarodni dan žena sa zadovoljstvom. I hoću se osvrnuti na određene dijelove rasprave koja je ovdje do sada protekla i mogu reći da veliki dio rasprave doista nam daje vrlo snažne argumente da još neke stvari obradimo i prije drugog čitanja izanaliziramo. Jedno od pitanja gdje smo mislim svi složni je da nismo zadovoljni sa funkcioniranjem pravosuđa i tu zaista nisam otkrio ništa novo kada to kažem. I ono što je i prije 10 i prije 20 godina obilježavalo naše pravosuđe to je velik broj neriješenih predmeta i dugotrajnost postupka. Nažalost te dvije stvari su prisutne i danas. Ali ipak budimo korektni pa ako se okrenemo 10 godina nazad onda ćemo vidjeti da su postupci brži, onda ćemo vidjeti da je broj neriješenih predmeta ipak bitno manji nego što je danas. I tu dolazimo kod ovog važnog pitanja na koje mi temeljimo ovaj tako da kažem paket zakona a to je promjena mreže sudova. I to je zapravo jedna od glavnih mjera sa kojom mi danas idemo, ne želim umanjiti važnost svih ovih drugih mjera. Ali nedvojbeno da danas u sustavu imamo jedan dio sudova i jedan dio sudaca koji nam nisu dovoljno opterećeni, koji nemaju dovoljno predmeta i mi naprosto moramo reagirati na to. Reagiramo spajanjem tih prekršajnih i općinskih sudova. I ovdje je sada bilo otvoreno pitanje potpuno poštujem različite stavove, kolega Miljenić je rekao da smatra da bi to trebalo ići u dva koraka. Vi ste autor zapravo one, snažne zapravo, nove organizacije mreže kada smo došli do 24 suda što smo i mi podržali kao dobru mjeru. I vjerujte mi cijelo ovo vrijeme dok i mi promišljamo sa osnivanjem ovih novih sudova, sa suradnicima stalno razmišljam i govorim ne želimo taj kotač vratiti nazad. Ne želimo se vratiti u sustav gdje imamo male sudove, gdje nemamo mogućnost specijalizacije jer to smo nekada imali i u postupku pregovora smo rekli tome ne i proizveli smo veće sudove i nakon toga još veće. Mi mislimo da ovo, osnivanje ovih 10 novih sudova da jest ta mjera gdje mi nećemo suziti taj prostor, gdje nećemo dobiti one mikro sudove koje smo nekada imali nego za to područje koje je primjereno dobiti ćemo jedan pristojan sud u okviru kojeg će biti moguća specijalizacija. Neće biti niti svi sudovi od tih 10 sudovi pune jurisdikcije. Neki će biti sudovi dakle ograničene jurisdikcije. Upravo zato želimo sačuvati kvalitetu. Ovdje se kolega Miljenić potpuno razlikujemo za vas vezano za stalne službe izvan sjedišta. Vi ste postavili pitanje funkcioniranja sudbenih dana, stalnih službi izvan sjedišta. Pa zapravo u naravi i neće biti neke prevelike i prebitne razlike. To što će netko biti sudac u stalnoj službi izvan sjedišta suda to ne znači da će on tamo sjediti sve dane u mjesecu. Ako nema dovoljno predmeta on će ići i na druga mjesta i u druge stalne službe gdje će zapravo trebati raditi. Mi imamo te materijalne uvjete, na nekim lokacijama imamo zgrade koje su u pristojnom i dobrom stanju, imamo i dovoljan broj službenika i nema razloga da u tim sredinama ne približimo pravosuđe građanima. Otvorili ste također i pitanje plaća, to je iznimno složeno i to ne možemo zapravo riješiti u neko kratko vrijeme i to moramo zapravo u jednoj široj tako da kažem diskusiji, dijalogu i sa sucima provesti. Znate i sami ni vama to nije bilo lako. Jer nemamo, u ovom trenutku budimo iskreni nemamo mehanizme za nagraditi one koji dobro rade i smanjiti plaće onima koji zapravo ostvaruju lošije rezultate, ali promišljamo o tome. Također nismo uopće otvorili pitanje ali razmišljamo mi i o savjetnicima. Imamo 600 savjetnika u sustavu koji poprilično nose veliki teret i isto su potplaćeni. Želimo naći i nalaziti ćemo rješenja u budućnosti ali ovo je sada jedan korak gdje smatramo i nismo zadovoljni sa funkcioniranjem DSV-a, znamo dobro koliko smo htjeli objektivne kriterije, mislimo da radimo korak naprijed ali u svakom slučaju ćemo još promisliti o unapređenju ovog sustava Imamo, na izlaganje ministra imamo 5 replika. Prva je od kolege Pernara, izvolite. Uvaženi ministre Bošnjakoviću, nije mi jasno zbog čega se po uzoru na registar zadužnica ne uvede i registar rješenja o ovrsi. Naime, prije su se krivotvorile zadužnice i onda se mogli sa krivotvorenom zadužnicom jednostavno uzeti bilo kome novaca koliko ste htjeli. I onda je uveden taj registar na način da se to više ne može. Znači kada netko dođe sa zadužnicom odmah se provjerava dalje u registru, ako nije doviđenja. Međutim, u slučaju rješenja o ovrsi nema registra tih rješenja. Zašto? Zato jer javni bilježnici nisu htjeli da se taj registar uvede, tako barem kažu ljudi iz FINA-e. Tako kada netko dođe u FINA-u i hoće nekome skinuti milijun kuna na računu da se prvo provjeri da li je ta ovrha stvarna, da nije krivotvoren pečat, potpis, ime, odnosno pripisano nekom bilježniku drugom, odvjetniku itd. Mi imamo nefunkcionalan pravni sustav gdje takve elementarne prevare, znači očite prevare iz aviona nismo u stanju zaustaviti. A da ne govorimo o puno suptilnijim pravnim makljažama. I molim vas da radi pravne države, radi pravne sigurnosti, radi ljudi koji su žrtve kriminala da uvedete da taj registar ovrha bude, odnosno ovršnih rješenja javan. Zamislite da imate firmu i da vam netko dođe i skine milijun kuna. I ne samo, pazite ovo, FINA još od vas naplati trošak ovrhe a ovrha je bila krivotvorena, pa je li to vama normalno ministre?

Ako znate za bilo šta mislim da treba pokrenuti odgovarajuće postupke pred Ministarstvom unutarnjih poslova, nadležnim državnim odvjetništvom i to treba dobiti taj epilog. Mi smo u izradi dakle u postupku izrade novog Ovršnog zakona, ovu vašu ideju ćemo izanalizirati, razmotriti jer u principu mi i tako i bilježnici i sudovi i svi oni drugi koji provode ovrhe imaju u arhivu sva rješenja temeljem koji su postupali tako da s te strane ja ne vidim nekakav problem ako je to potrebno ako to zahtjeva praksa.

Poštovani ministre sa suradnicima, ja bih vas molila u ime stanovnika Šibensko-kninske županije posebno u ime naših poduzetnika, gospodarstvenika da u Zakon o područjima i sjedištima sudova navedete i stalnu službu Trgovačkog suda u Šibeniku. Niste navodili nijednu stalnu službu, ali bi vas molili radi naše sigurnosti s obzirom da se radi o trgovačkom sudu odnosno o stalnoj službi koja svaku godinu bilježi veći broj spisa, imamo u prošloj godini gotovo 2 tisuće rješenja, 2 tisuće spisa, preko 300 rješenja o osnivanju. U ovoj godini do sada ima 78 osnivanja, preko 340 predmeta ponovno bilježimo povećanje.

Poštovana kolegice. U svakom slučaju u sljedećem razdoblju želimo staviti naglasak i težište na rad trgovačkih sudova jer poštujemo i sve privatne sporove. Važno je i za društvo da sustav funkcionira u tom segmentu, ali ako smo mi u nekakvom gospodarskom odnosu i ja sam dužan vama nekih milijun kuna, e onda to već ima neku društvenu dimenziju i tu ćemo poseban naglasak staviti da i kadrovski i materijalno ojačamo trgovačke sudove.

Pa kolega Bošnjakoviću, sa svakim vašim obrazloženjem mi se zapravo negdje malo približimo tako da je i ovo vaše sada postavljanje stalnih službi i približavanje sudbenih … jedna sasvim druga priča od onoga kako je bilo postavljeno i jučer jer to je sada nešto gdje radite fleksibilniju mrežu što mi možemo podržati. Dakle ako je to dugoročno samo bi bilo dobro da se to naznači kao dugoročna vizija jer vi ste vidjeli da mi jučer razgovaramo ajmo staviti u zakon da su sve stalne službe zauvijek stalne službe, a onda idemo staviti sudove mislim nema razlike. Dakle povezat jedan i drugi koncept je nešto što nam može dati dobar rezultat. Što se tiče plaća, naravno da je to veliki izazov. Zato sam i danas predložio da se možda napravi prvi korak da se naznači smjer kroz ove rangove. Ja ih zovem rangovima kako god ih nazvali, stupnjevi ili bilo što, dakle vi ih onda tu možda na početku kroz simbolično povećanje vi dajete jednostavnu perspektivu kako će izgledat sustav koji ćete onda prilagodit financijskim mogućnostima. Zašto mislim da je to izuzetno važno? I tu govorim još nešto što mi nedostaje, to je pitanje županijskih sudova koji se moraju reducirati i vi ćete to prije ili kasnije morati naznačiti. Kada to naznačite smanjujete mogućnost napredovanja i vi ljude tjerate da idu jedni protiv, to nije dobro. I mislim da bi upravo zato te dvije mjere, jedan strateški razvoj, ne mora biti u ovom dokumentu ali strateški, smanjenje županijskih, rangovi koji se uvode daje ljudima perspektivu napretka, vide gdje će se vidjet. Nama će doć do odljeva kadrova, pa vi znate da na moru Dubrovnik i Istra vi ne možete više popunjavat tako lako, to će biti gdje god je nekakva gospodarska aktivnost s ovim plaćama se neće moći popunjavat sudačka mjesta i državno odvjetnička i to je problem. to mislim da bi trebalo adresirat. Ako se nismo dobro razumjeli oko stalnih službi, mislim da smo dali dovoljno pojašnjenja i na koncu i mreža sudova i stalne službe sve je to nekakva dinamična kategorija gdje zapravo ništa nije zadano zauvijek i sve je pitanje što će se u budućnosti dogoditi i koje će biti odgovarajuće rješenje u pojedinom trenutku. Danas je to ovo, sutra je pitanje šta će donest budućnost. Što se tiče plaća, tu se potpuno slažem sa vama i to sam već rekao iznimno važno, ali i složeno pitanje. Vi ste čuli naznake da se u cijelom sustavu javne uprave spremaju određene promjene vezano za nove načine sustava plaća gdje želimo u cijelom sustavu prepoznat i moć bolje nagraditi one koji taj sustav nose, a opet imati mjere u odnosu na one koji su u tom sustavu slabiji. Jasno je da ćemo se i mi kao pravosuđe morati u tu jednu sliku uklopit. Ja sam već i sad htio kod Zakona o plaćama proizvest jednu odredbu gdje se daje pravo, ne znam predsjednicima sudova, da dignu plaće nekima koji su dobro 10%, a nekima spuste za 10, međutim u razgovoru sa samim sucima toliko je problema stavljeno na stol da sam se od toga odmaknio i rekao sam idemo to sagledat u jednom malo dužem razdoblju i idemo to sagleda sa malo većeg aspekta jer ako ne možemo kvalitetno riješiti nema problema. Što se tiče pitanja županijskih sudova koje ste vrlo dobro otvorili. Nije pitanje županijskog suda samo prvostupanjski kazneni postupak koji on vodi. I točne su statistike ovo koje ste rekli na nekim sudovima je veliki pad tih predmeta. Oni imaju onu nadležnost gdje rješavaju o žalbama na presude općinskih sudova i građanskih i kaznenih postupaka. I tu mi zapravo imamo statistike prilično pune.

Drago mi je da sam čuo ovdje znači ovo što je rekao i gospodin Miljenić jedan stav oko stalnih službi i sudbenih dana u pojedinim sudovima jer mi smo ajmo reći jednom radikalnom reformom smanjili broj sudova u jednom razdoblju, govorim o općinskim sudovima sa 108 na 24 i na taj način smo postigli sigurno velike racionalizacije ali smo učinili i to da su sudovi manje dostupni građanima. Ja vam sada u ove dvije minute replike želim ukazati na problem Đurđevačkog suda i apeliram da se uvede stalna služba u Đurđevačkom sudu jer prema Đurđevcu gradu 7 općina znači gravitira prema tom gradu, to je ukupno oko 27 tisuća stanovnika i pokriva oko blizu 500 kvadratnih km. Jednostavno to je sve starije stanovništvo koje ima sve više problema da dođe do samog Đurđevca a kamoli do Koprivnice kamo sada treba ići. Na još jednu stvar bih htio ukazati znači kod sadašnjeg zakona tko može dati prijedlog da se osnuje stalna služba ili sudbeni dani, to su predsjednici sudova a potvrđuje odnosno odluku donosi ministar. Mislim da bi tu trebalo dozvoliti da prijedlog mogu dati jedinice lokalne samouprave pa da onda ministar odlučuje i da se o tome donese nekakav pravilnik koji bi propisao što treba zadovoljiti da se u nekom mjestu, u nekom gradu stvori stalna služba ili da se osnuju sudbeni dani. Mislim da bi to bilo jako dobro, da bi svi mogli biti uključeni i velim krajnji cilj je da se sudovanje približi građanima da građani mogu doći do sudova. Poštovani kolega Felak, evo razmisliti ćemo da i normom u zakonu proširimo krug onih koji mogu dati zapravo prijedloge za osnivanje stalnih službi ili za uvođenje sudbenih dana. Iako ovih dana je situacija takva znate da svatko će slušati i gradonačelnika i načelnika i ljude sa određenog terena i ne može zanemariti njihove zapravo zahtjeve jer oni najbolje osjećaju potrebu da li tamo treba stalna služba ili ne treba.

Evo kroz ovaj paket od 3 zakona željeli ste, bar je tako najavljeno i da imamo kvalitetnije pravosuđe i ubrzati postupanje, ravnomjerno opteretiti sudove i suce i ono što je po meni i nama najvažnije bolju pristupačnost sudova građanima. I upravo u tom kontekstu, već sam kolegi Miljeniću replicirao pa postavljam i vama pitanje a argumenti su da je 10 jedinica lokalne samouprave i grad Nova Gradiška donijeli odluku i poslali zahtjev sa kompletnim elaboratom o potrebi da u gradu Nova Gradiška ostane odnosno da se vrati općinski sud. Znam da ste primili predstavnike suda i grada i da je obećana stalna služba. Ali evo, apel još jednom u ime svih građana koji žive na tom području a grad Nova Gradiška je sada preko 14 tisuća stanovnika, neki manji gradovi su dobili ponovno općinski sud, da još jednom razmotrite te sve argumente i zahtjeve građana Nove Gradiške i 10 općina da se vrati općinski sud u Novu Gradišku. Jer to postoji povijesna utemeljenost, broj građana, broj sudaca, pogotovo sada sa spajanjem prekršajnih sudaca sa općinskim, mislim da to nije upitno uopće. Jer sada već imate situaciju da iz predmeta o radnim sporovima vam iz Nove Gradiške u Brod ide i sudac i administrativni djelatnik i stranke u postupku i odvjetnici, samo si gomilamo troškove a ne idemo ka ovom cilju pristupačnosti suda građanima. Jer vi imate kod nas mjesta koja su i 70, 80km udaljena od Slavonskog Broda.

Primio sam elaborat vezano za Novu Gradišku, analizirali smo, gledali smo, nemamo dovoljan broj predmeta, imali bi malo sudaca na tom sudu i ja mislim baš obrnuto da je u interesu građana da ostanu u okviru ovako većeg suda sa stalnom službom izvan sjedišta suda. Jer kažem, u korist građana je biti u okviru stalne službe i biti u okviru većeg suda jer tada će u tom većem sustavu dobiti kvalitetniju uslugu nego što bi dobili u jednom manjem sustavu u svom sudu. I napraviti ćemo sve zapravo da građani Nove Gradiške i mjesta oko Nove Gradiške ne putuju u Brod nego da bude zapravo najveći dio rasprava i svih procesnih radnji da bude obavljan u Novoj Gradišci.

Sljedeći je kolega Stjepan Čuraj, Klub zastupnika HNS-a. Izvolite.

Klub HNS-a će podržati u prvom čitanju ovaj navedeni paket, paket zakona o sudovanju. Naime, mislim da i rasprave od jučer i danas idu smjeru kao apsolutnog prihvaćanja, djelomičnog prihvaćanja, nešto možda može bolje, čak i sa strane oporbe čujemo različita razmišljanja, rekao bih konkretno, uopće ne ograničavamo mandat sudaca DSV-a na dva, netko bi ih stavio na jedan, dakle, ima razloga da se tu gubi možda neki kontinuitet, pa da će stalno dolaziti neki novi ljudi ili općenito kad govorimo o vijećima, drugi opet, čuli smo ovdje razloge, znamo zašto ne jedan mandat, da se ne bi udovoljavalo biračkom tijelu, no smatramo svakako na početku da je bitno reći da je dobro što smo i što danas i jučer raspravljamo i što su ove točke dnevnog reda uopće danas tema, zato što smo svi svjesni da stanje u pravosuđu nije onakvo kakvo bi svi željeli, odnosno onakvo kakvo bi trebalo biti. Prije svega građani to osjete na svojim leđima, osjete poduzetnici, znači broj predmeta koliko god da je uvijek i da je najmanji uvijek ima onih kojima se ne rješavaju jer predugo vremena treba, stvara se određena pravna nesigurnost. I sad ovdje imamo ideju da, to sam jučer čak i u replikama govorio, da puno toga treba promijeniti i netko se zalaže da ovo nije dovoljno, da trebamo više itd., itd. Ja sam jučer figurativno rekao, simbolički, ako smo sada na jednoj razini od 0, a trebamo doći do 10, pa s ovim dolazimo na 3-4, pa ne smijemo to odbaciti. Ako je ovo jedan od tih koraka, prihvatimo ga, poboljšajmo svojim sudjelovanjem u raspravi i onda idemo dalje. Ako treba mijenjati zakone o postupku, ako treba sadržajno ulaziti u zakon, onda idemo to rješavati. Ali reći: ne ovo neće ništa se riješiti pa zato ne valja ništa, to je mislim, prazna priča. Dakle, prije svega, klub HNS-a kažem … [[Govornik se ne razumije.]] će podržati, ovaj paket zakona koji je danas na dnevnom redu jer dosta se stvari tu koje možda onako ne izgledaju veliko, ali sigurno da mogu u praksi značiti ono što svi želimo, a to je svakako ubrzati postupanje sudova, osigurati ravnomjernu opterećenost i naravno, bolju pristupačnost koju smo već čuli i kroz stalne službe i kroz ovo povećanje općinskih, odnosno broja sudaca. Naravno, i sve to mora donijeti do poboljšanja učinkovitosti. Mi ovdje imamo organizacijski, što se tiče infrastrukture, gdje su sudovi, gdje se koji dolazi, imamo kako se biraju suci, odnosno kako se tretiraju suci što se tiče njihovih rezultata, što se tiče njihovih napredovanja, što se tiče napredovanja sudskih savjetnika. Znači, na motiviranost onih koji rade na tom predmetu, Dakle, ovim novim Zakonom se predlaže uvođenje novog, ajmo reći, pravilnika o radu. Dakle, imamo tri vrste sudskih savjetnika, tri ranga. Naravno da to omogućava određenu bolju motiviranost, naravno da transparentnost je možda ono što je i najbitnije i u skladu s time, dakle, kako transparentnost o kojoj govorimo o imovinskim karticama sudaca, naravno, koje su ajmo reći, i korespondiraju sa svim pravilima imovinskih kartica dužnosnika, dakle, ako govorimo o zaštiti prava na privatnost odnosno na zaštitu informacije. Mi govorimo tu i o određenim bodovnim pragovima u izboru sudaca gdje sad možemo se složiti da je nešto dobro, nešto nije, ali svakako je dobro da se smanjuje utjecaj diskrecioni samih intervjua da se određeni statistički pokazatelji daje im se više na značaj, kako bi upravo i motiviranost sudaca bila veća, a ne išla sa onim starim tko bolje koga zna, tko ima bolje kontakte, možda bi tako bolje osigurali napredovanje, a ne možda sami rad.

Dakle, imamo sudove od minimalno mora biti 10 do 100 sudaca jer kako kažu ovdje da je ono što je se pokazalo u praksi, da svi sudovi koji imaju preko 100 sudaca da postaju preglomazni i da je vrlo teško s njima upravljati. Naravno, kad govorimo i o upravljanju, tu bi imao jedan prijedlog što se tiče izmjene tajnika suda u sada ravnatelja sudskih uprava, odnosno jedan kratki prijedlog. Naime, ako se dobro sjećam da je to čl. 35. odnosno u čl. 21. nacrta govori se tko može biti sve ravnatelj tih sudskih uprava, pa su tu predviđeni stručno gledano ekonomisti i pravnici, a što se tiče njihovih poslova, oni organiziraju i odgovaraju za rad sudskih službenika i namještenika, dakle prate i planiraju edukaciju, vode brigu o održavanju zgrade suda, radnih prostorija, opreme za rad, investicijskim ulaganjima, organizira i koordinira izradu godišnjeg plana nabave iako je sve sada manje-više centralizirano što se tiče većih postupaka nabave, dakle onih iznad 200 tisuća kuna ima središnja nabava. Dakle, nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem itd. Ono što je, recimo, mali pradoks je da kada govorimo o informatičkim savjetnicima na sudovima, dakle, oni tamo ne moraju biti striktno informatičari, nego mogu biti i ekonomisti. Međutim, za ravnatelja sudova mogu biti samo ekonomisti i pravnici, a imamo, ja vjerujem, ne kažem da je to pravilo, ali imamo sigurno kvalitetnih informatičkih savjetnika koji bi mogli obavljati taj posao, jer većinu tih stvari i oni sada rade i sudjeluju u tome. Dakle, tu ako bi se moglo otvoriti, samo ne kažem da će se to možda i dogoditi, ali samo da njih ne diskriminiramo kao neke koji su već stalno zaposleni. Zašto? Pa možda zato što onda bi na neki način i došlo do rezanja troškova ako unutar samog postojećeg kadrovskog kapaciteta određenog suda nađemo rješenja i za ta radna mjesta. Dakle, to bi bio jedan prijedlog da se razmisli. Dalje, što se tiče imenovanja dakle, koje sam spomenuo za više sudove i općenito napredovanja i kako je za DSV, kako za ostale, dakle, mislim da je dobra stvar da se gleda da određeni prema okvirnim mjerilima, stegovne mjere zapravo se poduzimaju prema onima koji nemaju 80% tih okvirnih mjerila ili 20% ukinutih presuda i više zbog bitnih povreda postupka. Mislim da, zapravo nam svima treba ta jedna doza transparentnosti da se to jasno vidi. I možda ne bi škodilo da u ovom prijedlogu zakona upravo dobijemo i jedan razlog o kojem ovdje govorimo da vidimo kada govorimo o razlozima zašto i kako smo spajali i zašto smo došli do broja od 10 novih općinskih sudova koje smo spojili sa prekršajnim, da vidimo baš te statističke pokazatelje koji tome idu u prilog od broja predmeta, od broja sudaca i svega onoga broja same populacije koje pokriva taj sud što se tiče općina i gradova, da i to je malo uvršteno kroz neke tablice ili referentne vrijednosti. I tu mogu pozdraviti svakako pogotovo dole kod mene u Slavoniji i Baranji za Općinski sud u Đakovu koji pokriva sada odnosno pokrivat će tim spajanjem. Zašto mislim spajanjem? Kod tog spajanja ne događa se u pravilu novi trošak. Imamo već postojeće ljude koji su već u sustavu, koji primaju već svoju plaću, koji evidentno nisu dobro iskorišteni kapaciteti pogotovo kad govorimo o Prekršajnim sudovima i njih će predsjednik suda raspoređivati u određene druge odjele. I naravno sami Prekršajni sudovi će se dobiti na razini odjela. I mislim da tu zapravo sa istim budžetom dobivamo veću učinkovitost jer je to dobra mjera pogotovo kad kažem da dobivamo jedan Općinski sud u Đakovu, u Vinkovcima, da se vraća Trgovački sud u Dubrovniku. Dakle, očigledno neke stvari su se pokazale da mogu biti i učinkovitije ili da nisu dovoljno učinkovite i da s ovim dobivamo ono što se kaže određenu, pa može se reći i političku notu. Ako gledamo da time rješavamo i jedan mini demografski potencijalni problem, jer kad imamo sud imamo javnog bilježnika kao što je i državni tajnik rekao imamo odvjetnike, imamo sve ono što prati to. Dakle, pa koliko god to bilo zaposlenih dodatno mislim da to sigurno nije za isključiti, a pogotovo ako ima podlogu, a to je prvenstveno ono što je bitno na statističkim pokazateljima i na tome da će to biti zbilja učinkovitije. Još ono što je sigurno za pohvalu je vezano i s obzirom na Vrhovnom sudu i Županijskim sudovima, te većim Općinskim sudovima onima sa više od 50 sudaca treba reći da radi obavljanja poslova praćenja propisa EU te sudske prakse EU, Europskog suda što je jako bitno. Dakle, mi bi trebali imati tu što veću transparentnost što se tiče same sudske prakse i samih presuda. Jer ne mali broj puta nam se zna dogoditi da imamo zbilja među različitim sudovima različitu sudsku praksu. Mi nemamo taj sustav sudovanja da se gledaju na presedanskog sudovanja, ali sigurno da to nije nešto što treba napraviti. Dakle, osniva se novi EU odjel koji upravo ima to za zadatak i da informira i mislim da moramo raditi na većoj obrazovnoj i na obrazovanju, informiranju sudaca pogotovo ovih novih prekršajnih koji će ući u sustav građanskog, kaznenog što god već bilo. Mislim da je to jedan od kriterija koji svakako treba gledati. Sve u svemu kako vrijeme istječe mislim da sigurno će biti i mogućnosti za dorade ovih prijedloga koji su na dobrom tragu. Naravno na tome ne treba stati. Pa treba stalno mijenjati dok se ne napravi ono što zbilja radi što će donijeti maksimalan rezultat. Doći će nam građani nezadovoljni i općenito je veliko nepovjerenje i u pravosuđe dok god je veliki broj predmeta dotle mi ne smijemo čekati da to samo se od sebe radi, nego je zadatak da se upravo osiguraju sve norme i svi mogući preduvjeti pa tako i organizacijski, infrastrukturni i svi ostali da se to rješava.

Međutim, kažem ovo ćemo još jednom podržati u prvom čitanju. I ja bih samo molio da čisto i radi javnosti još veću dozu transparentnosti i kako se krenulo što se tiče imenovanja sudaca, napredovanja sudaca i što se tiče njihovog rada, što se tiče stegovnih mjera, a naravno i što se tiče pokazatelja koji su prethodili tome da danas imamo ovakvu i novu mrežu sudova i svega onoga što je ovdje išlo.

Prvi je kolega Orsat Miljenić, izvolite. Hvala lijepo. Dakle u dvije minute ću se ograničiti samo na dvije stvari. Prvo i vi ste pohvalili zapravo povećanje ovog naglaska, stavljanja na neke donesene bodove, a smanjenje diskrecijske ovlasti kad govorimo o imenovanju DSV-a. Pogledajte recimo javnu raspravu savjetnici Županijskog suda u Splitu traže upravo obrnuto, a na njih se to treba odnositi. Dakle, mi sad ovdje kažemo to ćemo napraviti, a imate ljude ovdje koji kažu ne. Nemojte smanjivat te bodove, jer mi ne smatramo da je to dobro. Javna rasprava, ljudi su takav stav zauzeli, a oni će biti pred DSV-om i o njima će se ocjenjivati. Dakle, to samo hoću reći koliko je relativno. Međutim, druga stvar puno važnija kolega ne mogu se nikako složiti i vi također gurate i povezujete broj sudova i zapošljavanje u sudstvu sa nekakvim razvojem. Rekli ste tamo su onda bilježnici, pa su ovi pa će bit dobro. Tu nema korelacije. Sud može doći tamo gdje ima puno predmeta. Puno predmeta ima tamo gdje ima gospodarskog razvoja. Neće nitko doći raditi tamo zato što je sud. Ne možemo to tako gledati. Mi smo na odborima čuli da je ovo demografska mjera, između ostalog. Pa ako se hrvatska demografija svodi na to da povećamo za deset broj sudova pa nećemo daleko doći. Dakle, to se s ovim ne može napraviti. To je poraz. Od kud dolaze plaće svim tim ljudima? Dolaze od poreza. Znači ako ćete negdje povećati neracionalno uzet ćete nekom od plaće. Zašto? Zato da bi tamo bio ovaj ili onaj, da mi možemo reći da imamo bilježnika ili ne znam gdje, svugdje. To nije to. Ideja biznisa je i svega je da se on razvija, a ove službe dolaze. Treba razvijati infrastrukturu ali ne ove vrste.

I moja je rasprava bila u tome da se više stavi naglasak na rezultat, a ne na neka poznanstva. Da oni to misle, zašto je lakše kada ti znaš čovjeka koji bira se s njim dogovoriti, pa onda preko da ne kažemo preko veze kako to inače ide, pa ja znam njega, pa onda što više mogu dogovoriti to je njegov već utjecaj to sam ja sigurniji, a manje moram napraviti rezultata. Možda je to način zašto idu. Kažem, po meni je ovako čini se da ako uspostavimo jasne kriterije bodovanja, zašto i kako i koji su uvjeti da sigurno da rezultat rada mora biti na onome što prethodi odnosno u kreiranju ukupnih bodova nego sami intervju koji je uvijek subjektivan i Što se tiče broja sudova, ja se sjećam vrlo dobro kada smo mi ukidali sudove i što se govorilo tada kod mene i u Baranji kada smo ukinuli Sud u Belom Manastiru, spojili ga iako sam ja tada govorio neće se to odnositi da nema više nikog tamo, samo nema predsjednika više suda jer najviše se o njemu radilo, ali ostala je stalna služba i da je dosta dio javnosti bio ogorčen zbog toga iako nije … ja moram priznat nije se to ništa promijenilo istina.

Znači samim tim možemo već dobiti jedan dodatni broj predmeta koji ide ugovorno i onda zapravo ne stoji jel ne možete staviti stalnu službu kao mjesto nadležni sud. Tako da to nije veliki broj 10 sudova, mislim u krajnjoj liniji ti sudovi tamo u obliku prekršajnih su već neki i postojali odnosno dijelovi prekršajnih postupaka koji su išli će se pripojiti. Dakle mi ne govorimo o nekom većem trošku, ali pokazat će vrijeme da li je to statistički to bilo bolje ili ne, ali u ovaj demografski dio … mislim da

Znači digitalna agenda, digitalna Europa, digitalna Hrvatska u Europi je to sadašnjost i budućnost, nažalost kod nas Hrvata je to tek budućnost. A potakli ste me na to zato što ste spominjali informatičke savjetnike i slične stvari. Naime, ono što je činjenica da digitalizacijom odnosno informatizacijom javne uprave bi se riješilo puno više problema nego što je sadašnja i bivša i sve politike su ustvari svjesne i prava reforma javne uprave ako uistinu želimo će prije ili poslije biti jedna radikalnija informatizacija kompletne javne uprave. Problem u cijeloj toj priči što čak i ako politika želi napraviti informatizaciju javne uprave u ovom momentu u javnoj upravi nema tko sa stručnog aspekta raditi tu reformu, zato što javna uprava, država i državna administracija, informatičke stručnjake i ljude koji se bave IT-om ne prepoznaje kao takve niti ih dovoljno potiče i subvencionira odnosno plaća da bi došli u taj sektor. Ako se sjećate prije nekih pola godine ovdje je bila Izvještaj Agencije za zaštitu osobnih podataka koji su rekli da već dvije godine traže da zaposle informatičare, ne mogu ga nikako nać da ga zaposle zato što su nudili premalu plaću koju ti ljudi apsolutno ne žele doći raditi. Ono što čisto želim napomenuti i reći i uputiti vama kao dijelu vladajuće koalicije i ministru koji je malo prije rekao da se spremaju neke nove politike, da uistinu počnemo kao država razmišljati o tome da su IT ljudi i IT stručnjaci ljudi koje treba drugačije gledati u državnom sustavu, koje treba drugačije plaćati i da uistinu bilo kakve reforme odnosno informatizacije sutra bez tih ljudi neće moći biti, da država mora jednostavno prepoznati tu struku kao nešto što je neophodno kako bi krenuli naprijed.

I mi ovdje zapravo moja intencija je bila da ljude koji su recimo, šta se događa, neko ko je završio ekonomiju sa smjerom Poslovi informatike može biti informatičar, a neko ko je informatičar ne može biti ravnatelj recimo sudske uprave iako su ti poslovi identični, iako on ima na svom ispitu i deset ispita koji govore o upravljanju poslovnim organizacijama.

Kolega Čuraj, ja kada slušam vaše izlaganje meni ovo izgleda, evo ja se ne mogu oteti dojmu da biste vi na potpuno jednak način branili stav ako vladajući kažu da treba ukinuti sudove ili da treba povećati sudove. Mislim vaša stranka je podržala prošli put smanjivanje broja sudova, sada su vladajući rekli da ih treba povećati, pa ovo vi ćete jednako tako podržavati povećanje sudova. Vi se cijelo vrijeme oslanjate na objektivne kriterije. Ja sada neću ulaziti u broj sudova. Mene zanima, zašto ne možete biti otvoreni prema prijedlozima koje vam davaju drugi saborski zastupnici pa makar bili iz oporbe. Znači vi ste naveli da neće biti kontinuiranog ocjenjivanja rada sudaca, nema ga. A meni nije jasno zašto ne bi postojalo kontinuirano ocjenjivanje iz razloga što ćete time postići veću transparentnost, postići ćete ključne promjene u sustavu. Na to smo upozoravali jučer. nema ni spomena, a brate ja ne vidim niti veliku želju da ćete vi bilo što promijeniti u odnosu na ono što ste čuli od drugih saborskih zastupnika kao kvalitetne ideje, ne možete mi reći da niste za to, da se na kraju suci biraju po kvaliteti, transparentno, da mogu napredovati ovisno o svom iskustvu, svom znanju a ne ovisno o tome hoće li im neki političar, neki prijatelj pomoći da napreduju. Evo ja vas molim, uvedite odredbu za kvalitetno ocjenjivanje rada sudaca, ima niz stvari koje se trebaju popraviti ali ja ću sada istaknuti ovu, nakon toga ću istaknuti druge.

Neki govore da ne treba biti ni 2, neki kažu jednu, zato da bi se postigao kontinuitet rada, ne ocjenjivanja, to ja nisam spominjao, ali dobro, nije uopće stvar.

Ako vi mislite da treba nešto donijeti sada i više nikad ne promijeniti, pa nećemo nigdje završiti. Ako se nešto vidi da može biti bolje, ja ne vidim razloga zašto to se ne bi napravilo. Ja to ne vidim. Dakle, tu apsolutno ta argumentacija ne stoji ali dobro, to su neki jeftini politički poeni koji uopće nemaju veze sa ovim radom. Što se tiče kontinuirano, naravno prvo čitanje, razmotrit će se sve, nisam ja ovdje ispred predlagatelja, predlagateljima se trebate obratiti za vaše prijedloge, mi ovdje radimo za njih. I ja isto također da imam prijedlog, isto jedan koji govori kod intencije da se spoje općinski i radni sud sa grupom za statusne i obiteljske sporove na Općinskom sudu u Zagrebu. Dakle, po meni, ja bi volio da se isto razmotri taj dio jer recimo obiteljski statusni predmeti imaju 1 140 predmeta na 12 sudaca a radni 2 400 na 22.

Pa evo iz dosadašnjih rasprava vidljivo je da je tema pravosuđa osobito sa aspekta visokog na povjerenja građana prema pravosuđu zapravo otvara jedan širi spektar rasprave i ja bi se želio isključivo koncentrirati što ste vi kolega Čuraj, u svojoj raspravi spominjali sudske savjetnike gdje ću izreći svoj jedan osobni stav. Osim materijalnih i tehničkih uvjeta koje treba doista poboljšati unutar rada sudova i sudstva, bez novog zapošljavanja sudskih savjetnika koji hoće pomoći sucima u pripremama za raspravama dok ne uvedemo mi normiranje u sudstvu neće se postići nikakav pomak u efikasnosti rada sudova. I držim da o tome moramo razgovarati, mi jednostavno moramo uvesti norme a nakon toga, nakon materijalnih i tehničkih uvjeta moramo uvesti i ocjenjivanje. Mislim da je to nešto što će vratiti povjerenje građana prema pravosuđu. Da, zato i u raspravi sam i spominjao sudske savjetnike kao i savjetnike informatičare, dakle mislim da gledati rad suda i rezultat suda sam kroz poziciju suca, da nije niti zahvalno niti točno. Jer niti jedan sudac, niti jedan predmet nije identičan niti jedan, dva suca nisu ista pa nisu ni dva vrata u krajnjoj liniji ista da bi onda tako gledali. Mi nemamo taj način rada presedanski da se pozivamo sa snagom u odluke na prijašnje presude ali sigurno da imamo i trebamo imati što više kvalitetnijih ljudi koji pripremaju, koji odrade svu pripremu koja je neophodna za donošenje pravedne odluke. Puno puta smo ovdje čuli da pravo i pravda baš nisu uvijek istoznačni, mislim nisu naravno istoznačni ali da ne ide u jedno s drugim ali da se slažem s vama da veći naglasak na savjetnike, da. Ovdje je prijedlog da se omogući ljudima napredovanje, veća motiviranost time i naravno ono što sam i ja rekao za govornicom da trebamo gledati financijska sredstva da se poveća broj, i tu se mi slažemo. Dakle to apsolutno jeftinije je još uvijek sudski savjetnik nego sudac jer ga se može rasporediti na širi broj radnih zadataka koji ima i ne samo kod jednog suca i mislim da je to jedna ajmo reći kod tih sudskih službenika, jedna od bitnih stvari kako bi došlo do onog broja svih zadovoljnih što se tiče neriješenih predmeta da to nije tako velik broj. Kolega Čuraj, ja ću se osvrnuti na zapravo mrežu sudova koja je u svojo biti jedan organizam koji se mijenja kao što se mijenja i mreža ambulanti i slično. Prema tome, u određenom momentu sigurno se pokazuje, pohvalno je da se ukupan broj smanjio od 2008. na ovamo, međutim kažem u određenu momentu zaista je potrebno možda evo proširiti pa između ostalog i ovih 10 općinskih sudova. Ono što mene jako zanima s obzirom na sudske savjetnike, ja bi željele osobno da sudski savjetnici da ih ima više i da im se može pomoći na način kako smo i mi u lokalnoj zajednici predlagali da se oni osnaže na način da se rješavaju što prije zemljišno-knjižni postupci jer se događa da na područjima gdje se geodetski snime određeni mjesni odbori da se da se ti postupci ne provedu do kraja upravo zbog toga što je premalo sudskih savjetnika koji onda mogu sve te postupke i provesti do kraja. Dakle, to je u duhu onoga što je cilj svima nama da se cijelo zapravo stanje naše zemljišno-knjižno popravi i u ovim dijelovima pogotovo Dalmacije koja ima jako puno neriješenih upravo tih predmeta. Pa da mislim da te rekli jednu bitnu, dobru stvar kako je i država i njeni stanovnici zapravo živo tijelo koje se mijenja, tako se određene službe državne svakako moraju pratiti to i da kretanje i u broju stanovnika, pa onda samim time broju predmeta, samog sudovanja i svega onoga što ide sigurno da je nešto što ide u prilog i malo prije što sam rekao da se treba pratiti potrebe i učinkovitosti naravno i samih potreba pokazatelja na našim mjestima, gradovima, općinama itd. I da je to isto jedan od pokazatelja. I zapravo zato sam i tražio tu analizu i statističke pokazatelje koji su temelj ovih odluka. Mislim da bi vam svima danas bilo i lakše malo da na temelju toga možemo još bolje diskutirati, a što se tiče sudskih savjetnika tu ću još jednom ponoviti da i ono što sam rekao apsolutno da je po meni budućnost kvalitetnog sudovanja, bržeg, efikasnijeg i u povećanju broja a i u njihovoj edukaciji i u njihovom osposobljavanju. Dakle, mi ne trebamo samo gledati na kontinuirano osposobljavanje sudaca. I treba možda iskoristiti sada ove prekršajne suce koji moraju i morat će se obrazovati za određene druge predmete, odnosno dodatno usavršavati da tu stavimo i određeni broj savjetnika koji kako se mijenjaju i društva i poslovni procesi tako sigurno naravno i odnosi, tako sigurno ima i prostora da se oni usavršavaju, da ih bude što veći broj. Sad ćemo pojedinačne rasprave. Prvi je kolega Nikola Grmoja, izvolite.

Ja ću samo koliko mi vrijeme dopusti u ovih 10 minuta iznijeti nekakve primjedbe i naše prijedloge.

Ovu novinu vidimo kao problem, obzirom da tajnik suda ima važnu ulogu osiguravanja pravne sigurnosti onih poslova za koje je potrebno stručno, pravno znanje i iskustvo. Znači izmjenama ovog Nacrta zakona spajaju se funkcije tajnika suda i ravnatelja pravosudne uprave. Ovo je po nama nelogična izmjena. Ne može ravnatelj kao ekonomist na primjer biti odgovoran i zadužen, odnosno dovoljno stručan za pravna pitanja kao što su na primjer službenički odnosi ili neki drugi ugovorni odnosi. Predsjednik suda treba biti nositelj odgovornosti za sudsku upravu, ravnatelj za pravosudnu upravu, a tajnik suda bavi se na primjer onim pitanjima kojima se u drugim tijelima bave pravne službe. Smatramo da je ovim prijedlogom izmjena dodatno poremećena ravnoteža u organizaciji rada i podjeli odgovornosti dionika i u tom smislu predlažemo ne dirati funkcije tajnika, funkciju tajnika suda već samo raditi na dodatnom razgraničenju poslova sudske i pravosudne uprave. U članku 15. propisano je kako Visoki prekršajni sud nije neposredno viši sud općinskim sudovima, a iz većine ovlasti, nadležnosti ako i ne svi je doista neposredno viši sud sucima osnovnih sudova koji rješavaju prekršajne predmete.

Naime, ako je Županijski sud neposredno viši sud isti ima ovlasti nadzora nad radom općinskih sudova i sudaca bez izuzetaka. Kako Visoki prekršajni sud odlučuje o žalbama na odluke općinskih sudova u prekršajnim predmetima, isti također ima ovlasti nadzora kroz odluke povodom žalbe, ali i kroz nadzor nad radom sudaca koji rade prekršajne predmete. Prema standardima EU sudac ne smije biti podlegnut kontroli koja ga stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na druge suce. Nejasan je smisao ostavljanja Visokog prekršajnog suda kao samostalnog suda. Znači predlažemo da se nadležnost spoji s nadležnosti županijskih sudova drugi stupanj, te da suci Visokog prekršajnog suda postanu suci Županijskog suda. Znači to je naš prijedlog. Predlažemo i propisati obveznu edukaciju svakog novo imenovanog predsjednika suda. U tome onda prilagoditi i program izobrazbe i za predsjednika koji već obnašaju dužnost. Važnost educiranja predsjednika o upravljačkim znanjima dio je standarda koje provode mnoge zemlje u EU. Jednostavno nemamo opravdanje ako to ne propišemo. Imamo instituciju koja će to provoditi, imamo bezbroj razloga zašto to treba provoditi. Isto tako predlažemo, znači mijenja se jedina dobra praksa člankom 20. a to je imenovanje osobe ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave za vrijeme dok predsjednik suda još nije imenovan. Ovo po nama nije dobra izmjena. Postoji niz razloga. Neki osnovni su da ministar pravosuđa čije ovlasti se ovdje potpuno ukidaju je bilo korekcijsko tijelo koje sa stručne razine i pomnim razmatranjem potencijalnih kandidata doprinosilo ravnoteži u sustavu. Ministarstvo kao tijelo koje rukovodi sa organizacijom sustava treba biti poluga koja će u datom trenutku kada dođe do potrebe privremeno zamijeniti ulogu donosioca odluke. Znači treba raditi na tome da se ne događaju situacije u kojima se moraju imenovati vršitelji dužnosti, a ne micati ulogu jedinog stručnog tijela u sustavu. Članak 28. o izboru predsjednika Vrhovnog suda RH pozdravljam, obzirom da je velikim dijelom preuzet iz Mostovih nacrta, no nije propisano, a smatramo da bi itekako trebalo biti u Vladinim nacrtima da predsjednik Vrhovnog suda, može biti samo sudac tog suda, te da ukoliko protiv predsjednika Vrhovnog suda RH bude podignuta optužnica za kazneno djelo pravomoćna, isti će biti razriješen. Znači, to je naš prijedlog. Vidimo da je Ministarstvo pravosuđa takvo rješenje predložilo u Zakonu o DORH-u kod razloga za razriješene dužnosti glavnog državnog odvjetnika, što je pohvalno i predlažemo da se to propiše i za predsjednika Vrhovnog suda, iako je svatko nevin dok se ne dokaže suprotno. Kod funkcije predsjednika Vrhovnog suda, situacija nije redovna, odnosno, pokušajmo zamisliti situaciju, koji se protiv predsjednika Vrhovnog suda podigne optužnica protiv zlouporabe ovlasti položaja, sucima kojima je predsjednik nadređen, a kao čelnik sudbene vlasti nadređen je svim sucima u RH, bi mu trebali suditi. Pokušajte zamisliti u vrijeme pauze za ručak, znači, koja ne znam hoće li biti, da predsjednik Vrhovnog suda RH se prošeta do županijskog suda gdje je optužen, možda za najteža kaznena dijela, potom se vrati voditi sudbenu vlast. Koliko imam, još 4 minute, neću uspjeti sve ove prijedloge iznijeti, ali vjerojatno će i kolega Podolnjak, nešto kada dođe na raspravu. Isto tako smatramo znači da u dijelu zakona koji se odnosi na sudačka vijeća imamo samo komentar obzirom da smatramo kako ista ne bi trebala postojati, te kako bi se postupak ocjenjivanja sudaca trebao reformirati, a ne dodatno jačati ovaj nakaradni sustav kojeg trenutno imamo. Sudačka vijeća su potpuno podbacila u svojoj ulozi i upravo se djelovanje sudačkih vijeća smatra jednim od najproblematičnijih mehanizama u sustava imenovanja, neujednačene prakse, metodologije ocjenjivanja rada, sudačka vijeća vidimo kao alat koji omogućuje ogroman prostor za utjecaj politike, pogodovanje i negativnu selekciju u sustavu. U čl. 42. propisuje se da pravosudni inspektor mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za višeg stručnog savjetnika ili višeg upravnog savjetnika, te suci koji ispunjavaju uvjete za suce županijskog suda imaju iskustva u obavljanju poslova sudske uprave. Smatramo kako je ovo nelogična izmjena. Viši stručni savjetnik, može biti osoba s jedva 3 g. iskustva, a upravni savjetnik može biti osoba sa srednjom stručnom spremom sa 3 g. iskustva i prema vladinom prijedlogu, ove osobe mogu biti pravosudni inspektori bez drugih uvjeta. Dok pravosudni inspektora iz redova sudaca mogu biti jedino osobe koje imaju uvjete za suca županijskog suda 10 g. kao pravosudni dužnosnik. Znači predlažemo tu propisati poslove pravosudnog inspektora mogu obavljati osobe koje imaju završen diplomski, sveučilišni studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 8 g. radnog iskustva na odgovarajućima poslovima. U odnosu na druge, koji su vezani za ocjenjivanje rada sudaca, smatramo da je propuštena prilika urediti sustav prema europskim standardima, uvođenjem kontinuiranog ocjenjivanja u kojem smo u nekoliko navrata pisali. U radu sudaca, pokrenuti ćemo ključne promjene u sustavu, ocjenjivanje se onda sa lakoćom veže uz edukaciju, napredovanje u platnim razredima, napredovanje sustava i drugo. Ali, posebno prijeći negativan utjecaj politike na postupak imenovanja sudaca što je po nama najveći problem. Stvara se kvalitetna i zdrava konkurencija, jednostavno smatramo kako je Vlada u potpunosti podbacila sa ovim svojim prijedlozima i ne želi iskoristiti priliku i dodatno učiniti promjene u sustavu. Uvođenjem kontinuiranog sustava ocjenjivanja rada sudaca, učinili bi bitnu promjenu u sustavu, koja bi djelovala pozitivno na nekoliko fontova kako smo već naveli. Slijedom navedenog, nećemo trošiti vrijeme komentirajući koliko su nam neprihvatljive kako odredbe o sudačkim vijećima, tako i nakaradno selektivno ocjenjivanje koja ista provode. Metodologija koja sudačka vijeća na pojedinim sudovima primjenjuje, neobjektivna i nepravedna. Okvirna mjera koja su glavni temelj za ocjenjivanje, nisu objektivno postavljene norme i ne podudaraju se sa stvarnim radom sudaca. Potrebno je promijeniti sustav s pukog brojanja predmeta na procjenu težinskih faktora, trajanje radnji ovisno o težinskim faktorima, te vremenu koji sudac ima na raspolaganju. Okvirna mjerila danas uzrokuju nerealnu i fiktivnu zagušenost sustava, potrebno je osloboditi suce od okvirnih mjerila i način ocjenjivanja kao i određivanja potrebnog rezultata rada sagraditi i to je ono što mi predlažemo na objektivnim i pravničkim kriterijima. Budući da nemam više vremena znači ići dalje u analizu, a imamo tu znači i kritike a i prijedloge znači kako unaprijediti ove zakonske prijedloge jer je Most ostavio u Ministarstvu pravosuđa pravnu reformu pravosuđa, ali evo, vi ste se nažalost odlučili za, odlučili ste se to puno ublažiti i ovo zapravo nije ni mini reforma, kako ste ju nazvali, ima tu nekakvih pokušaja, koju ćemo svakako pozdraviti, ali s obzirom na stanje u hrvatskom pravosuđu ovo nije dovoljno.

hvala puno. Pa eto, kolega Grmoja, koristim priliku da repliciram vama, iako bi zapravo, evo pitati ću vas za komentar, piše mi Tomo Ljujić, čovjek je bio birač HDZ-a, veli, ovako, izdali su me i sa njima je definitivno kraj. I ugl. on objašnjava sljedeće, kaže da je radio u nekoj firmi i da je dobio presudu u svoju korist, međutim, presuda se jako dugo vukla i u trenutku kad je bila riješena, odnosno, kada je on tu presudu predao na Općinski sud u Koprivnici, kaže kod suca Alena Goluba, ne zna što se s tim događa, a stečajno upraviteljica, Nevenka Koroman, ga je obavijestila da je zakasnio sa svojim potraživanjem. A on je htio zapravo reći, da je on bio u pravu, na kraju je on dobio presudu, ali se prekasno prijavio za stečajnu masu i neće se čovjek moći naplatiti. I on je zapravo žrtva isto ovog pravosuđa. On veli bi. I kaže: ja pišem tima iz HDZ-a, veli nitko me ne … [[Govornik se ne razumije.]] veli, molim te Pernar, evo ti o tome ispričaj i ja vas molim da vi ispričate što vam kažu, vama birači HDZ-a, da li vam se javljaju razočarani, ogorčeni sa problemima u pravosuđu i zapravo sa pričom da ih njihovi vlastiti HDZ-ovci ne slušaju i da ih nije briga za njihove probleme.

Poštovani kolega Pernar, što se tiče pravosuđa, ja mislim da je tu razočaranost hrvatskih građana neovisno o političkoj opciji kojoj pripadaju. Naravno da mi se ljudi javljaju s konkretnim problemima i jučer sam iznio jedan ovdje u Hrvatskom saboru, a možda se vama javljaju ti razočarani bivši članovi HDZ-a jer ste i vi razočarani član HDZ-a i onda ljudi tu prepoznaju da ste vi prava adresa možda da vam se obrate. Tako da, evo, meni se javljaju svi građani neovisno o političkoj opciji kojoj pripadaju, vjerujem i vama isto jer prepoznaju da ćemo te njihove probleme ovdje u hrvatskoj sabornici iznijeti, što i vi činite, a evo, i ja se trudim kroz svoje djelovanje ovdje upozoravati na nelogičnosti ne samo u hrvatskom pravosuđu nego ukupno znači u hrvatskom društvu. Kolega Grmoja, iznijeli ste set prijedloga i promišljanja u kontekstu svega onoga što je potrebno učiniti u pravosuđu, no ja bih se, za sada u svojoj replici zadržao na jednom vrlo uskom problemu, nazovimo ga to tako, koji se tiče svakodnevnog života fizičkih osoba, ali i blokade odnosno tijeka gospodarskih aktivnosti. Naime, riječ je o rješenju o uknjižbi. Mi imamo zemljišno-knjižne odjele u RH koji vam u roku od par sati ili jednoga dana izdaju rješenje o uknjižbi, ali isto tako imamo sudove, odnosno gruntovnice koje to izdaju u roku od nekoliko mjeseci, a nažalost ima i onih koji to, gdje se čeka i nekoliko godina. Dakle, to je jedan problem iz svakodnevnog života koji otvara nekoliko pitanja. Prvo, nešto što nije pravično. One koji rade, koji su gruntovnicu posložili, izdaju rješenja u toku jednog dana, oni se dodatno opterećuju, a rasterećuju se oni koji ne rade svoj posao na način da se njihovi predmeti prebacuju onima koji rade, a sa druge strane imamo problem jedan koji ovako otvara prostor koruptivnih radnji, zašto u određenim gruntovnicama se čeka toliko vremena i da li doista možemo i zato sam prije u svojoj jednoj replici da mi moramo uvesti normiranja. Ukoliko ne uvedemo normiranja, ukoliko ne uvedemo digitalizaciju, mi jednostavno efikasnost rada sudova i zemljišno-knjižnog odjela nećemo moći pomaknuti sa mrtve točke. Znači, gruntovnice nisu predmet ovih zakona, oni su znači, dio suda kao cjeline, ali apsolutno se slažem s ovim što ste rekli. Evo, tu su i predstavnici Ministarstva, nadam se da su čuli ovo na što ste vi upozorili i da ćemo kroz izmjene, oni najavljuju da je ovo tek početak, da ćemo početi rješavati te probleme i tu je interes, ja mislim, svih nas u ovom Saboru posebno znači, nas koji dolaze iz tih sredina i znamo koliki su problemi da to iznesemo ovdje, a vjerujem da će se onda to kroz zakonske prijedloge rješavati. Ja mislim da je i kolega Miljenić govorio o digitalizaciji kao nečemu što je nužno, znači, da bi uopće naše pravosuđe bilo efikasno. Tako da u tom smislu se slažem s vama, ali nije dio ovih izmjena o kojima sam govorio. Hvala predsjedavajući. Kolega Grmoja, bez obzira na ono što ste vi iznijeli, ono što MOST predlaže sa mini reformom kako to vole nazvati kolege iz HDZ-a, bez obzira na ono što evo, pokušava objasniti s njihovo strane kako će to velebno izgledati ova reforma, toliko velebno da su evo, najavili da će raditi još jednu mini reformu pravosuđa nakon ovoga svega, mislim da se nedovoljno ističe jedna stavka koja je meni nelogična.

Hoće li ono biti neovisno, transparentno ili ćemo držati samo privid svega, a zapravo raditi onako kako politika nalaže. Ja podsjećam hrvatsku javnost da smo mi budući da smo preuzeli odgovornost za resor pravosuđa, a da su zakoni takvi kakvi jesu, odnosno da je za to čak potrebno mijenjati Ustav, da politika nema takav utjecaj u DSV-u, upravo s HDZ-om imali najviše sukoba oko toga tko će imati tog člana državnog sudbenog vijeća jer smo znali da HDZ, a i svi oni dosad koji su vodili politiku u RH žele utjecati znači, na imenovanje i biranje sudaca, njihovo napredovanje.

Mislim da se oko toga možemo složiti i kolega Lacković je mene tužio, i zamislite što će se meni dogoditi, ja sam sad svjedok u jednoj tužbi protiv Hanza Medie gdje je zbog tog mog intervjua jedan sudac iz Splita član DSV-a tužio Hanza Mediu i vjerojatno će se nakon toga ići prema meni sa zahtjevima za naknadu štete.

Pa šta mislite kako će ti suci koji budu u tom slučaju odlučivali o mojoj sudbini, kako će oni presuditi? A to je jedan apsurd i to se mora mijenjati. A ja ću se i dalje boriti za transparentnije i bolje hrvatsko pravosuđe bez obzira na pritiske kojima sam izložen. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Jučer i danas u svojim raspravama kolega Grmoja kontinuirano krši članak 238. Poslovnika Hrvatskog sabora u onom djelu koji se odnosi na predmet rasprave. Ja u potpunosti razumijem da on ima određenih privatno pravnih odnosa sa gospodinom Lackovićem i u potpunosti razumijem njegovo stajalište da je ono zbog čega ga se tuži neprimjereno odnosno zbog čega se tuži nakladnika ali to nije tema današnje rasprave i doista bih vas zamolio da slijedeći put kolegu Grmoju upozorite da se vrati zakonodavni akt a svoje privatno pravne odnose ostavi po strani.

Izvolite, kolega Tomislav Sokol. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dosta tema je već ovdje obrađeno, tako da u većinu toga neću ulaziti u detalje ali bih istaknuo par stvari. Prvo vezano uz spajanje prekršajnih i općinskih sudova, mislim da je to dobro rješenje s obzirom na priljev predmeta 20 000 manje predmeta u zadnjih ako se ne varam, 2 do 3 godine i to treba pozdraviti. Međutim, koliko sam shvatio ideja je da se formiraju posebni prekršajni odjeli na općinskim sudovima koji će dalje raditi prekršajne predmete dok se će dio prekršajnih sudaca prerasporediti na ovrhe, ugovorne odnose itd. To je svakako pohvalno no treba istaknuti, mislim da je to već rečeno i u raspravi da su prekršajno pravo i građansko pravo dosta različita područja prava, da suci koji možda dugo nisu radili ništa vezano uz civil, trebaju isto tako proći određene ipak edukacije, seminare, ja vjerujem da će se ministarstvo za to pobrinuti, ali svakako je to nešto što treba biti razrađeno na početku. Ono na što bi se posebno međutim osvrnuo je pitanje ocjenjivanje rada sudaca. Znači tu se puno govori, puno se govori neargumentirano, bez činjenica i puno se koristi floskula.

Zakona o sudovima što provode predsjednici sudova koji u tom procesu ispituju jesu li ispunjeni kriteriji koji se primjenjuju kod ocjenjivanja iz članka 97. Mi možemo govoriti je li taj sustav manjkav ili nije, ali svakako određeni sustav nadzora i kontrole kroz cijelo vrijeme postoji. Dalje svakako je dobro što tiče ocjenjivanja rada sudaca da se ide u smjeru definiranja objektivnih kriterija. To je nešto što pogotovo na prvu loptu ovako izgleda dobro i generalno treba pozdraviti. S druge strane činjenica je da kvantificiranje rada sudaca dosta sklizak teren, znači o tome imamo dosta i stručne literature, znanstvene, pa i medijskih natpisa. Temeljni razlog za to je činjenica da različiti suci rade različite vrste predmeta. Primjerice, u parničnim predmetima imate puno više žalbi nego u izvanparničnim predmetima čime se automatski neki suci dovode u drukčiji položaj odnosno neravnopravniji položaj u odnosu na druge.

Ono što treba naglasiti da ključnu ulogu zapravo imaju predsjednici sudova koji itekako mogu utjecati na ocjene sudaca kroz određivanje godišnjeg rasporeda poslova. Pri tome oni itekako mogu utjecati na čisto kvantitativni kriterij iz točke 1. članka 97. i kriterij kvalitete iz točke 2. Tu je recimo također problem sudaca koji rade samo jedan vrlo složeni predmet poput Agrokora kao na Trgovačkom sudu u Zagrebu, znači te osobe koje moraju jednostavno biti koncentrirane na tako veliki i složen predmet, ne mogu ni na koji način ili vrlo teško ostvariti kriterije za napredovanje. Znači na taj način se zapravo stvara poticaj da se u sustavu ide linijom manjeg otpora što svakako nije ono čemu težimo. Dalje, zadržao bi se na kriteriju kvalitete odluka koje sudac može dobiti najviše 60 bodova. Ovdje se uzima u obzir broj potvrđenih, ukinuti, poništenih i preinačenih odluka u odnosu na broj odluka kojima su izjavljeni pravni lijekovi te broj odluka gdje je utvrđena bitna povreda postupka u odnosu na broj odluka gdje izjavljeni pravni lijekovi. To je dobro, to predstavlja određeni korak naprijed, neke stvari su tu precizirane ali isto tako ono što je činjenica da se ne uzimaju u obzir gdje nema žalbi. Što možda je nešto što ipak jedan dio segmenta pogotovo kod ocjenjivanja rada sudaca koji se treba uzeti u obzir pa predlažem da se svakako o tome razmisli. Osim toga, neke vrste predmeta imaju i jako malo žalbi poput nekih registara i predmeta sudskog registra što također treba uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja i definiranja kriterija. Dalje, ako pogledamo ostale kriterije, znači na iskustvo, urednost u obnašanju sudačke dužnosti, se može dobiti jednako po 10 bodova. Također i za sve druge aktivnosti. Ono što svakako pozdravljam je da je prvi put definirano što između ostalog, spada pod druge aktivnosti. Znači, tu spada djelovanje u stručnom usavršavanju, kao predavač na seminarima i radionicama pravosudne akademije, objavljivanje stručnih i znanstvenih radova iz područja pravnih znanosti, članstvo u radnim skupinama za izradu nacrta prijedloga zakona itd. Znači, svakako je dobro da sad imamo nekakvu listu koja definira koje su to druge aktivnosti sudaca koje se boduju. Međutim, ono što treba uzeti u obzir je da je ta lista i dalje otvorena, pa je otvorena mogućnost da isto to tako široko interpretira. Tako da bi isto možda trebalo razmisliti, čisto kao mogućnost da se možda ta lista malo proširi, ako je potrebno, ali da se napravi jedna zatvorena lista da tu imamo vrlo jasne kriterije što se sve boduje kod drugih aktivnosti sudaca. Uglavnom, da sumiram ovaj dio. Znači, objektivna mjerila su dobra, podržavam ovaj iskorak prema objektivizaciji, isto tako i kod odlučivanja DSV-a, no treba paziti da se ne stimulira osoba koje žele naprijed, a rade što jednostavnije vrste predmeta. Znači, gdje nema ukidanja i nepoznanica, znači, gdje onda ovršnog izvanparničnog suca dovodimo u bolji položaj u odnosu na suce koji rade složenije predmete. Ono što je tu međutim bitno, a to je ono čemu se nešto reklo ovdje, ali možda ne dovoljno, a to su okvirna mjerila. Znači, ono što je bitno da zakon tu određuje široko kriterije koji se onda trebaju razraditi kroz okvirna mjerila. I to je ono što treba pratiti ovaj cijeli paket zakona da se kroz okvirna mjerila onda napravi ta jasna, fina distinkcija između različitih vrsta predmeta, različitih postupaka. Isto kod iskustva.

I tek onda ćemo dobiti objektivnije i bolje mjerilo vrijednosti svakog suca. Znači, ali to je potreban ozbiljan posao i to se ne može raditi u nekakvim pravocrtnim kućicama. Znači, ovo svakako je korak naprijed, međutim, činjenica je da sudski savjetnici pogotovo na nekim sudovima rade jako puno predmeta, više i od sudaca, da ih nema dovoljno i da su u velikoj mjeri potplaćeni. Tako da je svakako nešto što bi trebalo uzeti u obzir dugoročno je da se nastavi poboljšavati položaj sudskih savjetnika, pa i vidjeti na koji način se može poboljšati i njihov materijalni položaj. Znači, govoriti napamet treba sud ovdje ili ondje bez objektivnih kriterija statistike, znači broja stanovnika, broja predmeta je vrlo teško. Ministarstvo je navelo jedan od kriterija, a to je ako se ne varam, 50 tisuća stanovnika za općinski sud, ali ono što bi bilo dobro da se možda ti kriteriji još dodatno u obrazloženju podebljaju i objasne, kako ne bismo imali ovakve paušalne napade u stilu zašto nije dobio sud ovaj grad, nego onaj. Znači, kriteriji trebaju biti objektivni, pa se onda ne bi nitko trebao ni žaliti ako u tom slučaju nije dobio pojedini sud. Također podržavam ustanovljavanje Trgovačkog suda u Dubrovniku, znam koji su problemi bili tu. Znači, kad se moralo nekoliko stotina kilometara putovati do Splita. Možda nema toliko puno stanovnika, ali je vrlo dinamično gospodarsko područje, sve dinamičnije, sve više nekakvih ugovora, pravnih poslova koji se sklapaju, pa je logično da onda se i tu mreža sudova prilagodi tome. To se tiče nekih prijašnjih rasprava, to je da mreža sudova nije statična stvar. Znači, gospodarski odnosi se mijenjaju, društveni odnosi se mijenjaju, negdje imamo više pravnih odnosa nego negdje drugdje i normalno je da se onda sudačka mreža prilagođava tome. Tako da mislim da je krivi pristup da pokušamo definirati jednu savršenu idealnu mrežu koja će ostati takva u vijeke vjekova. Mislim da je tu potrebna fleksibilnost, tako da ovo pozdravljam. Što se tiče DSV-a, znači, sastav DSV-a, tu imamo različite stavove i u samoj oporbi. Recimo, kolega Miljenić smatra da treba politiku više vratiti unutra, neki smatraju da treba politiku maknut van, činjenica je da određeni nadzor mora postojati. Znači, ne može isključivo struka sama sebi postavljati pravila i birati se međusobno. Pitanje do kuda to treba ići? Mislim da je ovo dobro rješenje, mislim da se diskrecija DSV-a smanjuje i to svakako pozdravljam, ali opet, ići dalje od toga, mislim da nije korisno. Također, što se tiče samog sastava DSV-a, rečeno je da se za to treba mijenjati Ustav, pa je to nešto što bi svakako trebalo proći neku ozbiljniju raspravu, ako bi se išlo u tom smjeru, ali mislim da to na taj način ne bi bilo dobro. Osim toga, svakako podržavam podizanje kriterija. To svakako diže kvalitetu samog sudačkog rada i istaknuo bih odredbu prema kojoj se za suca Županijskog suda, Visokog prekršajnog suda, Visokog trgovačkog i Visokog upravnog suda sada može biti imenovana osoba koja je radila kao pravosudni dužnosnik najmanje 10 godina. Znači, 10 godina, do sada je bilo 8. Mislim da je to jedan pozitivan pomak i mislim da je dobro da je precizirano da osoba koja je radila, a ne koja radi cijelo vrijeme, tako da se omogućava nekome koji je možda postao odvjetnik ili nešto slično da se tu, znači da se tu, možda onda ponovo prijavi za suca, mislim da je dobro da postoji ta fleksibilnost. Na kraju, predlažem da se razmisli o uvođenju mogućnosti da se izričito propiše da se iznimno sudac višeg suda može privremeno biti premješten na sud nižeg stupnja. Mi imamo situaciju na nekim sudovima, poput Trgovačkog suda u Zagrebu, da smo imali dosta veliki odljev sudaca zadnjih godina, a opet s druge strane, veliki priljev novih predmeta. Tako da mislim da se treba razmisliti o toj mogućnosti čisto da se omogući ta fleksibilnost. Znam da DSV nije baš sklon tome, znači da se više ide u smjeru imenovanja novih sudaca itd., ali mislim da bi se na ovaj način omogućile neke dodatne mogućnosti, pa je to svakako nešto o čemu bi trebalo razmisliti.

Prije nego što pređemo na replike, dozvolite mi da u ime svih nas pozdravim članice zajednice žena „Katarina Zrinska“ iz Brodsko-posavske županije i primjereno je da ih na današnjih dan posebno pozdravimo. Hvala vam lijepa. Prvi se javio poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Vi vjerujete da će HDZ ovim potezom riješiti probleme u hrvatskom pravosuđu ili bolje rečeno, na hrvatskim sudovima. Međutim, mislim da je vaš pogled naivan, a govorim vam iz prve ruke. Ja sam bio član HDZ-a, vjerovao sam, tada je bio Ivo Sanader, kao što i vi sad vjerujete Andreju Plenkoviću. I ja sam nakon jedno šest mjeseci shvatio da to ne vodi nikamo. A ja pozivam vas da otvorite oči i srce da izađete iz HDZ-a, da jednostavno prijeđete na stranu otpora i da se pobunite protiv ovog sustava koji nas putem ovako kriminalnog pravosuđa ukopava sve dublje i dublje i koji je paralizirao cijelu državu i učinio 4 milijuna naših građana svojim taocima. Vjerujem da ste i sami svjedoci toga kako mladi svakodnevno odlaze iz zemlje, kako je zaposlenih sve manje, kako se gase poduzeće po poduzeće. Evo sada javljaju o 3. maju je totalni kolaps, Petrokemija Kutina, Uljanik, Brodotrogir jednostavno ko gljive poslije kiše niču problemi pod ovakvim vođenjem zemlje. Ljudi kopaju po smeću, ne znam ako ste vidjeli kada hodate koliko ima skupljača boca i prosjaka po gradu. Možda za vas osobno, vama će biti bolje od HDZ-ove politike, ali nemojte gledati samo svoj interes, gledajte interes društva u cjelini.

Sada ćemo čuti koliko su dirnule vaše riječi poštovanog zastupnika Sokola. Izvolite. Hvala lijepo.

Neće, znači nema čarobnog štapića. Ono što ja smatram i obrazložio sam da je i ovaj paket zakona korak u dobrom smjeru i obrazložio sam zašto konkretno, zato trebamo razgovarati s činjenicama, argumentima. Također sam dao neke primjedbe što mislim da bi se moglo možda razmisliti da se poboljša. Dobit ćemo sigurno obrazloženi odgovor da ili ne, to je način na koji rasprava u Saboru treba funkcionirati konkretno i svaki pomak je korak naprijed. Ako generalno samo govorimo protiv svega onda i ne nudimo neka konkretna rješenja, izvediva rješenja onda građanima ne činimo apsolutno nikakvu uslugu. Što se tiče problema, da postoji mnogo problema, većina njih su naslijeđeni od prije, većina njih su posljedica dugi, dugi stvari koje se vuku još od kraja osamdesetih ako hoćete i krivi trule temelje tadašnjeg gospodarstva koji možda nisu dovoljno jasno riješeni i nije se napravio dovoljno jasan rez devedesetih zbog socijalnog mira i drugih stvari i zato sada imamo situaciju koju imamo i to nije dobro. Ali govoriti da je to odgovornost ove Vlade koja je došla u krivo toliko problema koji su čučali cijelo vrijeme ispod površine mislim da stvarno nije korektno i mislim da se stvarno trudi napraviti najbolje. Uspijeva li to? Ali mislim da se stvarno radi najbolje što se može i mislim da se to treba podržati, a ne ići na podilaženje najnižim strastima gdje nikakvih konkretnih rješenja i poboljšanja nema. Izvolite. Pa slušao sam vašu raspravu uvaženi kolega i moram apostrofirati jedan dio vaše rasprave gdje se u osnovi slažemo i koje predstavlja jednu od meni neću reći najvećih, ali sigurno najvećih zamjerki ovom prijedlogu zakona, a to je nedostatak objektivnih pokazatelja koji su doveli do ove promjene u mreži sudova. Vi ćete možda reći da se ovdje radi o racionalizaciji govoreći o tome da se spajaju prekršajni sudovi, pa kada gledamo broj prekršajnih i općinskih sudova dolazimo do toga da će ukupan broj sudova biti manji. S druge strane ja ću reći da se ne radi o racionalizaciji nego o proširenju mreže zato što će broj općinskih sudova znači onih sudova koji će rješavati i u građanskim i u kaznenim i u drugim stvarima u osnovi biti veći. Međutim ni za jedno ni za drugo nemamo objektivne pokazatelje opterećenosti i mi ne možemo govoriti zašto se u određenim trenucima donijela odluka primjerice da se Prekršajni sud u Zagrebu ostavlja. Ne možemo govoriti uopće o tome koji su bili objektivni kriteriji da se donese odluka da unatoč tome što se prekršajni sudovi spajaju sa općinskim sudovima zadržavamo Visoki prekršajni sud, a pogotovo u trenutku kada idemo na to da što više predmeta sa županijskih sudova ide na različite druge sudove pa primjerice Županijski sud u Puli rješava žalbu po presudi Općinskog suda u Splitu. Dakle postavljam vam pitanje, čemu onda takav visoki prekršajni sud? I postavljam vam pitanje, da li ste vi kao netko tko je iz vladajuće opcije izrazio jednu vrlo objektivnu i realnu primjedbu, da li ste vi upoznati s kriterijima koji su doveli do toga da se primjerice taj visoki prekršajni sud unatoč svemu ovome zadržava?

Vjerujem da će to do drugog čitanja biti spremno. Što se tiče samih kriterija, svakako opterećenost je bitna stvar, to je jasno, međutim naravno nemaju svi sudovi jednak broj sudova to treba uzeti u obzir, ali to isto tako nije jedini kriterij koji treba uzeti u obzir. Treba uzeti geografsku udaljenost, jeste, znači građani ne idu puno na sudove osim u gruntovnim sporovima, ali u nekim pojedinim slučajevima doista im je to potrebno, plus i ovaj psihološki demografski moment koji smo spominjali. Tako da mislim da je, opterećenost je bitna, vjerujem da ćemo sve konkretne podatke dobiti i onda ćemo naravno imati dalje još argumentiraniju raspravu o tome.

To su isto tako neke stvari koje se trebaju i uzeti u obzir možda i unaprijed. Znači treba napraviti i nekakvu procjenu unaprijed, određeni broj godina, hoće li se broj predmeta u nekom području povećavati ili neće.

Kolega Sokol, vi ste u svom izlaganju odmah rekli, da vjerujete da je Ministarstvo pravosuđa i radna skupina, temeljem objektivnih pokazatelja se odlučila na to na osnivanje 10 novih općinskih sudova, od Crikvenice, Đakove, Kutine, Makarske, Metkovića, Pazina, Sesveta, Splita, Vinkovaca i Zagreba. Ja ću vam reći da i kod ove radne skupine, recimo slučaj, primjer dviju stalnih službi iz Imotskog i Makarske, kao i lokalne zajednice, gdje smo intenzivno sudjelovali u razgovorima sa Ministarstvom pravosuđa i zapravo smo temeljem određenih pokazatelja, pokazivali da nije dobro, da budemo recimo u općinskom sudu, 2 u Splitu, da je daleko bolje da imamo općinski sud u Makarskoj i stalnu službu u Imotskom. Posebice, ako se spajaju prekršajni sudovi kako u Imotskoj tako i u Makarskoj i s obzirom na broj predmeta. Tada smo iznijeli zapravo sve predmete s kojima raspolaže, neriješene predmete, stalna služba u Imotskom i njih 4153 i Makarske 4718, a rekli smo koliki je to broj sudaca, sudskih savjetnika i službenika u tim sudovima. Državni tajnici u Ministarstvu i ovdje nazočni gospodin Martinović i gospodin Turkalj, su razgovarali o tome i zapravo su uvažili sve ove naše argumente. Dakle, kriteriji su postojali i razgovaralo se o tome. Činjenica je da je nemoguće u RH, o tome smo robovali dugi niz godina, gotovo 20 g. da zapravo kada nešto ukidamo, da ide na štetu, nekakve ili jedne sredine na uštrb druge sredine zbog nekakvih političkih razloga.

Pa da evo, kolega Babić, drago mi je da imamo i pozitivan primjer, vjerujem da se upravo radilo o objektivnim pokazateljima, vi ste napomenuli i to je ono što je ključno. Da se razumijemo, Ministarstvo pravosuđa bi politički bilo najjednostavnije, da je ostalo na jednakom broju. Mislim da to nije pravi put i da treba se prilagođavati realnim okolnostima, ali opet uz objektivne kriterije, objektivne i jasne kriterije. I to je najvažnija stvar sa što manje arbitrarnosti. Druga stvar koja je isto bitna, znači, ono što je kolega Miljenić rekao još prije u raspravi, ja se slažem. Jako je bitno imati suce koji imaju puno predmeta, pogotovo u određenom području koji na taj način se kale, koji na taj način ulaze u dubinu u pojedinim segmentima prava i koje su onda naravno puno bolji u tom dijelu. Ali, ono što je bitno, da svaki sud nema jednaki broj sudaca. Znači tu isto tako postoji prostora za variranje, ovisno o broju predmeta, kako bi oni suci kako bi broj predmeta po sucu bilo adekvatan, da oni mogu steći dovoljno iskustvo, specijalizirati se itd.

Sada idemo na sljedeću pojedinačnu raspravu, a to je poštovanog zastupnika Ivana Pernara. Rasprava je Zakon o sudovima, a kakvo je stanje na sudovima, pa mogu reći osobno da je katastrofa, jer imam i sam iskustva sa hrvatskim pravosuđem, imam iskustva, gdje me sud općinski proglasio krivim, iako dokazi svi ukazuju da nisam kriv. Žalio sam se na županijski sud, županijski sud jednostavno potvrdio presudu općinskog suda, kako je to moguće, ne znam. Evo, znači govorim iz prve ruke, imam iskustva sa našim pravosuđem. Često puta je sudstva takav, da je sam po sebi nepravedan, a navesti ću vam primjer jedan, radi se o slučaju znači ovršnom predmetu, sljedećem, kaže Općinski sud u Bjelovaru, po sutkinji Mireli Horvatić, kao sucu pojedincu, u ovršnom predmetu, ovrhovoditelja Raiffeisen bank, … [[Govornik se ne razumije.]] itd. nešto dalje. Naime ta banka je pokrenula ovrhu protiv Đure Belec iz Bjelovara, Katice Belec iz Bjelovara i Sanje Belec Bačeković iz Bjelovara, sada o čemu se radi. Oni su se pozvali na onaj zakon o tzv. nelegitimnim, znači kada su krediti s međunarodnim obilježjima da se može osporiti, dok se do utvrđenja ništetnosti, da se može ovrha zaustaviti, dok se ne utvrdi dalje ugovor ništetan ili je ispravan. I pazite ovo, sud je odbio prijedlog ovršenike, za odgodom ovrhe, a evo s kojim objašnjenjem. Unatoč tome što se kod ovog suda, vodi parnica, radi ništetnosti ugovora o kreditu i javnobilježničkog akta, na temelju kojih je određena ovrha u ovom predmetu, sud je u prijedlogu za odgode ovrhe koja se temelji na istovjetnim razlozima, već odlučio svojim rješenjem nekim od 31. siječnja, kojim je obrazloženo da nisu ispunjeni uvjeti iz odredbe Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem. A o čemu se ovdje radi?

Znači u ovoj presudi sutkinja Mirela Horvatić zapravo govori sljedeće: Tužba za ništetnost kojom ovršenik osporava mogućnost ovrhe od strane te RBA kreditne zadruge je koliko sam shvatio iz ovoga njima nebitna. Njima je bitno to, odnosno sud, sutkinja Mirela Horvatić je ušla u tumačenje da je ugovor ispravan zato jer je sklopljen u Austriji, a ne u Hrvatskoj pa se zato ne odnosi na ovaj predmet. Ona kaže sljedeće da će suci, to je članak 6. Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem kaže ovako: „Sud će na prijedlog dužnika odgodit ovrhu do pravomoćnog okončanja postupka radi utvrđenja ništetnosti ne ispitujući postojanjem drugih propisanih pretpostavki o odgodi ovrhe na prijedlog ovršenika.“ To kaže, kaže kolega na ovršnom sucu nije da to preispituje. Mi imamo slučaj da je sutkinja dozvolila ovrhu rekavši da zapravo, ušla je u tumačenje gdje je ugovor sklopljen, a koliko sam shvatio iz poruke te gospođe tužba za ništetnost je i dalje u tijeku. Znači ako je istina što gospođa govori, ako je tužba za ništetnost i dalje u tijeku, nije pravomoćno okončana, onda je sutkinja ako se ne varam Mirela Horvatić trebala obustavit ovrhu. Međutim iz ovoga što mi piše ovršenica, ako je istina to što ona navodi da je u tijeku spor kojim se utvrđuje ništetnost, a da je sud usprkos tome presudio da ovrha ide dalje, da je sud ulazio ovršni u meritum stvari, onda se čini da zapravo ovaj Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem nužno ne štiti ovršenike i da se ovrhe, odnosno deložacije nastavljaju. To je kao da recimo slikovito rečeno 20 SDP-ovaca prebacimo za klupe tamo gdje su HDZ-ovci, a 20 HDZ-ovaca prebacimo tu gdje sad sjede SDP-ovci. Njihov sastav je i dalje takav kako je. Raspravljamo o tome gdje će koji suci biti itd. Mislim da koliko god pitanje teritorijalne organiziranosti sudova je na neki način relevantno da to nije suštinsko pitanje, da je suštinsko pitanje kvaliteta presuda koje sudovi donose bez obzira na to gdje se nalaze. Dat ću vam još jedan primjer. Vi imate situaciju da vam dug za 100 kuna ne zastarijeva nikada a ako ubijete čovjeka nekoga, onda vam to zastarijeva. Evo imali ste slučaj gdje kazneni predmeti jedan za drugim odlaze u zastaru kod prometnih nesreća, kod kriminala, pogotovo kriminala u kojeg su uključeni članovi HDZ-a. Tu jako često ide sve u zastaru. I trebalo bi se postavit pitanje hoće li taj suštinski problem što nema pravde, što se ne donose poštene presude, što je pravni sustav paraliziran. Pravosuđe jednostavno kao takvo korumpirano, ima korumpiranih sudaca u njemu. Hoće li ove izmjene Zakona o sudovima to riješiti? Mislim da neće, jer mislim da je puno veći prioritet da se zapravo donese novi Ovršni zakon kojim bi se smanjile naknade javnim bilježnicima, odvjetnicima itd. jer u trenutnom sustavu za kunu duga može se zapravo od ovršenika izvući ogroman novac. I opet tu napominjem problem ovrha sa HRT-om, jer HRT zapravo sustavno, ja bih se usudio reći otima građanima novac i to ne samo novac za tu nesretnu tv pretplatu, nego im otme još za, odnosno uzme im još hrpu drugih troškova koji nemaju veze sa samom pretplatom. I ljudi mi pišu svaki dan upravo o problemu HRT pretplate. Godišnje HRT 100 000 ovrha pošalje. Zamislite koliko se sudovi, odnosno koliko se sustav zatrpava zapravo sa ovršnim predmetima. Samo HRT 100 000 ovrha. I umjesto da se ide za tim da se rastereti sudove, da se spasi nekako građane jednostavno se ništa ne mijenja.

I onda čak kažu, nema veze kaže što vi nemate televiziju. Vi ako imate veli mobitel, ako imate mobitel morate plaćati tv pretplatu. Pa kakvi su to zakoni? I vi dame i gospodo koji ste doveli takve zakone, da ljudi doslovce za mobitel moraju plaćati HRT pretplatu. Ja na mom mobitelu nisam u životu tj. pardon nije ovo moj mobitel da ne bi bilo zabune s HRT-a.

Jednostavno, ali nisu krivi na HRT-u.

Nema ga, gubi pravo na govor. Izvolite. Poštovani državni tajniče sa suradnicom. Evo vezano za moju raspravu za ovaj Zakon o područjima i sjedištima sudova, drago mi je što se i tijekom jučerašnjeg dana i danas mogli čuti mnogi prijedlozi i bilo je tu dobrih prijedloga konstruktivnih rasprava i s obzirom da ovo ide u prvom čitanju, sve se ovo može izanalizirati ukoliko postoje određene stvari za poboljšanje ovoga prijedloga zakona. Ja sam se javio za raspravu upravo u prilog tome, nisam znao jučer do kada će to trajati pa smo u replikama nešto govorili, a kada smo načuli za ovaj Zakon o sjedištu sudova smo odmah razgovarali sa lokalnim čelnicima odnosno sa stalnim službama kako u Imotskom tako i u Makarskoj gdje smo mislili da u jednom prvom draftu bi to područje potpalo pod Općinski sud u Splitu odnosno DRačevac 2 i tada smo rekli da to nije prihvatljivo za ta područja upravo zbog velikih udaljenosti, loših autobusnih i drugih veza i povećanja troškova. Jučer je uvodno ministar rekao da se ovaj zakon donosi između ostaloga i zbog podizanja učinkovitosti pravosuđa, ravnomjerne opterećenosti sudaca, podizanja pristupačnosti sudova građanima i racionalizacije i spajanja prekršajnih i općinskih sudova. Mi smo tada napravili jednu analizu vezano i za stalne službe u Imotskome i u Makarskoj, tada smo još imali na umu i neke druge stvari koje se nisu dogodile, možda bi bilo bolje da su se dogodile tada i sa otoka Hvara, ali to se nije dogodilo. Bilo je oko 8 tisuća neriješenih predmeta sa brojem sudaca njih 13 i 3 sudska vježbenika i 30-ak zaposlenika u oba suda. Razgovarali smo tada da bi bilo dobro s obzirom da se spajaju prekršajni i općinski sud i da će narasti veći broj predmeta, da općinski sud bude u Makarskoj, a da stalna služba bude u Imotskome. Drago nam je što se poslušao ovaj prijedlog koji je bio logičan bio je racionalan i argumentiran i nismo možda kao neki, a moglo se to čuti i u raspravi i jučer i danas inzistirali na tome da mora ostati Općinski sud u Imotskome kao što smo čuli za Općinski sud u Sinju ili u Novoj Gradiški jučer, dakle mi smo još ostali na onom mentalnom sklopu da u svakom mjestu moramo imati općinski sud, da u svakom mjestu moramo imati državno odvjetništvo. Možda nismo svjesni da društvo nije statično i da se mijenjaju okolnosti. Ministarstvo pravosuđa je siguran sam u analizi prije ovoga zakona i u samoj radnoj skupni došlo do određenih rješenja koja bi poboljšala učinkovitost rada općinskih sudova i drago mi je da se to dogodilo. Ono što želim reći možda, a to je ja se sjećam vrlo dobro kada se ukinulo Državno odvjetništvo u Imotskome i tada je to poručilo negativne učinke ne samo zbog suda već i samih troškova koji su se događali i vjerujem da bi u budućnosti trebalo razmišljati da jedan dio kaznenog odjela pa možda čak iz Makarske se dogodi u stalnoj službi u Imotskom kod sudovanja to govorim, pogotovo kod uvreda, kod kleveta, kod lakših ozljeda, a i tu je granica u dužini negdje od 55km pa znamo da postoje razne stvari koje se događaju i na tom prostoru pa bi o tome možda u budućnosti trebalo razmišljati. S druge strane kada smo govorili o argumentima, onda smo govorili o odnosu na zaposlenike u sudovima, dakle i u Imotskome i u Makarskoj gotovo svi ti službenici kojih ima ukupno gotovo 85 žive na području Makarske i Imotskoga udaljeni od Splita što bi dodatno, dodatno povećavalo troškove, smanjivalo bi uvjete rada i definitivno kao tako ne bi bilo dobro. Treća stvar o kojoj smo razgovarali, a to je da bude olakšan pristup građanima. Dakle o tome se treba voditi računa i nešto je danas govorio gospodin MIljenić o tome da ne trebamo govoriti o tome radi li se ili idu li politički prijedlozi sa strane SDP-a, HDZ-a ili nekih drugih političkih opcija, ovdje govorimo o uslugama vezanim za građane. Dakle on je govorio o nekakvim sudbenim danima, ali specijaliziranim sucima koji mogu daleko lakše i brže rješavati određene predmete, a sve opet u korist građana znajući u kakvoj situaciji je danas pravosuđe. E sa tom primjenom se ne smije narušavati ravnoteža interesa središnje države s jedne strane da racionalizira pravosudni sustav i ne manje legitimnih interesa stanovništva lokalnih zajednica da se redovno pravo suđenje zadrži i napreduje u sredinama u tom slučaju smo govorili o Imotskom i o Makarskoj. Napravili smo bili i analizu neriješenih predmeta od parničnih, ovršnih, izvanparničnih, ostavinskih i zemljišno knjižnih kojih je bilo u Imotskome 4153. U toj stalnoj službi je radilo 7 sudaca ostalih 21 od čega 1 sudski vještak, 19 službenika i 1 namještenik, a u Makarskoj je bilo 4718 predmeta sa 6 sudaca, 3 sudska savjetnika i 26 službenika i 4 namještenika. Dakle spajanjem dobili smo 13 sudaca, 4 sudska savjetnika, 45 službenika i 5 namještenika, naravno ukupan broj tih neriješenih predmeta stalnih službi u Makarskoj, Imotskom iznosio je 8932 predmeta bez kaznenih i bez radnih predmeta i zemljišno knjižnih predmeta, pa je bilo za pretpostaviti da bi spojeni sud i prije spajanja sa stalnim službama Prekršajnog suda u Splitu imao gotovo preko 10 tisuća predmeta u radu. Drago mi je zato što je u ovom prijedlogu zakona, dakle Županijski sud u Splitu za područje Općinskog suda u Makarskoj i Općinskog suda u Splitu jedan i Općinskog suda u Splitu dva. Za Općinski sud u Makarskoj za područje općine Baške Vode, Brela, Ciste Provo, Graca, Lokvičića, Lovreča, Podbablja, Podgore, Prološca, Runovića, Tučepa, Zagvozda i Zmijevaca, te gradova samih gradova Imotskog i samog grada Makarske. Ja vjerujem još će nekoliko kolega govoriti u pojedinačnim rasprava o prijedlogu ovoga zakona da ima dovoljno argumenata za prijedlog ovoga zakona u prvom čitanju, da će se određene stvari koje smo danas čuli možda moguće moći poboljšati, da neke stvari koje su dolazile iz oporbe treba uzeti u obzir. I ukoliko postoji opravdano rješenje da se i one trebaju ukomponirati u prijedlog zakona u drugom čitanju.

U svojoj pojedinačnoj raspravi referirao bih se od paketa ovih zakona isključivo vezano za Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova. Naime, ovim prijedlogom zakona ustanovljuje se broj sudova, određuje se njihova nadležnost i sjedišta i vidimo da je ovo duži niz godina i veći broj vlada provodi određenu reformu pravosuđa, ali s time i racionalizaciju mrežu sudova. Samim smanjivanjem broja sudova smanjujemo i administrativnu mrežu, tj. i sami broj upravljačkih kadrova što definitivno u ovom prijedlogu zakona možemo pohvaliti. I to ide u samom cilju smanjenja opterećenosti i sudaca, ali i brzini rješavanja samih sporova. U svom izlaganju ću se više prostorno referirati malo lokal patriotski na područje Županijskog suda u Splitu, tj. općinskih sudova na području Splitsko-dalmatinske županije isključivo prostorno. I definitivno možemo pohvaliti upravo i ustanovljenje deset novih općinskih sudovima među kojima evo nama ovdje iz Splitsko-dalmatinske najzanimljiviji upravo Općinski sud u Makarskoj koji će, evo kako je i kolega prije mene govorio pokriti i područje makarske rivijere i Imotske krajine. Statistički mislim da je to logično i da je opravdano, dok se definitivno povlači pitanje organizacije i ustanovljenja upravo ovoga Split 1 i Split 2 koji će biti dislocirani. Kako sam razumio ministarstvo misli ostavit Split 1 na Dračevcu, dok Split 2 bi trebao biti u centru grada gdje je prije bio Općinski sud. I sad tu može doći do određene pomutnje, do određenih problema prilikom samih poziva građana prema sudu kada budu dobijali pozive od suda jedan i suda dva, gdje može doći do konkretnih problema i gdje ova funkcija zakona koja je glavna stavka da upravo bude olakšan pristup sudova građanima. Znamo da je Splitsko-dalmatinska županija i najveća i najrasprostranjenija teritorijalno dosta zahtjevna kad ubrojimo i Zagoru i priobalje i otoke, tako da i sada pristup određenim sudovima može trajati i po dva dana dok netko sidne na trajekt, provede na njemu 4 sata ili krene rečemo iz Vrlike put Splita koja je otprilike stotinjak kilometara. Nešto šta je nekome pri ruci i u samom centru u Splitsko-dalmatinskoj županiji to zna bit dosta zahtjevno i problematično. Zato ova priča koja se provlači kroz raspravu i gdje se pokušalo doći do neke pomutnje da će se neke stalne službe, tj. neki općinski sudovi ukidati to moramo i tu smo vidjeli garanciju samoga ministra da do toga neće doći. A i ovaj jutrošnji sastanak sa županom Splitsko-dalmatinskim je odveo u tom smjeru i to definitivno treba pohvaliti, jer ipak stalne službe u pojedinim gradovima posebice u Splitsko-dalmatinskoj županiji itekako su opravdane i statistički moraju postojati. Ali baš radi te teritorijalne udaljenosti gdje su pojedina mjesta po stotinjak kilometara udaljeni od sjedišta županije definitivno opravdavaju i sami pristup i osnivanje, tj. zadržavanje stalnih službi. Što se tiče povezivanja općinskih i prekršajnih, tu smo evo kroz raspravu dosta kolega utvrdilo tu temu. Dobili smo i nekakvu garanciju ministarstva i možemo imati povjerenje da je to definitivno racionalno i da će to pomoći kod smanjenja broja predmeta i same efikasnosti. I mislim da se suci definitivno će se moći prilagoditi novom sustavu i da će se uspjeti prilagoditi novom području sudovanja. Ali vratio bih se na ono zbog čega sam se prvenstveno javio, a to je prostorna problematika sudova posebice Općinskoga na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Znamo da je Općinski sud trenutno na području Dračevca koji je najudaljeniji dio u gradu Splitu jako slabo povezan posebice javnim prijevozom. Po meni je to velika nepravda koja je učinjena za sud u Splitu ne samo radi suda, ali i radi Pravnog fakulteta u Splitu, radi odvjetnika, javnih bilježnika, svih institucija koje su potrebne da bi se nešto odradilo na sudu. Sad je to dosta udaljeno i izolirano. Dovoljno je da vam fale taksene marke ako ne radi jedna trafika blizu suda morat ćete napraviti 5 do 10 km samo da obavite nešto najnužnije što je prije u centru grada bilo normalno.

I moj prijedlog je, evo dobili smo i garanciju ministra da će kroz ovih mjesec dana posjetiti Splitsko-dalmatinsku županiju, podsjetiti sve prostore suda i vidjeti što je najadekvatnije. Moje pitanje je bilo kroz ovu reformu planira se taj općinski dva, prebaciti u zgradu Stande, ja ne znam, u ovom trenutku, jel ministarstvo predvidjelo taj trošak u svom proračunu, jer znamo da je ta zgrada trgovačko skladišne namjene i ona nije adekvatna za sud, nema prozora, nema još dosta stvari. I to je jedan veliki građevinski zahvat da bi se ta zgrada prilagodila. Moj prijedlog je ako je ikako moguće, malo će me vjerojatno Državno odvjetništvo tu gledati prijekorno, naime trebalo bi općinski sud definitivno vratiti u zgradu županijskog suda koji je puno manji i u kojem sada boravi i županijski sud, ali i Državno odvjetništvo, koje je i sama stranka u postupku, tako da nije baš ni primjereno da stoje u istoj zgradi, kat do kat sa županijskim sudom. Mislim da tu cijeli općinski sud može stati, a županijski sud definitivno može se prebaciti na drugu adekvatniju lokaciju jer je puno manji. A mislim da dovoljno gradskih i državnih prostora na području grada Splita definitivno ima. A da ne spominjemo samu zamisao na parkingu županijskog suda, koji ima dovoljno prostora, da je tu trebao biti jedan i sudbeni trg, jedan upravni trg, koji bi se sastojao od niz zgrada koji bi bile vezane za javnu upravu i omogućili građanima puno bolji pristup suda.

Tako da, evo, ovim putem čisto radi pravne struke, mislim da će se složiti pravnici na području Splita i odvjetnici i državni odvjetnici ali i svi drugi da bi ovaj prijedlog definitivno bio, ne bi iziskivao velike troškove. I mislim da je to jedno kratko i brzo izmještene, jer bi polučilo itekako dobre rezultate, jer ponavljam, Dračevac, koliko god može biti atraktivan za puno drugih djelatnosti ili da ga damo sveučilištu ili da nešto drugo ubacimo tu, jer ima dovoljno prostora, ali definitivno za sud, kao što je općinski, nije ni blizu adekvatan. Tu vozi jedna linija koja vozi relativno rijetko i nije pristupačan našim građanima. Tako da, evo, u konačnici, to neka bude mala kritika, volio bi da ministar o tome razmotri, da vidi što se može učiniti, rado ćemo ga dočekati u Splitskoj dalmatinskog županiji da vidi na licu mjesta, same prostorije svih sudova.

Lijepi pozdrav cijenjenom kolegi Martinoviću i njegovoj suradnici. Dakle, ja ću nastojati u ovoj objedinjenoj raspravi, govoriti u 2 dijela, jedan će se odnositi na Zakon o sjedištima sudovima, drugi o Zakonima o DSV-u. Govoriti ću samo, kritički dio ima i pozitivnih stvari, ali ono što je kritički, mislim da je potrebno danas naglasiti, jer mislim da Vlada RH, u današnjoj situaciji stanja u pravosuđu i primarno percepcije stanja u pravosuđu od građana se nije smijalo dozvoliti da ide u parcijalnu reformu pravosudnih zakona, nego da je to trebalo napraviti cjelovito. Svakako je trebalo obuhvatiti i druge zakone, primarno, Ovršni zakon i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, a ja ću to pokušati obrazložiti nekim primjerima. Dakle, ovdje smo čuli argumente da je bitno okrupnjavati sudove, jer će se tako postići specijalnost sudaca, to je jedna notorna glupost. Dakle, od gotovo milijun predmeta, vi imate šablonskih nekoliko. Vi sve ono što je dvojbeno, kroz pravna stajališta i stavove na sjednicama građanskog ili kaznenog odjela vrhovnog suda vrlo jednostavno ujednačite i taj argument apsolutno ne stoji. Dakle, kompletno sve Vlade i Ministarstvo pravosuđa i ministri od 2008. g. lutaju sa ustrojem i traže kroz ekonomičniji sustav, dakle, da bi bili manji troškovi, da dobiju bolje rezultate.

Zbog čega je to tako? Ja ću vam pročitati recimo 2 primjera, gdje ljudi vape za pravnom pomoći, koji si ne mogu priuštiti zato jer su blokirani. Dakle, čovjek je dužan 500 kn HZZO za dopunsko osiguranje, 2010. je pokrenuta ovrha. On na početku godine duguje 4266 kuna, on je napisao krajem 2012. prigovor na rješenje o ovrsi kod javnog bilježnika, poslao je to k njemu. Općinski sud u Zagrebu je proslijedio taj njegov prigovor i spis Općinskom sudu u Karlovcu, da bi bila zakazana njemu rasprava u stalnoj službi u Ogulinu. Dakle, što ćete vi reći tom čovjeku? Kako će ove sve izmjene koje su danas tu pobrojene i o kojima se raspravljalo, smanji ili više pravnog elementa pomoći. S druge strane, javi se gospođa koja kaže, imam 5 djece, živjela sam sa suprugom i sjedila sam, stan smo kupili za vrijeme trajanja braka, otišla sam u podstanare, on je otišao radi problema sa suprugom, on je otišao u Austriju, prestao je plaćati banci kredit, banka je dala stan na ovrhu, stan se vodi na njemu. Dakle, ona ne može štiti taj dom, iako je bračna tečevina jer bi se trebala prethodno upisati, banka ne daje nikakve podatke, zato jer on nije korisnik kredita. On ima 2490 kn dječjeg doplatka kojeg bi u cijelosti dala da zadrži taj jedini stan. Njoj se i štiti kao jedini stan ta nekretnina, ali ne može to iskazivati zato jer jednostavno nije upisana. Pa onda ovi argumenti koje je prethodni ministar govorio kako će se rješavati preko interneta vlasnički listovi, u situaciji kada davanju primjer Visa, kada imate 90% nesređeno zemljišno knjižno stanje, mi govorimo o racionalizaciji kroz mrežu sudova. Dakle, to je totalna glupost. Ako su mogli sudovi funkcionirati od vremena Austro Ugarske, neću sad svoj primjer Đurđevca ili ovih drugih sudova koje su stalne službe ili će biti uspostavljene stalne službe, ako je postajala potreba, oni su imali daleko uređeniji sustav vlasništva nekretninama onda to postoji i danas. Ako imamo situaciju da ljudi ne vjeruju javnim bilježnicima, odnosno ispravama koje se između ostaloga i krivotvore i s njima se radi direktna naplata preko FINA-e, onda zbog čega ako već spajamo prekršajne sudove sa općinskima jednog suca ne odredimo da radi na poslovima dakle izdavanje ovrha. To će ljudima biti jeftinije, trošak ovrhe će biti kontroliran i nećemo dovoditi ljude u situaciju da za 500 kuna imaju 4 tisuće kuna duga. S druge strane, jedan ogroman problem koji se danas javlja u RH i koji otežava funkcioniranje pravnog sustava je neadekvatna besplatna pravna pomoć. Dakle vi ne možete očekivati da 320 tisuća ljudi može si priuštiti odvjetnike a pravo je u velikom dijelu pitanje procesa, pitanje vremena, pitanje radnji. I kada vi ne poduzmete pravovremeno određenu radnju, vi ne možete koliko god bili uporni i ustrajni u 10 godina u budućnosti ispraviti te propuste. Dakle smatram da ovaj prijedlog nove mreže sudova zapravo ne vodi ničemu. On treba biti nomotehnički uređen tako da, jer su se zvali i nekad općinski sudovi gdje su postojali sudovi, i dalje imamo jednog ili dva suca koji će imati svakako što raditi sve dok Hrvatska ne bude spremna da digitalizira svoje zemljišne knjige a znamo da je to jako, jako daleko i da one druge poslove koje nije primjereno raditi u malim sudovima, da li kaznene predmete, odnosno postupke ili neke druge se vrše u drugim sudovima. Sada vi imate primjer da vam se u jednoj općini ili gradu zove sud stalna služba nekog susjednog grada. I onda jasno da stvarate antagonizme, stvarate nemir a mislim da to nije dobro. S obzirom da je riječ o prvom čitanju ja vjerujem da će do drugog čitanja se sagledati cjelokupna situacija u kojoj se nalazi hrvatsko pravosuđe i proširiti krug zakona koji će se donositi i da to neće biti ovako predložena mini reforma. S druge strane što se tiče Zakona o državnom sudbenom vijeću, o njemu smo čuli više laičkih govora nego i malo pravno ili ustavno potkovani.

Jedna velika nepravda se radi za članove državnog sudbenog vijeća u dijelu kada im se ukida norma, dakle oslobođenja koja imaju na osnovu rada, oni su do sada imali 50%, sada se svodi na 0% Mislim da je potrebno ostaviti 30% jer to su sjednice koje traju i nekoliko dana u kontinuitetu i ti suci neće moći odraditi svoje norme i svoje poslove. Zatim imamo prijedlog izmjena zakona da nitko ne može dva puta biti izabran. Redom, mislim koja je razlika da li je izabran dva puta uzastopce ili je izabran sada pa onda opet nakon proteka određenog roka. S druge strane smanjivanje bodova koji se dodjeljuju sa 20 na 15 od u odnosu na ukupan broj bodova koje kandidati za suce donose na razgovor a to je maksimalno 150 bodova, zapravo smanjuje neovisnost i samostalnost Državnog sudbenog vijeća koje mora imati mehanizme da određene situacije popravlja prema nekakvom zajedničkom stavu i mišljenju a koje se odnose na kvalitetu pojedinog suca. Jer vi znate da recimo predsjednici sudova veličine preko 20 sudaca su 100% oslobođeni od norme oni će vrlo lako doći rješavajući nekakve zemljišno knjižne predmete do 120 norme, uzeti će 90 bodova a neki vrlo kvalitetni suci koji rade na radnim sporovima ili na nekim starim predmetima će doći u poziciju da će kao kvalitetnije uspjeti dobiti 75 i vi ćete doći u jedan jaz koji nećete moći premostiti. I dosta je bilo govora oko toga da je to okvirno mjerilo potrebno korigirati jer u protivnom će obveza da se imenuju suci sa najvećim brojem bodova donijeti gore rezultate nego što je to sada a jasno da ne uvijek ne mogu svi biti zadovoljni sa rezultatima. Isto tako nije primjereno po mom stavu da dva suca Vrhovnog suda biraju isključivo vrhovni suci. Dakle 1100 sudaca općinskih sudova bira jednog kandidata u Državno sudbeno vijeće i ne mogu birati dakle one kandidate koji dolaze iz redova županijskih sudova, dakle 3 kandidata i ove s Vrhovnog suda. Mislim da je tu jedno ograničenje i smanjivanje prava sudaca koji bi trebali biti u cijelosti uključeni u proces biranja i mora im biti omogućeno da biraju sve kandidate, odnosno da se očituju za sve kandidate neovisno na kojem sudu rade. Također nije niti prihvatljiva odredba da predsjednik suda može biti samo dva puta ali tek nakon donošenja ovog zakona jer onaj koji je bio 4x znači još će biti 2x, 6x, što nije u skladu.

Poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo sada prvo o dijelu koji se odnosi na sudove, nakon toga ćemo prijeći na dio koji se odnosi na državna odvjetništva ali raspravljamo o zakonima koji su predstavljeni kao mini pravosudna reforma. Treba biti pošten, treba biti iskren i reći da ovo nije nikakva mini pravosudna reforma već se ovdje radi isključivo i jedino o redistribuciji s područja i sjedišta sudova i državnih odvjetništava. Neke od njih bolje, neke manje bolje. Ali osnova ovoga o čemu smo počeli raspravljati i jučer, raspravljat ćemo vjerojatno do kraja ovog dana je jednostavno redistribucija. Krenut ću ipak od onih drugih dijelova koji ipak na neki način izlaze iz okvira te redistribucije i krenut ću sa onime što u ovome što nam je predloženo, sa onime što smatram najpozitivnijim, a to je dio koji se odnosi na imovinske kartice sudaca i koji se odnose na njihovu objavu. Apsolutno podržavam predloženo rješenje u onom dijelu u kojem se to rješenje odnosi na obvezu objave. Međutim, bojim se da je predlagatelj ovoga akta u njegovoj pripremi krenuo u pravom smjeru, a onda stao na pola puta. Norme koje reguliraju pitanje postupanja sa imovinskim karticama sudaca, a ponavlja se to poslije i kod državnih odvjetnika su podnormirane i ne rješavaju, odnosno u nekim segmentima loše rješavaju to pitanje. Ja bih zamolio predlagatelja da do drugog čitanja zakona izvrši uvid u odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa i način na koji se tamo tretiraju imovinske kartice pretoči ovdje. Jedan je rok za podnošenje izvješća ukoliko je došlo do određene promjene u imovinskom stanju suca. Ovdje je to predviđeno da ako je došlo do promjene sudac to mora učiniti najkasnije čini mi se do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Vi ćete to morati prijaviti u veljači 2019. godine. Iako i u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa imamo dosta dug rok do kraja tekuće godine u kojem se dogodila promjena, mislim da bi bilo primjerenije na isti način, a u krajnjoj liniji radi pravne sigurnosti da su nam sva područja imovinskih kartica na isti način riješena to ugraditi u ovaj zakon. Drugi dio je onaj koji se tiče odredbi o zaštiti osobnih podataka. 2015. godine Agencija za zaštitu osobnih podataka donijela je jedno izuzetno kontraverzno rješenje koje je za posljedicu imalo povlačenje svih imovinskih kartica državnih dužnosnika koje je vodilo Povjerenstvo za odlučivanje u sukobu interesa zato što je ocijenilo da neki od tih podataka koji su objavljeni predstavljaju osobne podatke dužnosnika i kao takvi ne bi smjeli biti objavljeni. Izdvojit ću samo jedan primjer, a to je podatak da li dužnosnik ima djece ili ne. I na prvi pogled svi će reći to je podatak koji ne bi trebao biti javno objavljen. Međutim, ako vi pogledate šta dužnosnik mora objaviti, onda vam je jasno zašto podatak da li ima djece ili ne je nešto što ulazi u imovinsku karticu. Vi ako imate maloljetnu djecu morate objaviti podatke o njihovoj imovini. Vi ako imate bračnog druga morate objaviti podatke o njegovoj imovini. Jer u protivnom ako ih ne moram objaviti i ako se štite osobni podaci na način kao što je to predviđeno ovdje, pa onda sucu koji je korumpiran ništa neće kupiti on osobno, nego supruga ili maloljetna djeca. Dakle, obratite pozornost na te odredbe isto i u Zakonu o državnom odvjetništvu i pogledajte sve ono što se događalo prilikom te kontraverze vezane uz odluku Agencije za zaštitu osobnih podataka. Sabor je tada morao mijenjati Zakon o sprječavanju sukoba interesa upravo kako bi otklonio taj problem te u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa izričito navedeno da se odredbe o zaštiti osobnih podataka ne odnose na dužnosnike u pogledu podataka koji se objavljuju u imovinskoj kartici na koje je u krajnjoj liniji dužnosnik na njihovo podnošenje obvezan Zakonom o odlučivanju sukoba interesa. Drugi primjer dobrog rješenja u zakonu koje nije otišlo do kraja je pitanje izbora predsjednika Vrhovnog suda. Opet ponavlja se i pošto je sve ujednačeno ponavlja se i kod izbora glavnog državnog odvjetnika. Ako pogledate primjedbu koju je u javnoj raspravi uputio uvaženi kolega Kos, ne na onaj dio koji se odnosi na krug ljudi koji se biraju, nego u nastavku te iste primjedbe vidjet ćete nešto vrlo zanimljivo, a to je da na način kao što je predviđeno ovim prijedlogom zakona za predsjednika Vrhovnog suda može biti izabrana osoba koja nije prošla sigurnosnu provjeru. Mislim da ćete se složiti sa mnom da je to vrlo opasna situacija. Ja znam da Ustav Republike Hrvatske ne predviđa sigurnosnu provjeru, ali zakon kaže da predsjednik Vrhovnog suda mora ispunjavati sve one uvjete koje bi morao ispunjavati da postane i sudac Vrhovnog suda. Jedan od tih uvjeta je i sigurnosna provjera. Zbog toga predlažem da se u zakonu, u dijelu koji se odnosi na izbor predsjednika Vrhovnog suda uvrsti i pitanje sigurnosne provjere kako bi bili sigurni da nam se neće dogoditi situacija, a nedavno vjerujem da smo svi u medijima čitali o tome da određeni kandidati za suce nisu prošli sigurnosnu provjeru. Međutim, sada ću se vratiti na ono s čime sam počeo a to je redistribucija. Kolega Sokol je vrlo dobro ukazao na problem nedostatka objektivnih kriterija, odnosno na to da mi uz prijedlog zakona nismo dobili kriterije na temelju kojih je došlo do ove redistribucije sjedišta sudova i njihovih područja. Apsolutno prihvaćam činjenicu da područje koje pokriva jedan sud ne može biti manji od 50 000 stanovnika, ali to naprosto nije dovoljno. Kada smo kretali u reorganizaciju sudova prije pet godina točno se znalo i bilo je pripremljeno za svako područje suda koliko ima predmeta, koliko ima sudaca, koliko je zaostataka itd., koja je opterećenost i sve. Mi smo znali zbog čega to činimo. Ako vi te podatke imate, a siguran sam da bez toga niste radili ja vas molim da ih učinite dostupnim, odnosno da ih dostavite saborskim zastupnicima kako bi se otklonila svaka dvojba da se ovdje radi o nečemu što je najobičnije licitiranje. Čuli smo nekoliko prethodnika mojih kolega koji su govorili o tome da su oni sretni što se u njihovom kraju otvara sud. Ja sam isto tako sretan zbog Pazina što se otvara sud, odnosno što se obnavlja Općinski sud u Pazinu. Ali vas ipak želim pitati da li je to objektivno opravdano. Jer lokal patriotizam ne može biti jedino i ne smije biti jedino što će me kao saborskog zastupnika voditi prilikom odlučivanja o tome da li je neki zakon opravdan ili ne. Kriterij koliko god mi bili lokal patrioti moraju biti isti za Istru, isti za Splitsko-dalmatinsku županiju, Osječko-baranjsku itd. To je ono što ovom zakonu nedostaje i što ga dovodi u opasnost da se smatra licitiranjem, a bez obzira što sam zastupnik opozicije, dolazim iz pravne struke, ovo su temeljni zakoni koji određuju, uređuju djelovanje jedne od najvažnijih grana pravnog rada a to je sudovanje i ne želim da ti zakoni iza sebe ostavljaju bilokakve dvojbe. Međutim kada već govorimo o toj redistribuciji, postoji jedan dio kojeg se uopće nismo dotakli. Neću sada govoriti o onome što se tiče Visokog prekršajnog suda, tu je već dovoljno rečeno i nadam se da će do drugog čitanja razmotriti o tome da li nam taj sud treba jer ja sam uvjeren da županijski suci bez ikakvog problema mogu rješavati i predmete koji po žalbama dolaze vezani uz prekršajno sudovanje. Uz organizaciju koju smo kao što sam već sada rekao, ustanovili kod drugih grana da primjerice, ponovit ću, Županijski sud u Puli odlučio o žalbi na presudu Općinskog suda u Splitu, ne vidim nikakav problem da Županijski sud u Puli odlučuje o žalbi na prekršajni predmet koji dolazi sa ili Općinskog suda u Puli ili Općinskog suda u Splitu, jedan, dva ili kako ćemo ga već nazvati. Međutim kad govorimo o županijskim sudovima, a zašto je ovo što vam govorim bitno, uopće se nismo dotakli problema da postoji niz županijskih sudova koji nemaju dovoljno posla. Nemaju posla. Obećao sam kolegama iz tog kraja da neću spominjati imenom i prezimenom jedan županijski sud, ali mi imamo županijski sud koji je imao petnaestak kaznenih predmeta tijekom godine, pa to nije logično. A mi da bi županijski sud funkcionirao, moramo imati više od jednog suca, moramo imati dovoljno sudaca da možemo ustanoviti vijeće koje će odlučivati na takav način da se ne dogodi da jedan sudac sudi predmet, sudi u vijeću i sve ostalo jer se onda mora izuzeti, znači mi moramo imati 5 ili 6 sudaca na županijskom sudu da bi on morao obavljati svoje poslove iz kaznenog djela. To je nešto čega se u ovom nismo dotakli a moramo riješiti. I ono s čime ću završiti jer ovih 10 minuta je jako brzo, barem meni, vjerujem onima koji me slušaju ne toliko brzo isteklo, Visoki kazneni sud. Ponavljat ću to svaki put kad budem govorio o ovom zakonu. Ili odustanimo od njega ili ga riješimo sada, evo. Zadnji čas se javio kolega Robert Podolnjak za repliku, izvolite. Mislim da u svom izlaganju koje je nažalost trajalo samo 10 minuta i nije imao dovoljno vremena, mene zanima taj vaš stav oko Visokog kaznenog suda, o njemu se dosta govori, imamo odgodu zapravo njegovog stupanja u rad i zapravo imamo nešto oko čega je svojevremeno postojao konsenzus, sada očito više ne.

Pa ja sam svoj stav o Visokom kaznenom sudu više puta izrazio, a najviše sam o tome govorio kada smo prvi put imali Prijedlog Zakona o kaznenom postupku jer sjetit ćete se po prvom prijedlogu koji je bio upućen u ovo doba prošle godine, bilo je predviđeno da 1.1.2018. godine počne raditi Visoki kazneni sud iako tada nismo imali niti jedan popratni akt koji bi taj rad trebao omogućiti. Ja sam tada tražio da se od tog Visokog kaznenog suda odustane, kada se u međuvremenu promijenio ministar došlo se do toga da se odgađa i da je početak Visokog kaznenog suda odnosno početak rada odgođen na 1.1.2020., ako se ne varam. To ne mogu smatrati dobrim rješenjem, bolji nego da je počeo sa radom 1.1.2018., nismo imali predviđena sredstva, nismo imali predviđenu zgradu, nismo imali predviđen plan rasporeda sudaca i u krajnjoj liniji nismo ga imali u Zakonu o sudovima. Šta da vam kažem drugo? Međutim, ja ne mogu naravno govoriti u ime predlagatelja iako svaki put kada sam ukazivao i ministru i državnim tajnicima koji dolaze iz reda ministarstva govoriti o bilo čemu što je vezano uz Visoki kazneni sud, oni su svaki put rekli da su potpuno svjesni problema. Ali mogu govoriti o svojem stavu zbog čega ja osobno smatram da nam taj sud ne treba. Prvo je, ako ste promotrili rad Vrhovnog suda i pogotovo kaznenog odjela Vrhovnog suda, vidjeli ste da je došlo do smanjenja priljeva predmeta. Ali ne samo da je došlo do smanjenja priljeva predmeta na Vrhovni sud u onom djelu koji se odnosi na kaznene, nego Vrhovni sud kontinuirano te predmete rješava onom brzinom kojom dolaze i zaostaci na Vrhovnom sudu koji se tiču kaznenih stvari su praktički minimalni. Naravno da ima pojedinačnih predmeta gdje se kasni, ali generalno gledano, Vrhovni sud to rješava. Rješavaju i županijski sudovi, di je nastao problem sa kaznenim sudovanjem? Na općinskim sudovima. I to je ono što ćemo rješavati sad, ja se nadam, i kroz ove prekršajne suce, ispričavam se, koji će valjda početi raditi kaznene stvari.

Gospodine državni tajniče sa suradnicom. Jučer smo započeli ovu raspravu o prvom setu pravosudnih zakona i jučer sam u kasniji sat imao prilike govoriti u ime kluba općenito o sva tri zakona i izmjenama Zakona o sudovima i području i sjedištima sudova, stoga bi se danas koncentrirao u pojedinačnoj raspravi na ovaj zakon odnosno izmjene i dopune Zakona o Državnom sudbenom vijeću koji je i privukao dosta pozornosti. Riječ je ipak o jednoj važnoj ustavnoj instituciji koja brine o tome da samostalnosti i neovisnost sudbenog ogranka očuva u onome djelu koji se odnosi na imenovanje, izbor, na premještanje i stegovnu odgovornost sudaca. I zbog toga je to jedno izvanredno važno tijelo. E sada, ono što je prva i važna stvar koju mi naglašavamo u MOST-u i mislim da nije zgorega da je ponovim ponovno da u ovom dijelu kada govorimo o Državnom sudbenom vijeću i dalje inzistiramo na onom što nije sadržaj zakona ali bismo rado voljeli vidjeti u promjeni Ustava a to je da se do kraja iz sastava Državnog sudbenog vijeća eliminira bilo kakav utjecaj političkog čimbenika a to znači da u sastavu DSV-a bismo voljeli vidjeti suce, profesore pravnih znanosti ali ne i zastupnike koji su sada članovi DSV-a i to dva zastupnika, jedan iz redova parlamentarne većine i jedan iz redova opozicije. Za dosljednu provedbu, samostalnosti i neovisnosti tog tijela u provedbi ustavnih zadaća koje ono ima konsekventno bi to trebalo provesti na način da u sastavu tog tijela nisu političari. Smatramo da se oko toga može postići konsenzus i da ćemo mi u Klubu zastupnika, nas 14, sasvim sigurno podržati takvu promjenu ukoliko će je predložiti parlamentarna većina i mislimo da bi ona bila dosljedna i na tragu depolitizacije Državnog sudbenog vijeća. To je dakle prva preliminarna stvar koja zapravo nije predmet ovog zakona i ne može se urediti zakonom ali je iznimno važno to reći kao načelan stav. Drugo, predlaže se promjena u sastavu državnog sudbenog vijeća i zapravo ta promjena se ugleda u smanjenju broja članova općinskih sudova. I već je bilo dosta iznijeto u ovoj raspravi da kategorija sudaca koja je najbrojnija koju zapravo čini više od dvije trećine od ukupnog broja sudaca će zapravo biti marginalno zastupljena u sastavu DSV-a. Dakle svega jedan od 7 sudaca na račun drugih visokih, Vrhovnog suda i naravno županijskih sudova i ostalih sudova. I mi bismo radije zadržali veću zastupljenost općinskih sudova kao što je bilo i do sada. I mislim da je bilo dosta govornika u ovoj raspravi koji su se založili za slično rješenje.

Načelno a to je rekao ako se ne varam i kolega Lacković koji je i sam član DSV-a da nije dobro ukoliko to tijelo kontinuirano radi i očekuje se od njega da pažljivo odlučuje o svim imenovanjima, stegovnim odgovornostima, unapređenju sudaca i da je to rad i dakle kada uzmemo u obzir i razgovore i bodovanje i sve ostalo da je to jedan rad koji nije rad jedan dan mjesečno dakle nešto što se događa sporadično i da po saznanjima koje imam, sugestije su bile iz Europe da se to tijelo ako se već ne profesionalizira da to barem bude slučaj za predsjednikom tog tijela. I da ako će se ozbiljno pristupiti radu DSV-a kao jedne ustavne institucije da se to ne može raditi onako u nekoliko sati par puta mjesečno i da se jedna kvalitetna primjena tog tijela ne može odvijati ako se barem djelomično ono ne profesionalizira barem u vidu predsjednika toga tijela. Ono što nam je važno naglasiti a to je rješenje koje predlažete da se mandat koji je ograničen na dva mandata od po 4 godine odvija na način da on više ne bude uzastupan, dakle da ne budu dva uzastopna mandata. I ja moram reći da sam osobno sklon takvom rješenju i sa onim ciljem koji ste vi napomenuli da se omogući većem broju osoba i sudaca pa i profesora da budu članovi toga tijela. A da li je to, ne ulazim u raspravu ustavnosti tog prijedloga, Ustav kaže da članovi imaju pravo biti dva puta članovi tog tijela, da li uzastupce ostavljam za raspravu da se i to pitanje ozbiljno sagleda. Ono što je još važno spomenuti, dakle to izvješće o imovini sudaca koje je dakle izazvalo dosta rasprave u javnosti, dosta rasprave i u raspravi sa zainteresiranom javnošću, ali činjenica je, to je nešto što je predloženo i u zakonima koje predlaže MOST Nezavisnih lista, dakle apsolutno stojimo iza tog rješenja. Ono što smo gledali u raspravi i na sugestijama koje su upućene, to je jedna stvar koja nam se čini značajnom a to je pitanje objavljivanja imovinskog izvješća kroz određena vremenska razdoblja. Dakle vaš prijedlog pretpostavlja da će se to izvješće obaviti kada sudac stupi na dužnost i kada dođe do bitnije promjene u njegovom imovinskom stanju pri tom nije definirana ta bitna promjena i činjenica je, mislim da je to ukazao i sudac Vrhovnog suda, gospodin Kos, koji se je javio u javnoj raspravi, da i njemu nije jasno, kako će se interpretirati ta bitna promjena u imovinskom stanju. I dao je određeno, po mojem mišljenju dobre prijedloge, jedan od njih je i da se svakih 5 g. podnosi izvješće, s obzirom da suci nemaju ograničen mandat, kao što ga imaju politički dužnosnici, koji izvješće predaju i na kraju mandata ili početkom nekog drugog političkog mandata, ali ovo rješenje svakih 5 g. čini mi se dosta kvalitetnim i neki drugi prijedlozi koje gospodin Kos da, pa molim da i taj dio razmotrite, kako ne bismo imali sporova u praksi i mnoštva upita, što je zapravo bitna promjena u imovinskom stanju određenog suca. Bolje da je nešto kvalitetno propisano, nego da imate stotinu upita, stotine sudaca, što je bitna promjena. Izvolite. Poštovani kolega Podolnjak, ja sam u svojoj pojedinačnoj raspravi, iznio konkretno znači što je nama problematično u ovom što predlaže Vlada i dao prijedloge kako bi mi to uredili. Uostalom mi smo i u proceduri dali 2 zakona, dati ćemo i ostale koji se tiču reforme pravosuđa i isto tako, niste bili ovdje, govorio sam o Državnom sudbenom vijeću i o tme kako bi trebalo ići u tu promjenu da politika nema utjecaja u Državnom sudbenom vijeću, odnosno, da zastupnici ne sjede u tom tijelu. Iznio sam jedan konkretan slučaj, gdje se praktički koristi ta pozivima u Državnom sudbenom vijeću, kao instrument pritiska na zastupnika, odnosno, u ovom slučaju mene, koji upozorava na probleme u hrvatskom pravosuđu i u Državnom sudbenom vijeću, reagirao je po meni, potpuno neprimjereno, iako nisam kršio Poslovnik, govorio sam konkretno o temi. Kolega Grbin, ne znam iz kojeg razloga, što je njega zaboljelo u tom mom izlaganju, ali definitivno bi politiku trebalo maknuti, na taj način iz Državnog sudbenog vijeća i sve ova prijedloge koje smo dali, a koji se tiču kontinuiranog praćenja rada sudaca i njihova ocjenjivanja, primijeniti jer je to jedini put za efikasnije, transparentnije pravosuđe s kojim će u konačnici, građani, javnost, a i mi ovdje, koji evo, razgovaramo o pravosuđu biti zadovoljni. Tako da se slažem sa ovim vašim prijedlogom i mislim da je to put kojim bi trebali ići, ali naravno, o tome ne možemo odlučiti niti vi, a niti ja, jer znamo kakve su promjene za to potrebne. Dakle, jasno smo i javno iznijeli naš stav, depolitizacija Državnog sudbenog vijeća, ograničenje mandata članova, potpuno javno i transparentni razgovori, bodovanje, razgovori sa kandidatima, maksimalna objektivnost u odlučivanju o izboru kandidata, sa što manjim subjektivnih dojmova o razgovorima koji na kraju utječu presudno, a ne znanje, karijera i ono što je zapravo vrlina svakog kandidata. Transparentnost u odlučivanju, transparentnost djelovanja svih sudaca. Naravno, javno obmanjivanje svih imovinskih kartica i to je ono što smatramo, da treba ojačati percepciju neovisnosti i kvalitete pravosuđa, a kad kažemo neovisnosti, mislimo na neovisnost od politike. U onome što nas upozoravaju analize i ispitivanje Europske komisije je da naši građani i tvrtke u izuzetno visokom postotku smatraju da nam sudstvo nije neovisno od politike. I to je krucijalna zamjerka našem pravosuđu.

Evo, jučer tijekom rasprave poslijepodnevne rekao sam svoje stavove i jednim dijelom manjim u raspravi u ime kluba, činjenica da Državno sudbeno vijeće o tome nisam govorio, ali ću kazati da je to dovedeno tijelo da bude na političkoj razini, više političko nego parlament. Jer je činjenica da primjer, prijave protiv kolege Grmoje, od njegovoga drugoga kolege gospodina Lackovića, koji je predstavnik Državnog sudbenog vijeća koji je u Državnom sudbenom vijeću, a ujedno i imenuje suce, govori sve, da je to nezapamćen presedan, koji govori da nešto ne da je trulo. To znamo svi da je pravosuđe apsolutno trulo i da jednostavno na ovome primjeru, slučaju oko kolege Grmoje je sve jasno i vidljivo. I da ga kadija tuži, kadija ga sudi i ujedeno je taj u parlamentu, naravno sa liste Milana Bandića, a da čije bi trebao biti. Evo, ja ću se sad vratiti na izmjene prijedloga Zakona o područnim središtima sudova, još jednom ponoviti, ono o čemu je smisao ovoga zakona, kako kaže u Ministarstvu pravosuđa RH, uvaženi tajniče. Jučer ste imali sastanak i vas sam vidio u ministarstvu i tajnika do vas gospodina. Činjenica je da je ovim Zakonom o sudovima i sjedištima, kažete u obrazloženju da su globalne sudovi, kao što je splitski sud izmjenama zakona iz 2015. i zagrebački sud da je teško upravljati tim sustavom. I onda se događa jedan presedan kojeg nigdje nema u EU, kažu neće više biti Split, nego će biti Split 1 i Split 2. Pa to je, mislim da nije smiješno, ali je tuno. Meni je to zaista tužno, dok u zaleđu imamo Dalmatinsku zagoru, imamo centar te Dalmatinske zagore, grad Sinj. Samo Cetinska krajina i zbog toga smo imali sastanak prije dva dana svi gradonačelnici, načelnici cetinskog kraja. Evo žao mi je što nije ovdje kolega Šipić, vjerojatno on ima izlaganje i podržao je Općinski sud. Bio sam u Gorskom kotaru isto zaboravljenim krajevima. I onda taj sud kojega je podržao i kolega Šipić i još svi lokalni čelnici pa i župan. Imali smo dogovor jučer u 11 sati sastanak, ali oni su onda trkom prije mene dva sata i brzo su u biti odustali od suda. Ali narod cetinskog kraja i Dalmatinske zagore ja vam kažem do drugoga čitanja neće odustati. Ja vas, evo zaista nema smisla da imamo u istome gradu Split 1, Split 2, a imamo u Sinju sud koji djeluje od 1875. za vrijeme tuđina, za vrijeme Austro-ugarske otvoren je, a sad u Hrvatskoj državi je zatvoren u srcu Dalmatinske zagore Sinj. Da ne govorimo da je to preko 50 000 stanovnika više nego Ličko-senjska županija. Po površini je veća teritorijalno od Međimurske županije, ali vi očito nemate taj problem šta će taj dio Hrvatske izumrijeti kao ni Gorski kotar iz kojega sam došao. I to je jedna od demografskih također mjera. 100 km od Vrlike do Dračevca putovat će ljudi, čak i više bez osiguranog javnog prijevoza, bez stajališta kod suda, nego 15 km najbliže stajalište od toga suda u vojarni Dračevac. Nešto mi je ministar nabacio da će biti proširenje u zgradi sadašnjeg suda u Splitu taj Split 1, Split 2. Pa ne triba nama Split 1 i Split 2 za Dalmatinsku zagoru. Znači triba Općinski sud Split šta Split zaslužuje i naravno umjesto Split 2 to je dio Dalmatinske zagore koji pripada naravno zna se di. Centar Dalmatinske zagore je Sinj. Ali naravno da vi kao ministarstvo očito ne želite reagirati na sve čelnike lokalnih samouprava ali ćete morati reagirati na narod, jer zaista nije dovoljno samo doći u dane Sinjske alke u Sinj. Međutim, to je kraj koji Cetinska krajina ima samo 50 000 stanovnika, a okolna mjesta, općine bliske i do 70 i više tisuća stanovnika. Pa bih vas još jednom zamolio već kad ste radili izmjene sjedišta ovih sudova, kad ste već to radili znam da ste našli nekakve razloge jer vidim da ste veseli što ćete dati nekakva meni sada rješenja izmisliti. Demantirajte me je li veći Cetinska krajina površinski od Međimurske županije? Je li ima isti broj kao Ličko-senjska županija bez ovih susjednih općina. Vi to ne možete demantirati jer vi radite to pod svjetlima Zagreba. Vi ne poznajete što je na terenu, meni je to žao. Meni je to žao zbog toga dođite malo dole, ja ću vas dočekati. Imamo kvaliteta sinjski pršut koji ste često puta probali u danima Sinjske alke kao i vrgorački i drniški. I to je sve što očito ste s toga terena zapamtili.

A zašto bi se to, pa naravno to je petnaestak radnih mjesta, 40 u sudu. Troškovi. Ali vi kažete ovako: da ćete imati stalnu službu, a već ste ukinuli 2015. godine izmjenama i radne sporove i kaznene sporove šta su bili u Sinju. A pošto je sve u Sinju opljačkano naravno da im ne triba, sve tvrtke ne triba nama Državno odvjetništvo u Sinju jer ništa niste ni rješavali, niti vas je briga što je to opljačkano, nego su čak neki stvorili svoja carstva. Ja bih vas još jednom zamolio, evo još ću vam ponoviti jednom određene podatke.

Znači u Sinju je uloženo u zgradu koja je sada 2002. godine 15 milijuna kuna ste uložili u zgradu. Ja ne znam čujete li dobro, 15 milijuna u zgradu ste uložili. 40 djelatnika da putuje svaki dan na relaciji Split – Sinj, da stotine ljudi putuje na parnice. Međutim, vi kažete to će biti stalna služba.

Naravno da je njima u Splita bliže puno Dračevac da će oni naše ljude koji po sto kilometara žive u Dalmatinskoj zagori, da će oni slati da putuju autobusima, autima. To je uglavnom starija populacija. I naravno da je ovo još jedan od zakona koji je demografski u biti udar na Dalmatinsku zagoru. I ovo je ciljano i sustavno država isto radi. Em šta radi lokalnu samoupravu ovisno o centralnoj vlasti, pa vam se moraju doći klanjati i rukovati sa premijerom da bi dobili nekakav novac, samo ne znam za šta. To je obećanje, pa nađu nekakvoga svoga man streama koje će vodat po Vladi, jer su prisiljeni jadni ljudi, jadni čelnici lokalnih samouprava. Decentralizirajte. Pa vi samo da ne bi Dalmatinska zagora i cetinski kraj imali sud, prozvali ste sud Split 2. Znači imamo Split 1 i Split 2. Za Dalmatinsku, pa to je katastrofa! A od 1875. je bio sud općinski u Sinju kao centra Dalmatinske zagore. I je smišno, ali je činjenica, ja ne znam kako je u Posavini žao mi je, gospodine odakle ste vi. Ali zaista u Cetinskoj krajini ova vlast ako ovo ne dozvoli, već kad je mijenjala 2015. pa je bio Split o.k. A sad kad radi 10 novih sudova, sa 24 na 34.

Molim vas još jednim, u dobroj vjeri, razgovarao sam sa ministrom, koji je suglasan da je to problem, žao mi je što je župan i gospodin moj kolega Šipić, brzo odustali od sastanka u Sinju nakon 10-tak sati, već su malo posustali, ali nadam se da će do drugoga čitanja će vratiti u bob stazu kako bi rekao na tračnice. Ono što pripada narodu, toga kraja Dalmatinske zagore.

Poštovani kolega Bulj, govorili ste o reformi pravosuđa i govorili ste o sudovima u Sinju i rekli ste da je jedna od tih mjera i demografska mjera. Ja bi se složio s vama da je reforma pravosuđa stvarno demografska mjera, jer masa mlada odlazi upravo kada vide presude naših sudaca, tj. nepresudne kada odlaze predmeti u zastaru, u slučaju maškaranje, vrlo poznat po tome. Evo, prekjučer je bio slučaj, nažalost, 2 osobe su stradale na Trešnjevačkom placu prije 6 g. također je sudska presuda otišla u zastaru, tako da mi imamo jednu mini reformu, koja na neki način želi poboljšati sliku pravosuđa u našoj javnosti, a to se nažalost ovdje neće dogoditi, osim ako se ne u važi naše primjedbe u ovoj raspravi.

Evo, jutros smo i ja i vi bili u Gorskom Kotaru, pa smo vidjeli, počeo se topiti snijeg, čim se počeo topiti snijeg, ti gradonačelnici, načelnici, lokalna samouprava ostali su sami sa računima. Nitko ih se više ne sjeća. Ostavljaju račune i čak pozivaju da naprave rebalans lokalnih samouprava. Tako i ovdje, gašenjem institucija u tim sredinama, gase se i radna mjesta, gase se i ti centri, a to je povijesno bitno vratiti, ono za opstanak tih ljudi na tim područjima.

Ali, ovaj zakon govori ili ovaj slučaj oko kolege Grmoje, gdje mu ističe, a ovaj ga tuži, sudi i glasa ovdje. Prema tome, to je sasvim jasno da ovaj zakon mora biti, vreća koja se mijenjao, nema Split 1, Split 2 za Dalmatinsku zagoru. I sada će govoriti poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa gospodin Kristian Turkalj. Izvolite.

Često se ovdje spominjalo pitanje reforme, mini refomre, velike reforme, od 2 zakona itd. Ono što ja mislim da uopće nije bitno dal se ovo zove reforma ili ne reforma, meni je ovdje ključno da se ovdje radi o mjerama za daljnje konsolidiranja pravnog sustava RH koji se tiče pravosuđa. Dakle, ovaj dio se odnosi na organizacijske propise. Organizacijskih propisa ima ukupno 8, mi smo od 8 predložili 6, u ovoj godini u programu vlada, ako ste vidjeli još su 2 i time su svi organizacijski propisi glede pravosuđa će biti adresirani. Naravno, to nije sve što čini Ministarstvo pravosuđa, jer postoji i drugi segmenti koja rade druge uprave i uskoro ćete vidjeti njihove zakonodavne prijedloge na stolu. Pored toga, dio onoga što nisu zakonodavni prijedlozi su naravno poboljšanje infrastrukture, informatizacija, uvođenje mobilnih tehnologija, to je ono što se paralelno radi sa zakonodavnim prijedlozima. Važno je napomenuti govorilo se o javnoj raspravi, javnu raspravu treba shvatiti u onakvom smislu kakva ona je. To nije samo 2, 3, 4 tjedna na web stranicama, tu su svi oni razgovori koji u Ministarstvu pravosuđa u pripremi ovih zakonodavnih prijedloga proveo. To je posjet zastupnika Bulj ministru pravosuđu i rasprava na stručnoj razini o tome što treba ili ne treba. To su svi oni razgovori sa predsjednicima sudova. Dakle, mi smo obišli cijelu Hrvatsku, razgovarali smo sa gradonačelnicima i sve to je dio javne rasprave, uskoro nam dolazi, također jedan okrugli stol o obiteljskim sudovima, to će također biti dio javne rasprave s kojima ćemo raspravljati o tome kako dakle sudovanje napraviti primjerenije za djecu. Važno je napomenuti da sve ove promjene koje smo predlagali, predlagali smo na statistički baziranim podacima, vi ćete ih dobiti, mi ćemo ih objaviti na web stranicama, vidjeti ćete koji su bili razlozi zbog kojih smo predložili ovih 10 lokacija. Ono što odgovorno tvrdim najveći zaostaci na sudovima su u Zagrebu i Splitu, mi imamo od nekih 12 tisuća predmeta koji su bili u 2016. stariji od 10 godina pola tih predmeta su upravo na dva suda. Dakle, to je ja mislim vrlo jasan pokazatelj da veliki sudovi jednostavno su teški za upravljanje. Svi drugi sudovi koji se kreću u brojkama do 30, 40 sudaca ostvaruju izvrsne podatke, izvrsne rezultate i kod njih takvih predmeta praktički nema. Dakle onda je to jasan pokazatelj da ne treba imati prevelike sudove, ne treba imati premale sudove. Naravno mi ćemo, pažljivo smo slušali, još jednom ćemo provjeriti da negdje nismo pogriješili, statistika će biti na stolu tako da ćemo moći dalje nastaviti razgovarati oko toga da li je negdje trebalo ili nije trebalo vratiti sud. Ono što je bitno mi nigdje ne gasimo institucije, u Sinju će i dalje građani dolaziti, dakle mi dapače jačamo. Ovim zakonskim prijedlozima se kazneno sudovanje vraća u stalne službe. Ovim zakonskim prijedlozima dakle predsjednik suda dakle će odrediti da se sudi u stalnoj službi, to se odnosi i na kaznenu granu sudovanja, to se odnosi i na radnu granu sudovanja. Ono što je možda šteta da određene prijedloge nismo raspravili u odborima jer vjerujem da nekih prijedloga onda ne bi ni bilo jer bi bilo jasno zašto ti prijedlozi nisu prihvaćeni, mi smo ih kroz javnu raspravu naravno pomno analizirali. Ja ću uzeti evo jedan primjer pravosudne inspekcije. Predložiti da to rade samo pravnici, odnosno suci, dakle po nama je promašeno jer treba znati što radi pravosudni inspektor ako se zna da pravosudna inspekcija kontrolira materijalno financijsko poslovanje suda, mi ne vidimo kako to može raditi pravnik. Dakle treba pogledati što je to pravosudna uprava pa poći od toga što su onda pravosudni inspektori. I naravno gro toga, najveća većina toga što se radi u pravosudnoj inspekciji su ono što rade službenici Ministarstva pravosuđa i zato smo dali takve prijedloge. Ocjenjivanje sudaca, dakle već sada godinama sustav postoji da se oni ocjenjuju na godišnjoj razini svake godine. Dakle i kada se ide na napredovanje gleda se statistika i rezultati, kvaliteta rada, ne jedne godine, ne ocjenjuje se u tom trenutku, svake godine se ocjenjuje samo tada se analiziraju rezultati zadnjih 5 godina. Dakle potpuno pogrešna teza da se sada uvodi ocjenjivanje samo za jednu godinu. Sudačka vijeća našim prijedlogom, napravili smo, dakle analizirali smo što je bila slabost u radu sudačkih vijeća i ono što je bitno mi smo ih ojačali na način da ujednačimo metodologiju koju primjenjuju sudačka vijeća u ocjenjivanju. Kako smo to postigli? Tako što smo rekli da će ono sudačko vijeće na čiji se sud javljaju kandidati ocjenjivati sve kandidate. Sada će jedno sudačko vijeće ocjenjivati sve kandidate. Oko razloga razrješenja predsjednika Vrhovnog suda bile su ozbiljne rasprave u radnoj skupini koju smo imali i nakon tih rasprava mislili smo da je jako riskantno napraviti ovo što se predlaže da se već za podizanje optužnice ide na smjenu predsjednika Vrhovnog suda. Moguća je zlouporaba navedenog instituta, moguće je dakle na nekoj nižoj lokalnoj razini se dogovoriti i ajmo mi sada smijeniti. Dakle to je jedno riskantno područje, radna skupina je zaključila da se tu treba izbjeći rizici i dok se nema jasna situacija da se ne može to staviti kao razlog. Tako da smo ostali kod onih razloga koji su i do sada postojali. Također oko izbora predsjednika Vrhovnog suda mislimo ono što je i ministar rekao da zatvaranje kruga samo na suce Vrhovnog suda će ustvari smanjiti kvalitetu ne povećati. Vjerujemo da i izvan kruga a što je dokazala praksa ima vrlo kvalitetnih. Ministar je spomenuo predsjednika Ivicu Crnića, vjerujemo da je bilo i drugih, dakle takvo ograničavanje će onda onemogućiti unošenje nekih novih energija u rad Vrhovnog suda RH koje bi mogle se naći i izvan tog korpusa. Vezano za ukidanje Visokog prekršajnog suda. Mi smo jako puno razgovarali što bi značilo da ukinemo Visoki prekršajni sud i sada 32 suca spuštamo na razinu županijskih sudova i raspoređujemo ih po cijeloj Hrvatskoj. Nisam siguran da je to provedivo i da je to realistično i životno. Dakle jako pomno smo razradili te odredbe i jednostavno razgovarajući sa onima na koje se to odnosi jer to su ljudi koji će sutra morati nastaviti taj posao zaključili smo da je ovo o u ovom trenutku najizvedljivije rješenje. Brisanje tajnika suda. Dakle oni koji poznaju ulogu tajnika suda znaju da su tajnici suda bili u potpunosti podcijenjeni, dakle oni su bili na najnižim plaćama, oni su radili najlošije poslove. Ono što mi želimo reći kada govorimo oko upravitelja, to nije osoba koja donosi rješenja o rasporedu na radno mjesto, to je osoba koja upravlja sudom, koja brine o svim onim poslovima kao što su javne nabave, osiguranja svega što je potrebno za normalan rad suda. Dakle, čuli smo prijedlog da se proširi, promotrit ćemo, mislimo da to nije loša ideja da se još više jer dobar menadžer ne biti samo ekonomist, ne mora biti samo pravnik.

Uvaženi tajniče, ja ću opet o sjedištima jer to sam jučer govorio, bili ste ovdje sa ministrom, ali je činjenica da su gradonačelnici, načelnici cetinskog kraja, župan, žao mi je opet što nije kolega Šipić ovdje, … [[Govornik se ne razumije.]] ovdje rekli svoj jasan stav. Ne zbog toga što je to lokal patriotski nego je nelogično da za Dalmatinsku zagoru bude Općinski sud Split II. Ako je problem bio veličina upravljanja kao što vi navodite glomazan sustav, Općinski sud Split, slažem se, Makarska dolje, ok, pa nema niti jedan razlog da bude u Splitu općinski sud za Split I, općinski sud za Dalmatinsku zagoru Split II. I nemamo adekvatan prostor riješen, to vam je poznato da će ministarstvo trebati ulagati, a u Sinju, centru Dalmatinske zagore, prije desetak godina uložena petnaestak milijuna kuna u novi objekat, udaljen sud u Dračevcu i Splitu preko 80, 90, 100 km, nema javnog prijevoza, znači ne samo da je pravosuđe nitko ne vjeruje u nj, nego još ćete sad nanijeti štete ljudima koji neće imati doslovno mogućnost doći do suda. Nema javni prijevoz, ti krajevi su prazni. Znači od 2011. do 2016.

Split ima svoj općinski sud, to su ona priobalna mjesta, Makarska, dolje općinski sud i ovdje Dalmatinska zagora, to je Općinski sud u Sinju, ovaj dio koji je oko njega, to je preko 60 000 stanovnika.

Time zaključujem raspravu a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti i sad ćemo pozdraviti učenike Šumarske-drvodjeljske škole iz Karlovca koji su nam na galeriji.